Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. U ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista stanku je zatražio poštovani kolega Miro Bulj. Uvažene kolegice i kolege.

Iskoristio bi priliku da pozdravim učenice i učenike Ekonomsko birotehničke škole iz Slavonskog Broda koji su nam se pridružili na galeriji. [[Pljesak]] Nastavljamo sa raspravom.

Državni tajniče, pomoćnice ministrice. Pred nama je prvo čitanje Zakona o muzejima i vjerujemo naravno u pozitivne ishode ovoga zakona od koje ću neke pobrojiti. Osim što će se dakle promijeniti naziv upravnog tijela muzeja, vraća se i naziv upravno vijeće te se propisuju i uvjeti za članove upravnih vijeća koji mogu biti ubuduće samo visokoobrazovni te se definira rad stručnoga vijeća. Jača se također i upravljačka uloga ravnatelja muzeja propisivanjem uvjeta pri izboru ravnatelja za zanimanja izvan muzejske struke. Prvi se put u zakon uvodi i središnje matično tijelo za muzeje, organizacijski oblik sustava muzeja, Muzejski dokumentacijski centar ustanova kojoj je osnivač RH i kojoj se daje uloga i organizatora i koordinatora rada muzeja unutar organizacijskoga sustava. Također se planira završiti i proces invertarizacije cjelokupne muzejske građe u RH do kraja 2020. godine, u skladu s informatičkom i tehničkom razinom pismenosti suvremenoga digitalnoga doba, a s ciljem postizanja konačnoga učinka. Utvrđuje se također i stvarni broj muzejskih predmeta i muzejskih zbirki koje su u pohrani u muzejima RH, a koji do danas nije ažuriran, te njihova registracija kao kulturnoga dobra RH, a koji će odgovoriti na pitanja stvarne količine i vrste nacionalnoga kulturnog dobra, kao i na pitanje vlasništva muzejske građe u svim muzejima u RH. Svjedoci smo danas rasprave u Hrvatskome saboru o ovome Zakonu o muzejima koja nekako nažalost, i kad je pitanje kulture, kad je pitanje Zakona o muzejima, ima primjese defetizma, nečega negativnoga i kao da zapravo ne volimo u nečemu biti dobri. Ako se možemo u RH pohvaliti ičim, onda je to sigurno naša kultura i baština i cijeli sustav muzeja i takve djelatnosti u RH, pa sam se na trenutak osjetila kao da sam u danskom ili slovenskom parlamentu jer je kod njih sve idealno, a kod nas ništa ne valja. Da tomu nije tako govore i statistički podaci broja posjetitelja u hrvatskim muzejima i doprinos hrvatskih muzeja ukupnoj kulturnoj djelatnosti, a posebice u turističkim brojkama koje su nam iznimno važne pa i u strategiji turizma RH koju je donijela Vlada RH postoji jedna cijela mjera koja se odnosi na kulturni turizam. RH je država koja se zaista može pohvaliti bogatom baštinom, kulturom kao značajnim vidom nacionalnoga identiteta, a muzeji kao dio naše bogate kulturne građe i ponude, iznimno su značajni, stoga je važno ovim novim Zakonom dodatno definirati i propisati muzejsku djelatnost. Pred nama je, dakle, prvo čitanje Zakona o muzejima koji je prošao javnu raspravu, koji je prošao savjetovanje, sve potrebne procedure Vlade i mnogi će reći da Zakon nije doživio neke bitne promjene u odnosu na Zakon koji je donesen 2015. godine. No rekla bih da je u onim odredbama koje sam maločas navela želio unaprijediti rad muzeja, osuvremeniti poslovanje, što je iznimno važno, ali i da u novom prijedlogu su inkorporirane i prijašnje odredbe koje su bile pozitivne, primjerice, kao što sam navela, naziv i uloga upravnoga vijeća. Svakako treba znati, dok čitamo ovaj Zakon, kako će njega pratiti i cijeli niz zakonskih podaakata, posebice pravilnici, kao npr. pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci, o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, o sadržaju i načinu vođenja, građe itd., te je važno naglasiti kako se prvi put u Zakon uvodi i to središnje matično tijelo za muzeje, muzejski dokumentacijski centar, ustanova kojoj je osnivač RH i kojoj se daje uloga organizatora i koordinatora rada muzeja. Djelovanje takvog jednog središnjeg državnoga tijela također treba uvesti u praksu rada muzeja u RH. Ovim se Zakonom želi definirati i komercijalna uloga muzeja o kojoj smo danas dosta ovdje slušali, kao primarno prostora i ustanova od javnoga interesa. Dakle, ničim se u ovome Zakonu ne kosi komercijalna djelatnost muzeja i njegov javni interes i njegova javna otvorenost, ali ova je odredba tu kako bi potaknula samoodrživost takvih ustanova i prijavu ustanova na fondove EU, posebice ako znamo za takvu dobru praksu u dobro razvijenim državama EU. Čini mi se također važno istaknuti, a gledajući u cjelini muzejsku djelatnost, kako je u RH svake godine sve više imamo izvrsno osmišljenih i kreativno argumentiranih muzejskih prostora koji su po atraktivnosti svoje građe dostupni i atraktivni svim generacijama posjetitelja i kako možemo reći, da muzeji svojom građom, stručnim radom muzealaca zaposlenika muzeja, zanimljivim sadržajima obogaćuju našu turističku ponudu i njezin su i te kako važan i financijski sudionik. Uz to, muzeji su u RH sve više otvoreni, što mogu kazati iz vlastitog iskustva, sve više otvoreni za najmlađe, za edukacijske programe, radionice, pedagoško djelovanje, čime naravno imaju i svoju obrazovnu svrhu privlačenja mladih ljudi kulturi. Prikazujemo dakle, u našim muzejima i inozemnu kulturnu građu i baštinu, ali muzeji su nam iznimno važni kako bi čuvali i nacionalni identitet. Napominjem kako će klub HDZ-a podržati ovaj Zakon u prvome čitanju. Poštovani kolega Bojan Glavašević, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Cijenjena kolegice Putica, u potpunosti dijelim ovaj vaš komentar o razini rasprave u Hrvatskom saboru o ovoj temi i da je na momente djelovala, kako ste rekli, defetistički, negativno. U pravu ste. To se dogodi, nije ovo niti jedina tema niti jedini i prvi put da se to dogodilo u ovoj sabornici, a to se obično dogodi kada se jave kolegice i kolege koji bismo mogli nazvati ultrakrepidarijancima, ne. Znate ono Ovdje ima ljudi koji, ovo je tema iz kulture, ali tu su se i iz vašega kluba zastupnika javile neke kolege koji kulturu ne bi prepoznali ni da ide za njima po ulici, udara ih Belostenjčevim Gazophylaciumom po stražnjici i govori: hej, ja sam kultura. Kada se takvi ljudi uključe u raspravu, da, razina kvalitete ove rasprave padne i onda govore o svemu drugome umjesto o onome o čemu bismo trebali govoriti. Ja ne govorim da je to krivnja isključivo vašeg kluba zastupnika. Imamo svi tereta u tome, ni jedan Klub zastupnika ovdje nije cijepljen od povremenih epizoda toga, ali mislim, budimo svjesni da imamo u ovome trenutku barem, privilegiju da raspravljamo mnogo civiliziranije nego što je to bilo prije stanke. Evo vi ste izgovorili možda nešto što misli i hrvatska javnost, no ne osjećam se pozvana govoriti o razini kulturnog obrazovanja određenih zastupnika u Saboru, oni su svih izabrani u ovaj Parlament i svi smo po tome jednaki. No, bilo mi je žao slušati rasprave u kojima se i prostor kulture za koji sam već naglasila, kako zapravo Hrvatska prednjači u mnogo čemu u Europi, pokušao politizirat i na neki način polarizirati na stranačku pripadnost. Ovo što ovdje imamo u prijedlog zakona i čak i biranje članova upravnog vijeća muzeja, zapravo vidim kao jedan javni poziv Ministarstvu kulture, svim osobama koje se osjećaju kompetentne i koje imaju za to primjereno obrazovanje da se jave na natječaj za članove upravnih vijeća kako bi i naši muzeji, naravno, imali kompetentno vodstvo i unaprijedili svoj rad. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolegice i kolege. U ovom prvom čitanju ovoga prijedloga zakona, Klub zastupnika SDP-a, iako imamo jednu popriličnu količinu primjedbi, podržat ćemo ovaj prijedlog zakona, zato što smatramo i vjerujemo da će se barem jedan dio naših komentara, koji na kraju krajeva nisu samo komentari našega kluba zastupnika, nego i nekih drugih, da će biti uvaženi i da će do drugog čitanja ovoga zakona zapravo, da ćemo dobiti jedan kvalitetniji prijedlog. Prva stvar na koju bih se želio referirat je nešto što je kolega Bunjac već bio spomenuo, a to je pitanje definicije muzeja. Naime, iako je u e-savjetovanju bila prihvaćena definicija Međunarodnog odbora za muzeje, ICOM-a, koja muzeje definira kao neprofitne ustanove, u konačnom prijedlogu teksta te riječi nema. Kao što je i kolega Bunjac istaknuo, mi se s time slažemo i to je kolega Vešligaj je također bio spomenuo u jednoj od svojih replika, smatramo da je to poprilično problematično, prije svega iz perspektive fondova. Kolegica Bedeković je također u svojoj raspravi dotaknula se teme neprofitnosti, odnosno tržišnosti i potrebe za tržišnoću i muzeja, naravno, dok se slažemo načelno sa time da nema razloga da kultura također ne bude profitna djelatnost pa tako i muzejske ustanove, smatramo ipak da moramo biti svjesni činjenica. A činjenica da u RH postoji ukupno 2 privatna muzeja od 157 upisanih u očevidnik muzeja. Dakle to nam zapravo govori da barem trenutno, barem u ovome trenutku, iako možda postoji volja da se to u budućnosti promijeni, nekakva profitnost tih muzeja ili njihovo nastojanje u tržišnim utakmicama nije na nekakvoj razini na kojoj možda oni egzistiraju u drugim zemljama. I da iz te perspektive ipak treba voditi računa o tome da bi ovim muzejima, ovim ostalima koji nisu privatni, trebalo olakšati prijavu na fondove.

Također, smatramo da nije nebitno u članku 3. kako je predloženo na e-savjetovanju da se automatski, da se muzejima smatraju institucije koje imaju u svojemu nazivu galerija ili zbirka ili riječ muzej. Postoje primjerice, kao što je bilo ranije izneseno, i muzeji koji imaju druge nazive, odnosno nemaju te riječi u svojemu nazivu, a zapravo jesu po svemu muzeji. Dvor Trakošćan, Gliptoteka, spomen područje Jasenovac, kuća Šenoa, Umjetnički paviljon. Potom, članak 7. stavak 11. koji kaže da muzej obavlja procjenu tržišne vrijednosti. Nema, i to mislim da je isto bilo ranije spomenuto, profesionalci koji rade u muzejima u principu nisu obrazovani da procjenjuju tržišnu vrijednost. Kustos jednog muzeja može procjenjivati umjetničku vrijednost i slično, ali tržišnu ne. U članku 16. piše da se muzej osniva kao zaklada, udruga ili trgovačko društvo. Smatramo da udruge i zaklade čisto ako govorimo o razini profesionalnosti, da bi trebalo preispitati koliko je primjereno da ova odredba postoji na ovaj način, čisto zbog toga što amaterski muzeji nerijetko ne zadovoljavaju nekakve razine profesionalizma i kriterija koje bi trebale. I na kraju, naša zadnja opaska zapravo bi trebala vezana za članak 26. u kojemu se u uvjetima za imenovanje ravnatelja muzeja, između ostaloga, stavlja da je uvjet od jedne godine iskustva potreban. Smatramo da je to premalo. Da bi ipak za ravnatelja muzeja uvjet trebao biti barem 3 godine iskustva. To bi bile nekakve naše opaske, kažem ovo je prvo čitanje, mi se zaista nadamo da ćete sve što ste čuli u ovim raspravama do sada, da ćete na neki način uzeti u obzir i da će do drugog čitanja, da ćemo dobiti jedan ipak kvalitetniji prijedlog.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, da, samo bi htjela još ponoviti jednom i naglasiti, drago mi je daste primijetili onaj dio moje replike u kojoj sam govorila o važnosti komercijalizacije i davanja, otvaranja prostora komercijalnoj djelatnosti muzeja koja se po meni kroz ovo zakonsko rješenje barem kakvo je sad, doista ne kosi s dominantnom djelatnošću muzeja a to je prije svega predstavljanje, promoviranje i zaštita nacionalne kulturne baštine što je svakako važno, jednako tako je bitno omogućiti u smislu profitne i neprofitne djelatnosti, omogućiti muzejima javljanje na prijavu projekata na fondove EU-a, a ono što primarno sam htjela time naglasiti, potrebu shvaćanja kulture kao gospodarske kategorije upravo u skladu sa iskustvima brojnih razvijenih zemalja koje promišljaju itekako o tržišnoj zaradi na kulturi i promišljaju kulturu kao dohodovni sektor u smislu valorizacije kulturnih dobara u turističke svrhe i u tom smislu u području kulturnog turizma kao što sam i rekla, jednog od brzorastućih oblika selektivnog turizma zapravo na račun svojih kulturnih dobara ostvaruju ekonomsku dobit. Mislim da o tome također moramo itekako promišljati. Odgovor kolega Glavašević, izvolite. Hvala. Kolegice Bedeković, dakle mislim da nitko ne osporava to da zemlja poput Hrvatske, poput mnogih drugih mediteranskih zemalja sa bogatom poviješću pogotovo antičkom recimo koje su tu jedan veliki dio svoje kulturne baštine, naravno stavili i u funkciju nekakvu komercijalnu, turističku. Dakle, to je skroz ok, međutim možda to nije ovo možda situacija za to, ali trebalo bi možda razgovarati o nekakvom temeljnom pogledu na kulturu. Za mene, ja smatram da kultura nije prije svega gospodarska djelatnost i da nekakva primarna svrha kulture ne bi smjela biti gospodarska djelatnost. Naravno u vremenu u kojemu živimo i sa ogromnom količinom iskustva i u drugim zemljama moguće je napraviti rješenje koje zadovoljava i ovu gospodarsku potrebu ali vodi računa o tome da se o kulturi ne razmišlja prije svega kao o komercijalnoj djelatnosti. Kultura prije svega je zajedničko nasljeđe svih ljudi, svih građana ove zemlje a onda pogotovo u slučajevima recimo antičke baštine u Hrvatskoj, Salona je ovdje spomenuta, ujedno i baština cijelog čovječanstva.

A samo kratko, što se tiče ove riječi neprofitno, kažem ako je u pitanju novotehnička stvar koja u e-savjetovanu je bila cijelo vrijeme tamo a onda je nestala i koja ako bude uključena u definiciju će olakšati institucijama da apliciraju na fondove odnosno ako te riječi nema, moglo bi biti diskvalificirani, onda mislim da nije smak svijeta da se ta riječ tamo onda i ostavi pogotovo ako u e-savjetovanju nije bilo zapravo problema s tim. Evo čisto toliko. Hvala potpredsjedniče. Pa evo da ne ostane zapravo visiti u zraku, nitko nema protiv toga ništa da se i određene komercijalne djelatnosti odvijaju u sklopu muzeja, prvi sam za to zbog čega ne međutim onda još jedanput ću upozoriti na tu blokadu koja se može desiti ukoliko nećemo povlačiti nekakva sredstva iz EU fondova, znamo da je izuzetno puno projekata prijavljeno na projekte prekogranične suradnje itd. Ovo šta ste spomenuli oko samoga zapošljavanja, da, načelno se naravno slažem da bi trebalo biti možda i više godina, međutim imamo jedan drugi tu problem što puno osoba koje rade u kulturi uopće im se ne prizna ono što su radili preko ugovora o djelu. Dakle, to uopće zakon ne honorira i onda imate jako veliki problem udovoljavanja kriterijima koji postoje na natječajima, dakle to bi isto morali uzeti u obzir s obzirom da su to ipak i specifične djelatnosti jer teško ćemo inače dobiti ljude, velim, u manjim sredinama koji će spremno ići raditi da udovolje kriterijima i da idu raditi u nekakve muzeje i da tamo nekakve stvari ispromoviraju a imamo izuzetno puno toga. Evo vjerojatno nitko ovdje od vas ne zna da je kod mene u gradu Pregradi bila prva proizvodnja lijekova ne na jednom području samo Hrvatske, nego i ovom djelu Europe. Dakle, imamo i ljekarničku zbirku u našem muzeju ali nažalost nemamo niti jednu osobu zaposlenu, trenutno jesmo u fazi da ipak pronađemo ravnatelja prvo pa onda to razvijamo, imamo još puno primjera. Ima sjajnih novih ideja i treba tu naći jednu pravu mjeru da se tako izrazim. A komercijalno to treba iskoristiti tamo gdje imamo već nekakav brand.

Hvala. Pa kolega Vešligaj, generalno dvije stvari treba reći nakon vaše replike na kojoj vam se zahvaljujem. Prva je vezana zapravo na to kako izgledaju zbirke, mislim da postoje stvarno sjajni primjeri u Hrvatskoj kako su i muzeji organizirani i da nude određenu količinu interpretacije, ne samo evo dođi, pogledaj, pa sam donosi svoje zaključke, mislim da je ipak bitna i interpretacija. Imao sam prilike nedavno, prilikom sudjelovanja na Kozaku, na zadnjem skupu sa Odborom za europske poslove vidjeti u Bugarskoj muzej njihove antičke povijesti. Mislim to je nevjerojatno jedno antičko bogatstvo koje je tamo izloženo, samo naravno sa količinom interpretacija, sa načinom na koji je povezano sa njihovom suvremenom poviješću dakle nekakvo kontekstualiziranje svega toga. Mislim da to u Hrvatskoj počesto fali, a samim time onda se događaju i ovakvi primjeri kakve ste vi naveli sa ovom vašom kineskom delegacijom. Ako nema nekog lokalnog tko će ih usmjeriti prema tome, onda to vrlo često zna izostati. A što se tiče ove komercijalne djelatnosti, kako bih rekao, važno je, zaista je važno da imamo na umu i taj moment. Jer najveća vrijednost zapravo i prepoznavanje onoga što je naša kultura i naša kulturna baština možemo dobiti kada ih podijelimo sa nekim tko toga nije svjestan ili tko o tome ne zna ništa. Kada to znanje podijelimo, kada tu povijest podijelimo onda zapravo dolazi do najveće ove nekakve vrijednosti i za ovu zemlju i za ljude koji tu žive. Zahvaljujem poštovanom kolegi Glavaševiću na odgovoru. Izvolite. Hvala lijepo. S obzirom da sam dio već evo o ovoj problematici izrekla i kroz različite replike pojedinim kolegama, ja ću pokušati evo u svojoj pojedinačnoj raspravi osvrnuti se na, evo tri po meni zanimljive točke ovog zakona. Dakle, govorit ću posebno, dakle o muzejima i definiciji muzeja kao institucija. Govorit ću o važnosti uvođenja Muzejskog dokumentacijskog centra kao središnjeg jednog državnog tijela i govorit ću o pružanju mogućnosti i posebnoj pozornosti barem kroz evo ovakav prijedlog u prvom čitanju na razvoj muzeja i muzejskih zbirki u manjim sredinama. Prije svega kad je riječ o samoj definiciji, dakle muzeja ono što je iz ovog prijedloga razvidno je to da se muzej definira kao prije svega institucija u službi suvremenog društva i njegovog razvoja s ciljem djelovanja od javnog interesa. Mislim da je to jako bitno spomenuti kad definiramo riječ muzej i pritom dakle definiciju kojom je muzejska djelatnost se uređuje sa naglaskom na javni i kulturni interes i to prvenstveno u smislu predstavljanja, promoviranja i zaštite nacionalne kulturne baštine i pritom s dodatnim naglaskom što po meni je bitno u vremenu 21. stoljeća u kome živimo na osuvremenjivanje muzejske djelatnosti što smatram izuzetno bitnim uz istodobno osiguravanje i mogućnosti obavljanja komercijalne djelatnosti koje još ću jednom naglasiti po meni se ne kosi sa primarnom i dominantnom djelatnosti muzeja, a to je promoviranje i zaštita nacionalne kulturne baštine. I još ću jednom naglasiti apsolutno nisam za predominantnu ulogu komercijalne djelatnosti muzeja već sam prije svega za percepciju i definiranje muzeja kao, dakle institucije koja je osnovna dominantna i primarna zadaća čuvanje, predstavljanje i promoviranje, a onda i zaštita nacionalne kulturne baštine. Međutim u kontekstu vremena u kome živimo ne možemo ne uzeti u obzir iskustva drugih zemalja i ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da se kultura, kulturna civilizacijska dobra u 21. stoljeću u suvremenom svijetu između ostaloga ne doživljavaju i kao ekonomska kategorija. Možemo se s tim složiti ili ne, ne moramo se ali ne možemo pred tim zatvarati oči. Ono što smatram potrebnim još istaknuti, činjenica je da se muzeji dominantno financiraju iz državnog proračuna. Pritom se, dakle ovim zakonskim rješenjima otvara prostor za financiranje muzeja i iz drugih izvora što nije zanemarivo. Pritom mislim i na vlastitu djelatnost muzeja, a jednako tako i na pribavljanje financijskih sredstava iz fondova EU što je jako bitno. Tu kad je riječ o pribavljanju sredstava za financiranje iz drugih izvora itekako smatram bitnu ulogu ravnatelja muzeja koji osim, dakle dosadašnje uloge, dakle čuvara i zaštitnika muzeja kao institucije i zastupanja ima, dobiva po meni jednu novu ulogu i treba dobiti ulogu menagera koji u suvremenom, dakle smislu današnjem doista ima ulogu, dakle promoviranja muzeja kao institucije čuvanja kulturne baštine, ali jednako tako i institucije koja pruža mogućnost valorizacije kulturnih dobara. Ono što smatram bitnim istaknuti da se kroz ovo zakonsko rješenje muzej doživljava i definira kao mjesto podizanja prije svega svijesti, a onda i senzibilizacije javnosti za odgovorno i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine prije svega kao kulturnog dobra, a onda i kroz evo davanje mogućnosti, povezivanja muzejske i turističke djelatnosti otvaramo prostor, dakle za kulturni turizam kao što sam već rekla za djelatnost koja spada u jednu od najbrže rastućih evo selektivnih oblika turizma, a samim tim nemojmo zaboraviti da nam ubrzo dolazi i europska prijestolnica kulture. Dakle, Rijeka nam je nominirana i tu će biti prostora itekako za raspravu o ovim temama. Druga točka o kojoj sam htjela govoriti kratko nešto reći smatram jako bitnim, dakle uvođenje novine u ovaj zakon kroz uvođenje muzejskog dokumentacijskog centra kao jednog središnjeg tijela koje će, ne samo organizirati i koordinirati provođenje matične muzejske djelatnosti unutar sustava muzeja, nego će i prikupljati i obrađivati podatke o muzejima, muzejskoj građi itd. Dakle, voditi računa, računa, dakle prikupljati podatke i obrađivati statistiku i ono što je jednako tako bitno, provoditi polaganje stručnih ispita za djelatnike muzejske struke i ono što je po meni još jako bitno, voditi očevidnik javnih i privatnih muzeja u RH sa kompletnom dokumentacijom. Mislim da je, pozdravljam dakle uvođenje ovog središnjeg tijela i definiranje u ovaj zakon i ono što smatram osobito bitnim, ja vidim ovaj zakon kao jedan dokument koji otvara prostor za i posebnu pozornost posvećuje razvoju muzeja i muzejskih zbirki u manjim sredinama što osobito pozdravljam. Mi znademo da uz 22 državna muzeja imamo 158 muzeja čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave koje imaju čitavo bogatstvo različitih zavičajnih zbirki koje su itekako od bitnog značenja za naše manje sredine i u tom smislu u članku 17. se predviđa da osnivač muzeja može biti ili jedinica lokalne samouprave kao što je i do sad bilo, ali i pravna osoba u sustavu, u većinskom dakle vlasništvu jedinica lokalne samouprave, što mislim da je jako dobro zato što vi imate niz primjera u malim sredinama gdje otvaranjem, odnosno uspostavom muzeja vi dobivate jednog novog proračunskog korisnika, ako otvarate muzej kao samostalnog korisnika. A s druge strane ako ga uspostavljate kao muzej u sastavu pravne osobe čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave, tu je po meni se otvara prostor za prilično jednu dobru organizaciju muzejske djelatnosti, a bez da otvarate novu instituciju koja onda kasnije padne na proračun jedinica lokalne samouprave i naravno dobro je rješenje da se onda stručni nadzor nad takvim institucijama provodi u okviru državne uprave. Ono što je sljedeći korak koji će biti izuzetno važan pa već sad upozoravam, naravno nakon donošenja ovog zakona, kad on prođe i naše drugo čitanje i konačno rješenje, biti će važno donijeti određene pravilnike, posebno smatram bitnim Pravilnik o minimalnim uvjetima za osnivanje muzeja kada je riječ o jedinicama lokalne samouprave. Bitno će biti voditi računa o minimalnim uvjetima kroz koje ćemo onda omogućiti, dakle i olakšati zapravo jedinicama lokalne samouprave da ih muzeje, muzejske zbirke osnuju po vlastitoj želji ili nahođenju, bilo kao samostalne institucije ili kao ustanove u sastavu kao što sam rekla. Možda ne bi bilo loše povesti malo računa o uvjetima za voditelja, dakle ako uz muzeje osnuje kao ustanove u sastavu, isti uvjeti koliko sam vidjela su i za ravnatelja i za voditelja, možda ne bi bilo loše porazmisliti malo o uvjetima za voditelja, netko je ovdje govorio i slažem se s time, čini mi se kolega Vešligaj, o problemima malih sredina, jedinica lokalne samouprave koji naprosto ne mogu naći ljude koji će imati uvjete da bi mogli vršiti dužnost voditelja, a kamoli ravnatelja muzeja, tako da čini mi se da će se tu biti potrebno povesti dodatno računa o toj problematici i naravno omogućiti i olakšati jedinicama lokalne samouprave da prije svega osnuju muzeje ili ovaj drugi kao ustanove u sustavu. Dakle, da se muzejska djelatnost uspostavi, da se nad njom omogući obavljanje adekvatnog stručnog nadzora, ono što je najbitnije da se omogući njihova održivost, dakle u tim malim sredinama upravo na jednoj strani kroz financiranje od strane osnivača, a onda i kroz omogućavanje valorizacije kulturnih dobara kroz omogućavanje ove komercijalne djelatnosti. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vesni Bedeković. Hvala podpredsjedniče Sabora. Kolegice Bedeković, u vašem izlaganju sam otprilike slušao da treba zaštititi kulturnu baštinu muzeja i ostalo što se u potpunosti s vama slažem. Međutim, htio bih jednu stvar reći, jer sam igrom slučaja bio sam na Golom otoku, što smatram da je i on jedan dio muzejske vrijednosti Hrvatske države i ta voditeljica koja je vodila tu jednu grupu dok sam bio prisutan, je pričala, objašnjavala šta je to Goli otok pa je rekla negdje '68. godine je otvoren Goli otok za kriminalce Hrvatske i staljiniste. Pazite, to govori voditeljica koja radi na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Ja sam rekao gospođo oprostite, ali nije tako. To su bili pačenici koji nisu bili u suglasnosti sa Titinim režimom. Nažalost, taj otok je i danas devastiran, pitam se sada i pitam javnost, zašto taj otok nije pravo pretvoren u muzej da hrvatski narod ima od toga koristi i da se govori istina? Mi ovdje pričamo o demagogiji, ja želim da svi muzeji, naravno da budu komercijalno iskorišteni, da samouprave, ove lokalne nemaju toliki, ne mogu toliki ni izdvojiti za muzeje. Mi stalno nešto pričamo, a ustvari ništa ne radimo. Pitam otvoreno javno, zašto se taj muzej nije napravio onakav kakav je bio i da se priča istina, govorimo o Golom otoku. Koliko je to ljudskih sudbina, na tisuće, tisuće, protjerano, ubijeno i umrlo tamo gdje se … [[Govornik se ne razumije.]] Prema tome, moramo ići od istine, ne govoriti da se govori, da hrvatski narod čuje ono što mi govorimo, a ustvari ne rješavamo ništa, mi moramo naše muzeje i imamo praktično jednu lijepu državu koja je 90% muzejska, možemo je tako nazvati jer nam turisti obilaze, gledaju čitave gradove, naravno, netko je rekao, Bunjac, nemamo i natpise prave na svim jezicima jer ljudi dolaze, trebalo bi pročitati nešto i vidjeti.

Odgovor kolegica Bedeković, izvolite. pa počet ću od kraja, naravno pitanje je otvaranje muzeja vezano za lokalitet na Golom otoku je po meni pitanje dakle nacionalne kulturne politike i interesa države, dakle da takvo mjesto pretvorimo u spomenik i slažem se tu s vama. Jednako tako je tu pitanje i pristupa lokalne zajednice, pa onda u suradnji sa nacionalnom razinom zajedničkim snagama to mjesto pretvoriti, prije svega u mjesto pijeteta, a onda u kulturno-povijesni spomenik, to je prvo. A drugo, ono što ste prvo govorili o prezentaciji Golog otoka posjetiteljima, dakle, nije to jedini primjer, ima još niz sličnih primjera, dakle, to je znači pitanje koje otvara onda problematiku stručnog osoblja koje radi u pojedinim muzejima, njihove izobrazbe, njihove razine znanja, njihove ideološke orijentacije, ako ćemo tako, a jednako tako otvara i prostor za promišljanje problematike certificiranih turističkih vodiča na pojedinim lokalitetima i dakle, slažem se s vama da je o tome itekako potrebno voditi računa. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdravljam predstavnike Ministarstva. Vama kolegice Bedeković zahvaljujem što ste izrekli jednu bitnu istinu, a to je da kultura ne smije biti ono nešto što mi stavljamo i izdvajamo iz života i odlažemo u muzeje, da životu ne bi pripadali, pa tako da ne bi pripadali ni životu ekonomije. Kultura je nastala u određenim povijesnim okolnostima, ona je svjedok povijesnih okolnosti i ona je estetizacija onoga što se nekad odvijalo i zbog toga ima i svoju vrijednost. Govor kulture i kulturnog dobra je takav da će uspjeti nadživjeti sve pogrešne ili krive naracije. Netko može, upravo nam je i zbog toga potrebna kultura, jer netko može govoriti neistine o svom vremenu, netko može govoriti neistine iz svoje vlastite povijesti, ali na kraj govor kulture kao onaj univerzalni govor, kao govor onog što je bilo vrijedno na kraju nadživljuje sve te naše lažne govore. Zbog toga ne smijemo uništavati kulturu. Jedino biće koje može uništiti kulturu je umjetnik i to onda kad shvati da onu ideju koju je htio pretvoriti u materiju, da materija tu ideju nije primila na adekvatan način i zbog toga uništava svoje djelo. To se u teoriji naziva estetika ružnog. Kad autor, jedino on to može učiniti, zato što je shvatio da ta ideja neće biti prisutna na način na koji bi trebala u svim budućim naraštajima. Zbog toga podržavam ovu vašu ideju da napokon shvatimo da, ponavljam, umjetnost nije nešto što mi odlažemo, umjetnost nije nešto i kultura ono što je trošak ovog naroda, države, svijeta nego nešto što pripada svijetu i pripada svijetu ekonomije i zbog toga moramo iznaći načina da svladamo ove prepreke oko uspostavljanja muzejske djelatnosti kao one djelatnosti kojoj pripada i kulturi i svijetu i realnosti i ekonomiji. Osnovna uloga, između ostalog, kulture kao civilizacijskog dobra je prenošenje na generacije. Ako mi kulturu samu po sebi, dakle, kulturna dobra stavimo u muzeje, ja ću to sad simbolički reći, i pretvorimo ih u prašnjave zbirke koje će stajati tamo i ne pokazujemo dakle, osobito mladima i ne prenosimo na mlade generacije, nismo napravili ništa. Dakle, u tom smislu, dakle, kulturu treba shvatiti kao jednu dinamičnu kategoriju koja i nastaje i mijenja se pod utjecajem dakle, dolaska mladih generacija i u tom smislu ja cijelo vrijeme govorim o valorizaciji kulture, iskorištavanju kulture pa i naravno, prije svega, u turističke svrhe, ali onda dakle, valorizaciji kulture u smislu prenošenja na mlade generacije. Kad govorimo o valorizaciji kulture u turističke svrhe, ono što suvremeni razvijeni svijet radi, dakle, čitave ture, vi imate čitav, ja bih to nazvala instituciju europskih kulturnih itinerara gdje vi kroz povezane različite turističke aranžmane omogućujete svijetu upoznavanje s pojedinim elementima kulture različitih civilizacija. Recimo, hodočasnički puteve Santiago del Compostela, ne znam, ruralni habitat, arhitektura bez granice, ruralni habitat primjerice u Pirinejima, europski putevi svile i tekstila, europski putevi židovskog naslijeđa, sefardski putevi, putevi Baroka, vikinški, normanski putevi, putevi vojne arhitekture, putevi romaničkog naslijeđa, recimo putevi povijesnih legendarnih osoba, ne znam, Mozartov put, put Don Quihota, dakle, sve su to aranžmani turistički koji omogućavaju, dakle, svijetu upoznavanje s kulturnim naslijeđem različitih civilizacija. Hrvatska kultura itekako ima i mora i treba svijetu pokazati sve što ima i hrvatski narod po meni, ima toliko ogromnu i široku kulturnu baštinu da naprosto, ne samo da trebamo, nego imamo obvezu dati zajednički doprinos svjetskoj kulturnoj baštini. Hvala lijepo kolegice Bedeković na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Dakle, javila sam se bila maloprije i na repliku državnom tajniku, pa sam rekla da ću neke stvari detaljnije govoriti, a i spomenuti ću još jedanput ono što sam replici spomenula, pa državni tajnik nije imao vremena odgovoriti. Dakle, ova moja pojedinačna rasprava ide zapravo više u formi nekoliko pitanja, nekoliko teza koje mi se nameću, koje su se nametnule i kroz razgovore s muzejskim djelatnicima, a isto tako temeljem čitanja samog Zakona i čitanja same rasprave kroz javno savjetovanje. Na taj način, evo, rekla bih da ovaj Zakon je donio neke novine, a vjerujem da onaj tko je dakle, predlaže i tko je pisao izmjene samog Zakona i uveo ove novine ide vjerojatno s dobrom namjerom, pretpostavljam da olakša i da budu neke stvari jasnije, da budu organiziranije, da se, da muzeji tu posluju ili djelatnost svoju imaju učinkovitiju i da u krajnjoj liniji ono postigne se s jedne strane i bolje pribavljanje dodatnih sredstava za sam rad, kako kroz EU fondove, kako kroz samu poboljšanje temeljenje djelatnosti i privlačenje većeg broja posjetitelja. Ali isto tako da se i ta djelatnost, vidim i da postane, zapravo, da se bude organizirana, tako da i kroz to gledam, da se zapravo, muzejsko dokumentacijski centar, uveli kao središnje tijelo. S tim što svi spominju da se ono po prvi put uvodi, Međutim, treba spomenuti da je muzejsko dokumentacijski centar osnovan još 1955.g i on svoju djelatnost obavlja rekla bih jako dobro i kvalitetno i već je na usluzi ako ja to dobro kažem, usluzi muzejima, dakle, svim muzejima, kako privatnim tako javnim. Isto tako, bih rekla da već on provodi već davno stručno ispite, jel, to je nešto što mu je u njegovoj djelatnosti već i prije. Ono što bih možda htjela naglasiti i pitati, koliko je ministarstvo kada je već dodijelila tu ulogu, vodi računa, o tome da je i organizacijski sve posloženo i hoće li i na koji način i u kojem vremenu će to napraviti, da se omogući toj značajnoj ustanovi da obavlja tu svoju obavljenu djelatnost. A nova, dodijeljena djelatnost, je svakako vođenje očevidnika, koje ako on ima i tu implikaciju da postaje javna, dakle, jel time dobiva i MDC i javne ovlasti samim očevidnika. A koliko vidim kroz savjetovanje, upravo su upozorili na činjenicu da oni nemaju pravnu službu i da je zapravo i manjak pravnika, jedan od možda moguće kamenje s poticanja. Druga stvar, koju sam spomenula i na koju sam neki muzeji, također ukazali, pa nismo vidjeli tu odgovor, a to je ono što se tiče samog, dakle, onih odredbi, prekršajnih odredbi, pa tu bi jedno pojašnjenje, u tom smislu, dal se zaista radi o tome da će se prekršajno kažnjavati i djelatnici koji rade unutar muzeja a obavljaju, ne znam, ove djelatnosti, znači tih obavljanja tih navedenih poslova. Tu mogu konkretno i pročitati o čemu se radi. Kada govorimo, znači tu iz stavka 1, točka 2. i 3. znači ne upisuju redovito muzejske predmete u inventurnu knjigu ili ne vodi drugu dokumentaciji o muzejskog građi ili muzejskoj djelatnosti ili stručno ne vrednuje muzejske predmete radi uspostavljanja zaštita u skladu s propisima, o zaštitu očuvanju, kulturnih dobara, suprotno odredbama čl.8. stavka 1. ovog zakona ili povjeri muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju na čuvanje il radi izlaganja itd.

Pa se pitam da li ovaj članak ide za tim da prekršajno kažnjava zapravo ili pere odgovornosti s ravnatelja, a zapravo onda uvodi taj jedan novi po meni način sankcioniranje, prekršajnog sankcioniranja samih djelatnika što mi se čini prilično čudno, ako se radi o tome. To je, sljedeće što sam htjela spomenuti, pa evo, znači, dosta se govorilo o toj ulozi muzeja i ja zapravo vjerujem da mi imamo jako jako puno potencijala i da je naša kulturna baština, ne vjerujem nego znam i vjerujem da su prepoznali mnogi. Mi tu moramo učiniti jako puno da se to još više i vidi. Zato što je sve više se pojavljuju interpretacijski centri. Upravo su interpretacijski centri, oni koji su sad i kroz projekte financirani i kroz EU fondove i to je jako dobro. Upravo ti interpretacijski centri su oni koji danas, bih rekla, vode primat u prezentiranju kulturne baštine, mada često tu i nema uvijek ni originala niti onog što je, dakle, mogu biti replike ili nešto, jer ne podliježu nekim strogim ovim našim, ovim zakonom, upravo u ovom zakonu o kojem sada govorimo. Ali, su izuzetno atraktivni, izuzetno su dostupni, izuzetno su prihvatljivi svim posjetiteljima. Kako i na koji način zapravo i ministarstvo u tom smislu gleda. Jer recimo, imamo kuću bajke koja ne ulazi u muzej a izuzetno je atraktivna i izuzetno zanimljiva svima u svakom pogledu turistički a i ima ove valorizacijske elemente. Sljedeće, dakle, još jedna stvar, ovo vam je jedno konkretno pitanje, pitanje digitalizacije. Evo, iz mog grada, imam konkretan primjer čovjeka koji se bavi digitalizacijom starih fotografija Vodica. To je jedna izuzetno dobra inicijativa, koja u ovom trenutku nije, ne može se, nije valorizirana, zbog čega? Jer i kako sad Ministarstvo gleda upravo na to? Misli li i jel postoji mogućnost da se valorizira i digitaliziranje fotografija ili drugih predmeta na način da ono postane kulturna baština jer u ovom trenutku dakle radi se o nečem što je replika, radi se o nečem što nije original. A ipak postoje muzeji, postoje zbirke koje prikupljaju te digitalne tu građu, ali je još uvijek ne može tretirati kao kulturno dobro.

Strukovne udruge su također naglasile potrebu da se možda kada govorimo o članku koji govori o Hrvatskom muzejskom vijeću kao savjetodavnom tijelu da tu budu izričito naglašeno da članovi trebaju biti iz strukovnih udruga jer u ovom članku to i zakonu trenutno nije decidirano naglašeno.

Prije nastavka pozdravljam našeg gosta člana Europskog revizorskog suda gospodina Oskara Herića koji nam se pridružio na galeriji. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Mario Habek. Izvolite. Poštovana kolegice Alfirev. Pa evo čisto kratko da se osvrnem na vašu raspravu i da možda samo napomenem i kažem nekoliko rečenica o temi o kojoj ste govorili. Naravno da su muzeji itekako atraktivni u RH, znamo dobro da muzeje posjećuje velik broj turista, da postoje i Noć muzeja itd. i da su to dani kada su pogotovo u sezoni ali i van sezone kada su muzeji i ostala kulturna baština jako posjećeni. No ono što smatram i što sa terena možemo čuti i od ravnatelja i od ljudi koji su zaposleni u muzejima da se premalo ulaže u obnovu tih svih muzeja i kulturne baštine i smatram da bi trebalo više novca i ministarstvo se više uključiti u provedbu same te obnove i ulaganja u iste. Evo mi u Varaždinskoj županiji imamo jako puno kulturne baštine, imamo nekoliko muzeja, imamo Dvorac Trakošćan koji dugi niz godina muku muče sami sa sobom da pokušaju na neki način i obnoviti i održati stanje u svim tim institucijama. Kada ste govorili o udrugama, da dobro je da se i bilo bi dobro i neophodno da se i udruge još više uključe u rad samih muzeja i ne samo u rad muzeja nego i savjetima kako bi ljudima koji sjede u ministarstvu na onako direktan način s obzirom da ljudi koji dolaze sa terena najbolje znaju na koji način funkcioniraju i u kakvom stanju su sve te institucije. Zahvaljujem poštovanom kolegi Habeku. Izvolite. Da, točno je upravo se ja se nadam da će ovaj zakon ići u tom smjeru da će pomoći samo komercijalizacijom da se postigne taj veći nivo mogućnosti ulaganja u same muzeje. No, kako smo i prije čuli, pogotovo kada je u manjim sredinama sama lokalna sredina ne može voditi računa, dakle znamo da je kulturno dobro, kultura je zapravo nacionalno blago, a ne samo lokalno blago i o tome treba i država voditi računa i puno više ulagati. I upravo sada kada smo u ovoj prilici obnavljanja kroz eu fondove mislim da trebamo učiniti sve pa tako da i ovaj zakon ako je potrebno i riječi kada se govori o riječima koje neće sprečavati nego će doprinositi, npr. kada govorimo o riječi neprofitni, dakle ako je potrebno iako eu fondovi traže takve izričaje da se oni ubace kako bi se upravo ovakvi muzeji mogli obnavljati kako bi oni mogli kroz eu fondove imati ono svoje puno ostvarenje.

Zato ne vidim razloga da tu država i ne bude aktivnija i kroz same pripreme svih onih dokumentacija i sveg onog što je potrebno kako bi olakšala samom muzeju prijavljivanje upravo na natječaje, a i kako bi kroz svoje i proračun osigurala ona potrebna sredstva koja su potrebna da bi se ili participiralo u tim natječajima ili sama uložila Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Želim vam se u prvom redu zahvaliti na današnjoj konstruktivnoj raspravi koja je vođena o novom Prijedlogu zakona o muzejima. Također smo iz evidentirali i i sve vaše primjedbe, sva pitanja koja se odnose na materiju samoga prijedloga zakona, tako da ćemo u ovoj fazi, nadam se nakon što ćemo i pretpostavljam iz rasprave dobiti i podršku na kojoj vas još jednom molimo, kada bude glasovanje, sada na zakon u prvom čitanju ćemo odgovoriti i koliko god budemo mogli, razmatrajući zajedno s vama i sa samim predstavnicima struke, nakon ove konstruktivne rasprave i da ćemo uvažiti u novom prijedlogu koji bi trebao biti pripremljen za drugo čitanje. Evo, ja vam se još jednom želim zahvaliti. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku. Ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom državnom tajniku gospodin Ivici Poljičku i pomoćnici ministrice, gospođi Marici Mikec iz Ministarstva kulture, glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.

Budući da nam članak 247. Poslovnika daje mogućnost da objedinimo sve tri točke dnevnog reda, objedinimo raspravu, predlažem da ih objedinimo, jel ima netko nešto možda protiv? Nema, zahvaljujem.

Zakona o HNB, raspravu je proveo nadležni Odbor za financije i državni proračun, Vlada je dostavila svoje mišljenje. Pozivam guvernera HNB, gospodina Borisa Vujčića da nam obrazloži podnesene informacije, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, poštovane dame i gospodo. Izrazito mi je zadovoljstvo i čast ponovno vas pozdraviti i predstaviti vam polugodišnja izvješća za koja su navedena. Podaci Državnog zavoda za statistiku, ukazivali su na prosječni, godišnji gospodarski rast u prvih 6 mj. od 2,7% dok je revizija podataka pokazala još snažnije povećanje od prosječnih 3,1% Taj je rast bio rezultat povećanja svih sastavnica domaće potražnje te izvoza roba i usluga. Iako je njegova međugodišnja stopa rasta vidno usporila, pa je rast uvoza bio brži od izvoza. Prvih 6 mjeseci 2016. obilježilo je poboljšanje kretanje na tržištu rada. Tako je ukupna zaposlenost bila za 1,8% viši u odnosu na isto razbolje prethodne godine uz najveći doprinos trgovine i uslužnih djelatnosti. Nastavljen je i pad nezaposlenosti, pri čemu treba imati na umu da je taj pad rezultat novog zapošljavanje ali i brisanje iz evidencije zbog drugih razloga. Cijene su u prvom polugodištu 2016. i dalje bile po dominantnim negativnim utjecaja pada cijena energenata, poglavito svjetskih cijena nafte i drugih sirovina, te njihova prelijevanje na domaće cijene i sniženje administrativne cijene prirodnog plina. Tako je godišnja stopa inflacije iznosila -1,6% s druge strane temeljna inflacija koja ne uključuje cijene poljoprivrednog proizvoda i administrativno određene cijene, iznosila je u lipnju -0,9% Vezano uz kretanje opće razina cijena, važno je naglasiti da se rasprostranjenost pada cijena u prvom polugodištu 2016. postupno smanjivala, a povećavala se udio proizvoda čije cijene rastu. Taj je udio iznosio 57% što znači da su cijene većine proizvoda rasla, dok se pad cijena dominanto odnosio na manji broj proizvoda i to prije svega na uvozne proizvoda. To zapravo znači, da se za Hrvatsku nastavilo poboljšanje međunarodnih uvjeta razmjene treću uzastopnu godinu. To djeluje pozitivno na potrošačke mogućnosti kućanstava i profitabilnost poduzeća, jer praktički znači da domaće gospodarstvo prihodima od izvoza može kupiti sve više uvoznih proizvoda. Troškovi financiranja nastavili su se smanjivati zahvaljujući visokoj likvidnosti, podržane eksplicitno monetarne politikom HNB. Uz smanjenje kamatnih stopa, nastavljeno je i ublažavanje standarda odobravanje kredita domaćih banaka, što je utjecalo na oporavak kreditne potražnje poduzeća i stanovništva. Treba naglasiti da je u takvim uvjetima kreditiranja domaćih sektora bilo zametno povoljnije nego prethodnih nekoliko godina. Plasmani kreditnih institucija, poduzećima porasli su u prvoj polovini 2016. za 3,1%, nakon 2 g. uzastopnog pada, a plasmani stanovništva su nakon 7 g. kontrakcije porasli za 0,7% Uz to posebno naglašavam da je došlo do izraženog rasta kreditiranja u kunama. HNB je zadržala eksplicitan karakter monetarne politike, to se prije svega očituje u obilnom višku kunske likvidnosti, a to su novčana sredstva kojima banke mogu slobodno raspolagati, koji se povećao s prosječnih 6,7 milijardi kuna u 2015. na 9,2 milijarde kuna. S obzirom na povoljne uvjete likvidnosti, kamatne stope na međubankarskom novčanom tržištu, zadržale su se na povijesno niskim razinama. Uz podršku visoke likvidnosti monetarnog sustava HNB nastavila je i s određivanjem stabilnosti tečaja kune prema euru. Prosječan tečaj kune prema euru, bio je u prvoj polovini 2016. za 0,9% niži odnosno, jači od prosjeka ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine. Pritisci na jačanja tečaja kune, bili su povezani sa dobrim turističkim rezultatima, rastom priljeva sredstava iz fondova EU i očekivanjima povezanim s najavljenim izdanjem državne obveznice na inozemnom tržištu. HNB je krajem svibnja interveniran na deviznom tržištu, otkupom 83,5 milijuna eura, nakon čega je zaustavljeno jačanje kuna. Bruto međunarodne pričuve, iznosile su 12,9 milijardi eura i bili su za 0,8 milijardi eura, odnosno, 5,6% niže nego na kraju 2015. Pad bruto pričuva u najvećoj mjeri bio je posljedica odluke donesene u siječnju o ukidanju izdvajanja devizne obvezne pričuve na račun kod HNB-a u iznosu od pola milijarde eura čime se bankama od počeka godine omogućilo fleksibilnije upravljanje deviznom likvidnošću. Neto raspoložive pričuve su se blago povećale za 1% te su na kraju lipnja 2016. iznosile 11,3 milijarde eura. Nekoliko rečenica o poslovanju banaka.

Banke su u prvom polugodištu ostvarile 3,5 milijarde dobiti iz poslovanja prije poreza. U odnosu na prvo polugodište 2015. dobit je snažno porasla za 2,1 milijardu kuna i to u većini banaka na što su ključno utjecali manji troškovi ispravaka vrijednosti i rezerviranja te jednokratni dobici pojedinih banaka od prodaje dionica Visa Europe. Trend poboljšanja kvalitete kredita nastavio se čak i uz isključeni utjecaj prodaje potraživanja. Udio djelomično nadoknadivih i potpuno nadoknadivih kredita smanjuje se sa 16,7% koliko je iznosio na kraju 2015. na 15% na kraju prvog polugodišta 2016. U sektoru poduzeća taj udio smanjuje se sa 34,7% na 30% na što su snažno utjecale prodaje potraživanja. Međutim ako se isključi učinak prodaja podaci uključuju i na poboljšanu naplatu kredita a osobito od klijenata u predstečajnim nagodbama te uz provođenje ovrha. Uz naplatu zamjetan je bio i utjecaj reklasifikacije potraživanja u bolju rizičnu skupinu, skupinu A. Nastavilo se i poboljšanje adekvatnosti kapitala banaka na 21,7% što je potaknuto padom izloženosti rizicima uz istodoban rast regulatornog kapitala. Povoljna kretanja gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj koja su obilježila prvih 6 mjeseci 2016., nastavila su se i tijekom druge polovine godine. Godišnja stopa rasta realnog BDP-a blago se ubrzala u odnosu na ostvarenje u prvom djelu godine pri čemu je rast gospodarske aktivnosti i dalje bio široko rasprostranjen i uz robe i usluga ubrzao se zbog povoljnih kretanja u turizmu, pa je doprinos neto inozemne potražnje bio pozitivan. Povećala se i stopa rasta osobne potrošnje što odražava nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada i zamjetan porast potrošačkog optimizma a ostvaren je i brži rast državne potrošnje. U drugoj polovini 2016. jedino se usporio rast investicija u fiksni kapital. Tržište rada također se nastavilo oporavljati, broj zaposlenih osoba nastavio se snažno povećavati pa je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zabilježen rast od 1,9% čemu su najviše pridonijele uslužne djelatnosti privatnog sektora. Prema podacima iz ankete u radnoj snazi, stopa nezaposlenosti spustila se na prosječnih 12,2% što je znatno manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječne bruto plaće porasle su tijekom druge polovine 2016. za 1,6% na godišnjoj razini, dok je njihov realni rast odnosno rast kupovne moći bio još izraženiji. Što se tiče inflacije, krajem 2016. otvaranje blagog rasta opće razine cijena na godišnjoj razini nakon dosta dugog razdoblja blago negativne inflacije. Tome je najviše pridonijelo jačanje uvoznih inflatornih pritisaka odnosno rast cijena nafte i drugih sirovina na svjetskom tržištu a manjim djelom i rast inflacije u euro području te jačanje domače potražnje. Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj povećala se tako s -1,6% u lipnju na 0,2% u prosincu 2016. godine čemu je najviše pridonijelo smanjenje negativnog doprinosa cijene energije.

Neto odljev kapitala iz Hrvatske iako slabiji nego u istom razdoblju prethodne godine odražava razduživanje domaćih sektora posebice banaka što je pridonijelo daljnjem poboljšanju relativnih pokazatelja inozemne zaduženosti i neto stanja međunarodnih ulaganja. Visoka likvidnost na domaćem međunarodnom financijskom tržištu pogodovalo je padu aktivnih i pasivnih kamatnih stopa poslovnih banaka u Hrvatskoj. To je zajedno sa povoljnijim očekivanjima poduzeća i stanovništva dovelo do rasta kreditne potražnje i porasta plasmana. Plasmani kreditnih institucija poduzećima porasli su za 3% nakon 2 godine pada a plasmani stanovništva su nakon 7 godina kontrakcije porasli krajem godine za pola posto. Uz to posebno naglašavam ponovno da je prvenstveno izvor financiranja bila kuna posebno za sektor stanovništva. Karakter monetarne politike ostao je vrlo ekspanzivan. To se prije svega očituje u snažnom rastu daljnjem viška likvidnosti koji se tijekom drugog polugodišta 2016. zadržao na visokoj razini od 6 milijardi kuna. Pritom je posebno snažan porast viška likvidnosti ostvaren na samom kraju godine kada je HNB deviznim operacijama kreirala značajnu likvidnost sprečavajući aprecijacijske pritiske na domaću valutu. U takvim se uvjetima prosječna ponderirana prekonoćna kamatna stopa na međubankovnom novčanom tržištu spustila na 0,08% u prosincu nakon što je u prvom polovici 2016. iznosima 0,24% Visoka kunska likvidnost dodatno je osnažena i dvjema strukturnim repo operacijama čime je HNB pojačala trend smanjivanja domaćih kamatnih stopa, jačanja kunskog kreditiranja banaka te pridonijela spuštanju krivulje prinosa na dugoročno zaduživanje države. U srpnju i studenom HNB je bankama ukupno plasirala 281,9 milijuna kuna na rok od 4 godine uz kamatnu stopu od 1,4% Ako se tome pribroji 711,5 milijuna kuna plasiranih u prvoj polovini godine uz kamatnu stopu od 1,8%, ukupan iznos dugoročno kunske likvidnosti kreirane tim operacijama dosegao je 993,4 milijuna kuna. Nastavljene i provođenje redovitih tjednih obratnih REPO operacija, a fiksna repo stopa snižena je sa pola posto na 0,3% Prosječno stanje sredstava plasiranih putem redovitih tjednih operacija iznosilo je 191 milijun kuna. Uz podršku visokoj likvidnosti monetarnog sustava, HNB je naravno nastavio i s održavanjem stabilnosti tečaja kune prema euru kako bi ublažio aprecijacijske pritiske, HNB je intervenirao na deviznom tržištu te ukupno od banaka otkupio gotovo jednu milijardu eura. Bruto međunarodne pričuve na kraju 2016. iznosile su 13,5 milijardi eura što je 1,4% niže nego na kraju 2015. činitelji koji su utjecali na pad ukupnih međunarodnih pričuva bili su ukidanje obveznog izdvajanja deviznog djela obvezne pričuve na početku godine i smanjenje stanja na deviznom računu Ministarstva financija kod HNB-a. S druge strane neto raspoložive pričuve ostvarile su snažan rast od milijardu eura kao rezultat prvenstveno maloprije spomenutog snažnog otkupa devize kako bi se smanjili ili usporili apricijacijski pritisci. Što se tiče ulaganja pričuva, HNB rukovodeći se principima sigurnosti i likvidnosti, ulaže sredstva kod financijskih institucija i država investicijskog kreditnog rejtinga.

Unatoč negativnim stopama europskog djela krivulje, do 5 godina dospijeća za cjelokupni europski dio neto pričuva, ostvarena je u 2016. stopa povrata od 0,59% Ukupna stopa povrata za cjelokupni … [[Govornik se ne razumije.]] portfelj, iznosila je 1,26%, a dolarski investicijski portfelj od 1,75%, dok je europski investicijski portfelj ostvario povrat od 1,10% Krajem 2016. imovina banaka iznosila je 387 milijardi kuna, što je malo smanjenje u odnosu na godinu prije. Na smanjenje imovine snažno su utjecale konverzije kredita u švicarskim francima u europske kredite, tečajna kretanja, prodaj nenaplativih potraživanja i izlazak dviju banaka iz sustava. Nakon gubitaka u 2015. prouzročenih troškovima konverzije kredita, u 2016. se profitabilnost banaka oporavila. Prosječni prinos na aktivu i prosječni prinos na kapital dosegnuli su najviše vrijednosti zabilježene od 2008. iznosili su 1,6, odnosno 9,6% Banke su tako u 2016. ostvarile 6,4 milijarde kuna dobiti prije oporezivanja pri čemu su ključan doprinos dali manji troškovi ispravaka vrijednosti revezerviranja, kao i jednokratni prihodi poput prihoda od prodaje vlasničkih udjela i nenaplativih potraživanja. Prodaje plasmana su se tijekom 2016. osjetno intenzivirale. Banke su ukupno prodale gotovo 6 milijardi kuna, većinom nenaplativih plasmana, što je dvostruko više nego godinu prije i četverostruko više nego 2014. Na prodaje plasmana djelovao je niz čimbenika, s jedne strane poslovne strategije banaka majki domaćih banaka, uz to veća prisutnost kompanija specijaliziranih za otkup takvih plasmana na domaćem tržištu i naposljetku vjerojatno glavni razlog, progresivna pravila Hrvatske narodne banke kojima se bankama, počevši od 2013. godine nalaže izdvajanje dodatnih ispravaka vrijednosti za nenaplative plasmane. Kako rezervacije plasmana rastu, tako poticaj bankama da ih prodaju isto tako raste. Kupoprodaje plasmana, velikom se većinom, 75% odnosi na dug pravnih osoba. Odvijaju se uz značajan diskont u odnosu na nominalnu vrijednost u prosjeku od oko 70% u 2016. godini. Takvi veliki diskonti pri prodajama olakšavaju nagode dužnika s novim vjerovnicima koji imaju znatan prostor za restrukturiranje duge. Taj prostor je među ostalim stvoren i spomenutom strožom regulativom za pokriće nenaplativih plasmana ispravcima vrijednosti. Zbog te su regulative banke tijekom posljednjih nekoliko godina značajno povećavale rezervacije za svoja nenaplativa potraživanja, što je smanjilo njihovu neto knjigovodstvenu vrijednost. Čišćenje nenaplativih plasmana iz bilanci banaka može povratiti financijsku održivost nekim dužnicima i ujedno stvoriti povoljne osnove za brži kreditni rast u srednjoročnom razdoblju. HNB je još 2014. poduzeo korake s ciljem zaštite potrošača kod prodaje plasmana. Konkretno, donesena je odluka kojom se regulatorno zabranjuje dovođenje dužnika u nepovoljniji položaj prilikom kupoprodaje njihovih dugovanja, odnosno propisano je da banka prodavatelj i stjecatelj potraživanja, odnosno novi vjerovnik, solidarno odgovaraju za eventualnu štetu nastalu potrošaču, ukoliko on dođe u pravno ili stvarno nepovoljniji položaj. Ta je odredba poslije unesena u tekst Zakona o kreditnim institucijama. Kratko ću na kraju komentirati i fiskalnu politiku koju je u drugom polugodištu 2016. obilježio nastavak snažnog smanjenja manjka s obzirom na to da je rast prihoda bio vidno izraženiji od rasta rashoda. Snažan rast poreznih prihoda ostvaren je znatnim djelom zbog oporavka gospodarske aktivnosti, kao i zbog povećanja kapitalnih prihoda, što se može povezati sa boljim korištenjem fondova EU. Na rashodnoj strani proračuna, većina sastavnica u drugom polugodištu porasla, dok su rashodi za socijalne naknade i kamate smanjenje. Nastavak povoljnih gospodarskih fiskalnih kretanja tijekom drugog polugodišta 2016. odrazio se i na smanjenje troškova zaduživanja, kao i na smanjenje omjera duga opće države i bruto domaćeg proizvoda. Povoljna kretanja u gospodarstvu koja su zabilježena 2016. nastavljena su i tijekom prve polovine 2017. Gospodarska aktivnost je nastavila rasti, te se realni BDP povećao za gotovo 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Godišnjem rastu realnog BDP-a najviše je pridonosio opet rast izvoza robe i usluga. On je veći 40% nego prije nego što smo ušli u EU, a broj poduzeća u Hrvatskoj koja izvoze u odnosu na početak 2013. je tri puta veći, znači tri puta više poduzeća u Hrvatskoj danas izvozi nego što je to bio slučaj pred pet godina. To je, dakle bio taj glavni zamašnjak oporavka. Tržište rada također se nastavilo oporavljati sukladno rastu BDP-a pa se zaposlenost povećala za 1,8% i to u potpunosti zahvaljujući privatnom sektoru. Istodobno se nezaposlenost nastavila ubrzano smanjivati, te se anketna stopa nezaposlenosti spustila na prosječnih 12,5% sa 14,1% u prvom polugodištu 2016. Pritom je padu nezaposlenosti djelomice pridonijelo opadanje aktivnog dijela stanovništva zbog pojačanih emigracijskih tokova. Osim toga, ostvaren je snažan i široko rasprostranjen rast prosječne bruto plaće, a rast prosječne neto plaće bio je još izraženiji zbog zakonskih izmjena kod oporezivanja dohotka od rada. Kad je riječ o inflaciji ona je osjetno porasla u prvom polugodištu 2017. ponajviše zbog jačanja opet uvoznih inflatornih pritisaka. Godišnja se stopa inflacije potrošačkih cijena povećala sa 0,2 na 0,7% Najviše se povećao doprinos cijena prerađenih prehrambenih proizvoda osobito mlijeka i maslaca. Rast inflacije ublažilo je smanjenje cijene električne energije i to zbog snižavanja stope PDV-a na električnu energiju sa 25 na 13% u siječnju. S oporavkom domaćeg gospodarstva i uz povoljne uvjete u međunarodnom okruženju nastavljeni su i pozitivni trendovi u odnosima sa inozemstvom. Saldo na tekućem i kapitalnom računu blago se poboljšao u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to najviše zahvaljujući turizmu, zatim pojačanom korištenju fondova EU, te nižim kamatnim troškovima budući da kamate svuda padaju. Ono što smo također vidjeli je nastavak razduživanja, pa nastavak razduživanja opet dodatno smanjuje kamatne troškove posebno u uvjetima povoljnih uvjeta financiranja i u Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu. Hrvatska narodna banka je opet zadržala vrlo ekspanzivan karakter monetarne politike što se prvenstveno očituje u obimnom višku kunske likvidnosti, a to su novčana sredstva kojima banke mogu slobodno raspolagati. On se udvostručio na 15,7 milijardi kuna da 7,6 milijardi kuna koliko je iznosio u 2016. godini. HNB je likvidnost kreirao ponajprije deviznim intervencijama koje su i pridonijele rastu međunarodnih pričuva. Opet prvenstveno braneći snažne aprecijacijske pritiske na kunu zbog suficita na tekućem računu platne bilance i kapitalnom računu platne bilance. Plasman kreditnih institucija poduzećima porasli su u prvoj polovini 2017. za 2,9% što je jednako rastu u cijeloj 2016. godini. Kreditiranje stanovništva također je nastavilo jačati, pa se sa 0,5% ubrzalo na 2,1% Banke su i u 2017. nastavile čistiti svoje bilance prodajom loših, odnosno nenaplativih plasmana. Uz održavanje tog viška likvidnosti monetarnog sustava HNB nastavila je održavati i stabilnost tečaja kune. Kažem nastavljaju se aprecijacijski pritisci tako da smo otkupili 425 milijuna eura od banaka kako bi smanjili aprecijacijske pritiske. Bruto međunarodne pričuve na kraju lipnja 2017. iznosile su 14 milijardi eura što je za pola milijardi eura ili 3,8% više u odnosu na kraj 2016. Glavni činitelji, otkup devize od banaka, viša razina ugovorenih repo poslova, te zarada ostvarena od upravljanja pričuvama. Neto međunarodne pričuve u koje nisu uključena sredstva Europske komisije i Ministarstva financija na računima kod Hrvatske narodne banke, posebna prava … [[Govornik se ne razumije.]] kod Međunarodnog monetarnog fonda kao ni ulaganja u repo poslove uvećana su za 400 milijuna eura ili 3,2% te su na kraju lipnja iznosile 12 i pol milijardi eura. Sad bih se osvrnuo i na poslovanje banaka osobito za 2017. u svijetlu materijalizacije rizika Agrokora do kojeg je došlo u 2017. godini. U prvoj polovini 2017. imovina banaka smanjila se za 2,3% Glavni razlog smanjenja imovine je jačanje tečaja kune. Kako je bilanca banaka velikim dijelom iskazana u eurima i u aktivi i u pasivi, tako svako jačanje kuna smanjuje iskaz te bilance u kunama što je uzrokovalo više od 60% promjene odnosno smanjenja. Isključivši učinak tečaja imovina banaka realno je pala za samo 0,9% To se u cijelosti objašnjava materijalizacijom kreditnog rizika prodajom neprihodujućih kredita. Dobit banaka iz poslovanja prije poreza iznosila je 1,2 milijarde kuna što je tri puta manje nego u istom razdoblju 2016. Profitabilnost prosječne imovine i profitabilnost prosječnog kapitala smanjili su se na 0,6% i 3,6% To je isključivo rezultat materijalizacije kreditnog rizika, tj. rasta troškova ispravaka vrijednosti i rezerviranja jer je operativni rezultat banaka prije ispravaka vrijednosti ipak blago poboljšan. Kako je generator tog rizika velikom većinom bio Agrokor, te kako je spomenutim ispravcima vrijednosti pokriven pretežni dio postojećih rizika, to je jednokratni događaj koji neće imati posljedice na buduće poslovanje bankarskog sustava. Trend poboljšanja kvalitete kredite se, iako značajno usporen, nastavio. Udjel djelomično nadoknadivih i potpuno nenadoknadivih kredita tijekom prve polovine 2017. smanjio se sa 13,8 na 13,2% Poboljšanje kvalitete ostvareno je kod obaju najznačajnijih sektora i nefinancijskih poduzeća i stanovništva. To je pojedinačno rezultat prodaje potraživanja s problemima u naplati, iako bi se kod stanovništva poboljšanje bilježilo i da se isključi utjecaj prodaje potraživanja. Tijekom prve polovine 2017. prodano je gotovo 5 milijardi kuna nominalne vrijednosti kredita skupine B i C, od čega se gotovo 70% iznosa odnosilo na jednu banku. Nastavilo se i poboljšanje adekvatnosti kapitala banaka. Stopa ukupnog kapitala povećala se s 22,9% na kraju 2016. na dotad najviših 23,2 na kraju lipnja. Iznos regulatornog kapitala nije se promijenio, pa je blago smanjenje izloženosti rizicima rezultiralo povećanjem stope. Naposljetku, želim se osvrnuti na krizu u koncernu Agrokor koja je uvelike obilježila prošle godine njezine makroekonomske učinke. Prvo moram naglasiti da možda nisu svi svjesni o gospodarskom potresu za kakav, u odnosu na veličinu gospodarstva je teško naći usporedbu u svijetu. Usporedimo li to, recimo, s Njemačkom, to je isto kao da u toj zemlji neko poduzeće ima skrivene gubitke u visini 300 milijardi eura. Takve se stvari rijetko događaju osim kod nas. Zato bih ponovo htio naglasiti potrebu uvođenja kaznenog djela protiv financijske stabilnost. Pokazuje se ponovo i ponovo kakve mogu biti posljedice neodgovornog postupanja pojedinaca za opće dobro, što je potrebno na odgovarajući način sankcionirati. Ipak, zahvaljujući tome što je pretežni dio financiranja Agrokora dolazio iz inozemstva, naše inicijalne procjene pretpostavljale su ograničeno djelovanje na ostatak gospodarstva. I to prije svega kroz kanale smanjenja investicija i smanjenja pouzdanja potrošača, što bi onda rezultiralo manjom potrošnjom i povećanoj sklonosti štednji. Sukladno našim očekivanjima, podaci sugeriraju kako se kriza u koncernu Agrokor nije značajnije odrazila na gospodarsku aktivnost. Rast je bio široko rasprostranjen i sve sastavnice domaće potražnje nastavile su rasti. I projekcije HNB-a za ovu godinu pretpostavljaju da će uredno restrukturiranje koncerna Agrokor nastaviti, te da neće biti značajnih šokova za gospodarstvo. Važno je napomenuti kako financijski sustav nije značajno izložen riziku Agrokora, te kako može bez značajnih posljedica prebroditi svaki scenarij vezan uz koncern, uključivo i one koje ne očekujemo, ali smo za njega spremni, a to je puni otpis svih potraživanja. Takva je situacija posljedica intenzivnih regulatornih aktivnosti HNB-a u pogledu održavanja izloženosti banaka prema koncernu Agrokor unutar prudencijalnih okvira. S druge strane, otpornost financijskog sustava ne mijenja to da je još uvijek puno neizvjesnosti i rizika vezano za proces restrukturiranja. Agrokor uskoro treba postići nagodbu s vjerovnicima oko zamrznutog duga, a pravo operativnog restrukturiranja Agrokora tek započinje i za očekivati je da će potrajati neko vrijeme. Opcija neurednog restrukturiranja predstavila bi značajan rizik za gospodarski rast sa svim posljedicama koje iz toga mogu proizaći. Zaključujem ovo izlaganje tvrdnjom da je financijska stabilnost ponovo očuvana, ovaj puta u uvjetima bankrota najvećeg privatnog poduzeća s izuzetno velikim dugom u odnosu na BDP, a ispitivanje otpornosti bankovnog sustava koje je provela HNB, pokazuje da je kapitaliziranost dovoljna da bankovni sustav podnese snažan šok uključivo i kombinaciju snažnog usporavanja gospodarskog rasta s porastom troška financiranja. Izvolite. Gospodine Vujčiću, u vašem izlaganju polusatnom, mnogo toga ste se dotaknuli, a ono što je najaktualnije i najvažnije po meni, u ovom trenutku da nam prokomentirate, kažete svoje viđenje i razmišljanje zbog čega RH zaostaje, odnosno zbog čega usporava gospodarski rast koji je krajem 2017. godine pao na 2% i kada se uspoređuje sa zemljama EU, tu smo posljednji, kada se uspoređuje sa našim susjedima koji upravo suprotno, imaju tendenciju gospodarskog rasta koji ubrzava, Slovenija je u tom periodu imala 6%-ni gospodarski rast, na razini godine otprilike 5%, zanima me vaše mišljenje, koji su razlozi toga i da li je po onome što ja mislim da je razlog, a šta upozorava Europska komisija, da je ključno neprovođenje tih famoznih, kako ih uvijek zazivamo, strukturnih reformi, odnosno nerada Plenkovićeve Vlade u zadnjih godinu i 2, 3 mjeseca.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Marasu na replici. Izvolite. Hvala lijepo poštovani Guverneru. Dakle, ja sam znatiželjan, pa me zanima, naimevi primate plaću među najvišima u RH. Vaša plaća na godišnjoj razini iznosi oko 600.000 kuna neto barem po onomu što je objavljeno u vašoj imovinskoj kartici, međutim s druge strane na toj istoj imovinskoj kartici vi nemate nikakvu imovinu, znači nemate štednju, nemate stana, nemate auto, nemate nikakvu pokretninu, nemate sat, nemate sliku, ništa nemate. I s druge strane kako je onda opet moguće da vaš zamjenik ima imovinu 37 milijuna kuna? Znači čovjek koji ima manju plaću od vas je bogat ko da je radio 200 godina u HNB-u. Pa mi to jednostavno nije jasno ako mi možete objasniti te neke nedoumice jer doista ne shvaćam kako mi svi nešto posjedujemo, svi negdje živimo, svi nešto vozimo, svi imamo nekakve kune, jedino vi nemate ništa, a svi drugi djelatnici opet HNB-a imaju? Da li je to možda posljedica toga što se u Hrvatskoj novac stavlja na neke račune koji nisu poznati javnosti ili na koji način se raspolaže ili sam ja možda jednostavno u zabludi pa ne znam, vi možda to sve potrošite? Evo ako mi možete to objasniti. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi guverneru Vujčiću, uvaženi predstavnici HNB-a. Vi ste posredni krivci zašto je standard hrvatskih građana niži nego što bi trebao biti. Zato jer ste dopustili kamatarenje hrvatskih banaka koje je bilo nezakonito i još uvijek je nezakonito. Prvo što ste radili jeste da ste na stranicama HNB-a na web-u na kojem se daju informacije potrošačima o zaštiti potrošača sve negdje do kraja 2014. godine držali informaciju kako je promjena kamatne stope administrativnom odlukom banke normalna stvar. Tek kada je donesena pravomoćna presuda u slučaju Franak kada je utvrđeno da to nije normalna stvar da je to nezakonito vi ste maknuli tu obavijest sa zida HNB-a. Dakle vi ste posredni krivci zašto su banke sustavno ugovarale promjenu kamatne stope odlukom banke, što je nepošteno, ništetno utvrđeno sudskim postupkom, suprotno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Kasnije niste preuzeli proaktivnu ulogu i niste predložili Vladi RH metodologiju za iznalaženje marži u situacijama kada marže nisu ugovorene. Pa banke su nakon izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju početkom 2014. opet samovoljno fingirano zakonski djelovale i definirale kamatne parametre bez usklađivanja s dužnicima i bez ugovaranja s dužnicima. Ono što sada očekujem od vas jest da podržite ideju da se konačno zakonom utvrdi metodologija za iznalaženje kamatnih marži u kreditima u kojima marže nisu ugovorene. Dakle da li ćete podržati tu ideju? zastupnika Željka Glasnovića. Poštovani guverneru Narodne banke.

Mi svake godine zadužujemo se, imamo rupu u proračunu 16 milijardi kuna, koliko se to dugo može raditi ako se ne popunjava mirovinski fond i sve dolazi iz istog koša. To ne može dugo trajati jel većina ljudi ne radi u Hrvatskoj državi, imamo najmlađu populaciju umirovljenika, to sam prije rekao. Vi ste odgovorni za to. Govorimo o Agrokoru, sva roba to sam prije rekao, sva roba ima carinski certifikat, a banane su toliko kila izvoze se van, gdje je lova što je sklopio neke ugovore gospodin sa svojim drugim ortacima ugovore? Gdje je novac, na kojim to bankovnim računima vani? Držim u ruci ovdje od Ustavnog suda RH i taj zakon bi puno riješio porijeklo imovine.

Gdje je završio taj novac? Tko su ti ljudi koje se vraća sada natrag kao direkt strana investicija? Imamo taj podatak da je od 2008., negdje '14. 34 milijarde dolara iscurilo iz ove države. O čemu mi govorimo ovdje? Jesmo mi spremni za te izazove na tome tržištu koje dolazi ovdje koji će biti možda ovdje inflacija, hiperinflacija? Hvala potpredsjedniče. Poštovani guverneru Vujčiću. Govorili ste oporavku gospodarstva u 2016. godini što se mogu s vama složiti, međutim pitam se zašto to gospodarstvo nije radilo od poslije rata do danas? Zašto su toliki promašaji napravljeni, zašto je toliko ovršenih ljudi 350 tisuća, zašto ste dozvolili bankama da pljačkaju građane, pa čak da im uzmu svu imovinu i čak i mirovinu koju su imali zadnju lipu su im skinuli? Zašto to vi dozvolite? Druga stvar, banke pljačkaju gospodarstvenike, pa vas pitam kada idete u banku kada pustite virman oni to zakonski uzimaju vam novac i to se slažem. Idete uzeti bon 2 od banke, ona vam u jedan minut, sekunda, 20 sekunda isprinta i uzme 150 kuna, 140, 150 kuna. Pitam vas sada tko im to daje pravo ako radnik u Hrvatskoj radi za 30 kuna oni uzmu za sekunda 150 kuna na računu samo da vam pokažu da vi ste likvidni ili niste? Zašto se ne postavi pitanje i tim bankama naravno da privrednik dolazi u problem i gospodarstvenik, obrtnik, to je čista pljačka. Vi se na čelu Narodne banke koji morate voditi računa o građanima hrvatske države da ne kažem i curenja novaca i svega ostaloga što se dešavalo u ovih 28 godina. To je pitanje nad pitanjima. Banke su 2016. 6,4 milijarde rekli ste dobili, sad su 1,2, oni su uvijek u plusu, a građani uvijek u minusu. Naravno da ne možemo biti zadovoljni vođenjem takvog poslovanja i jednostavno bankama dozvoliti da rade u Hrvatskoj šta hoće. I Agrokor je u pitanju, zašto se nije kontrolirao zadnjih 15 godina?

Poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovani guverneru banke. Sa svojim suradnicima nakon vašeg iscrpnog izvješća postavlja mi se i ja ću vam postaviti jednostavno, simplificirano pitanje, što vi mislite o tvrdom tečaju kune i što mislite o kontroliranoj inflaciji i kakav bi ona upliv imala na hrvatsko gospodarstvo, posebno na izvoz? Jer mnogi financijski stručnjaci misle da taj tvrdi tečaj kune nije stimulativan, posebno za izvoz.

Naime, vidimo iz izvješća, izvješće je 2016. posebno interesantno prvih 6 mjeseci 2017. godišnjem rastu realnog BDP-a najviše je pridonio rast izvoza robe i usluga pri čemu se početkom godine nastavila pozitivna kretanja iz 2016. istina je da se u drugom tromjesečju godišnja stopa rasta izvoza i usluga znatno smanjila i rastu BDP-a znatno je pridonijela potražnja, to znači potrošnja građana. Ono što sad mene zanima i kolega Kirin je to naglasio, svi izvoznici mahom se žale na precijenjeni tečaj kune i da im je to zapravo velika otegnuta okolnost prilikom izvoza. Druga stvar, ako pogledamo malo strukturu kamata, zapravo strukturu kredita koja je navedena na stranici 45. onda vidimo jedan zanimljiv podatak da npr. za smještaj i pripremu hrane koja spada vjerojatno u turističke djelatnosti, kad govorimo o kreditiranju 10 milijardi, a samo za prekoračenje po transakcijskim računima su banke ostvarile ili izdale kredite u vrijednosti od 7 milijardi. Ukupno prema stanovništvu 112 milijardi kuna, a gledajte prema nefinancijskim društvima, prema cjelokupnoj proizvodnji kredita u iznosu od 84 milijarde. Imamo paradoks da u vašem izvješću piše da novca ima, ali taj novac ne ide prema poduzetništvu, nešto se događa, nešto nije u redu u državi, ja ne kažem da ste vi za to odgovorni, ali kako to komentirate i zašto ne kritizirate jače Vladu? Kolega je spomenuo reforme, zbog čega su kamatne stope tako visoke u RH, 'jel isključivo zbog toga jer se reforme ne provode?

Međutim, iskreno govoreći ja ne vidim smisao ova tri izvješća o kojima mi danas raspravljamo. To pokazatelje koji se ovdje iskazuju, to su sve stari podaci. Bilo bi logično da mi danas raspravljamo o izvješću za drugo polugodište 2017. godine. Zašto?

Mislim da bi ova izvješća trebala biti malo, da tako kažem, narodnija. Ne zbog toga da kažem da nisu dobra, nego naprosto da ono što vi iznosite i da bude lakše raspravljati saborskim zastupnicima da se dotaknemo nekih tema koje su hrvatskim građanima daleko bitnije, jer stručna javnost na vašim web stranicama i publikacijama dobije ono sve što treba dobiti. To je jedan prijedlog. Drugi prijedlog je da mislim da bi pod hitno morali ići u izmjenu Zakona o HNB i zbog ovoga izvješća, a isto tako i zbog nekih odredbi unutra jer naprosto Hrvatska je već, još malo pa 5 godina članica EU i logična stvar da način i posao HNB se promijenio. A treća stvar, mi smo izgubili silnu energiju oko izmjene naših Poslovnika. Ja bih bio sretan danas da smo se mi kao klubovi mogli dogovoriti, da smo, ne danas, nego prije nekoliko dana i da smo poslali zamolbu guverneru da nam danas podnese jedno izvješće na kraju 2017. a ovo je tako i tako pa sve priča, onda mislim da bi nam bilo daleko svima lakše, ovako nažalost pričamo o nečemu, ne što je lanjski, nego preko preko preklanjski snijeg i nećemo dobiti osnovne informacije. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prva će biti Klub zastupnika Živog zida u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac, izvolite.

poštovanje svima, poštovani podpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, poštovani guverneru sa suradnicima. HNB-ova štetna politika jedan je od glavnih razloga gospodarskog sloma države. Doista, dug je popis štetnih odluka koje je donosio HNB, počevši od legendarne prodaje zlatnih rezervi 2001. godine koje su prodavane po cijeni od 270 dolara po unci, a dana vrijede recimo, 1330 dolara itd. Mi danas raspravljamo o izvješćima za 2016. i prvu polovicu 2017. godine, u kojima vidimo da se u biti, politika HNB-a u ničemu ne mijenja. Oni i dalje provode istu politiku, donose statističke podatke i što je zanimljivo, čak i evidentiraju jedan dio problema, ali istovremeno ništa ne čine da te probleme riješe, a još manje čine oni kojima se navodno obraćaju jer vidimo da ovdje iz dakle, većine parlamentarne ima možda 10% zastupnika. Evo, recimo jedno zanimljivo pitanje. Nedavno na Odboru za financije, kad se raspravljalo o uvođenju eura, guverner Vujčić je ustvrdio da hrvatsko gospodarstvo ima dug od 700 milijardi kuna. 700 milijardi kuna! Od čega je ne znam, 511 milijardi u stranoj valuti, a ostalo je kunama. I sad bih ja volio da nam Guverner HNB-a kaže prvo, otkuda taj dug. Pazite, to je dug bez dugova građana itd. i s druge strane, tko će taj dug vratiti i da li se RH nalazi na pragu grčkoga scenarija, dakle potpunoga uništenja gospodarstva i ovoga, predaje stranim interesima. Zanimljivo je slušati npr. kako post festum guverner, guverneru je jasno što se dogodilo npr. s Agrokorom, pa on kaže upravu treba staviti u zatvor, treba uvesti kazneno djelo fiskalne odgovornosti itd., odnosno neodgovornosti. A što je radio taj isti guverner, recimo proteklo desetljeće dok je taj cijeli proces kulminirao? Što je poduzeo? Jeste li šta poduzeli, ne znam, protiv ... [[Govornik se ne razumije.]] , protiv bonova, protiv mjenice, jeste li bilo šta poduzeli protiv korupcije, porijekla imovine, izvlačenja novca, pranja novca, jesu li se gospodine Vučiću, novci Agrokora prali u susjednim državama i čak preko poslovnih banaka? Jesu ili nisu? Sad vi naknadno, kad je gospodin Todorić u Londonu, kaže uhvatite Todorića. Nakon što je već sve uništeno. Znači, smisao je očito primati plaću od 50 tisuća kuna i kolokvijalno rečeno lajati na mjesec. Eto.

Kaže da je potrebno napraviti porezno rasterećenje. Da je potrebno riješiti probleme pravosuđa, da je potrebno riješiti probleme obrazovanja, zdravstva, mirovinskog sustava, državne imovine, EU fondova. Na koji način je HNB recimo, dao neke sugestije u vezi mirovinskog sustava? Koje je vaše mišljenje o drugom mirovinskom stupu, možemo li saznati? Javni dug. Da li u studenom 2017. godine javni dug prvi puta porastao preko 300 milijardi kuna i je li za to odgovoran II mirovinski stup? Priča se o potrebi investicija. Rasprodaja ispod cijene. Evo još jedno pitanje za vas. Može li hrvatski BDP rasti i država se razvijati ako mi nemamo vlastite tvrtke? Je li to moguće? Ja mislim da nije moguće. Pa prema tome, te investicije koje vi zagovarate samo produbljuju krizu i povećavaju nezaposlenost odnosno besperspektivnost RH. Primjera imate koliko hoćete. Sav taj novac koji je navodno investiran u RH nije doprinio ničemu drugomu nego urušavanju cjelokupnog hrvatskog gospodarstva. Naš stav, stav Živog zida je da RH treba ulagati sama u sebe, da mi moramo ulagati svoj vlastiti kapital, da moramo mi investirati u svoju zemlju, svoj rad, svoju infrastrukturu, a ovo što vi predlažete dakle, ideja da se rasproda sve što imamo, da nam banke i strane korporacije uzmu ne samo tvrtke nego domove, vodu, zemlju. Evo, moramo prodavati poljoprivredno zemljište za dvije godine itd. i da mi Hrvati postanemo apatridi, praktički ljudi bez domovine. To je vaš plan. Vaša pogrešna monetarna politika uzrokovala je, između ostaloga strahovitu nelikvidnost. Građani i tvrtke su kronično bez gotovoga novca koji je pretvoren uglavnom u dug. Kako komentirate činjenicu da je u posljednjih 15 godina RH ostvarila negativan vanjsko-trgovinski saldo u visini 4 državna proračuna? Da li je 2016. i 2017. smanjen uvoz ili je povećan? Uvoz je povećan. To pokazuje da u stvari, nema pravoga rasta nego i dalje imamo nepovoljne trendove. A mi imamo povećanje uvoza.

Mi bi mogli reći, zamrznutim, a cijena koju pri tom moramo plaćati je upravo ogromna. Jer vi tečaj održavate stabilnim mehanizmom deviznih rezervi i nevjerojatno je da smo mi po visini deviznih rezervi, znači zemlja koja je u totalnoj, u ekonomskom rasulu jedna od vodećih zemalja po visini deviznih rezervi koje u ovom trenutku iznose 16 milijardi kuna. I sad gledajte situaciju, jedan primjer moguć. Hrvatska duguje za autoceste 5 milijardi kuna i svake godine moramo plaćati 160 milijuna eura kamatu bez da uopće otplaćujemo glavnicu, a istovremeno guverner Vujčić drži u HNB-u 16 milijardi eura koji su sami sebi svrha. Pa koju svrhu ima taj novac ako Hrvatska država ne može s njime raspolagati? Ja sam već spomenuo i to guverner vrlo dobro zna, da svugdje u svijetu Narodne banke imaju vrlo niske eskontne stope upravo zato da bi pomogle gospodarstvu, da bi pomogle svojim ekonomijama a Hrvatska drži eskontnu stopu na razini 3 do 7% što je u biti krajnje štetno. Da li radi za Hrvatsku ne? Da li radi za narod? Ne. Ona radi za krupni kapital i to je njezina osnovna uloga. Znači vi guverneru Vujčić promijenite ime banke, banka krupnog kapitala. Stranoga još dodajte evo i to će biti novo ime za vašu banku, jer ona u biti jedino u toj funkciji i je. Naime, u postojećem modelu Hrvatska ne može postati zemlja rada koja svoj boljitak temelji na proizvodnji. Temeljni gospodarski oporavak nije moguć u uvjetima postojeće cijene kapitala i zbog toga su potrebni vrlo veliki iskoraci u tom smjeru. Evo još jedan primjer. Hrvatsko gospodarstvo raste po stopi 0,8% godišnje, a financijski sektor, banke imaju godišnji rast od 6%, 6% zamislite. U vremenima najteže krize kad su ljudi bili blokirani, kad su milijuni i milijuni ovrha kad su dobivali građani, kad su tvrtke odlazile u stečaj, kad su se stotine tisuća mladih iselili banke su ostvarivale profit i prošle potpuno neokrznuto u cijelom tom događanju bez pokazivanja najmanje solidarnosti sa društvom u kojemu su te iste profite ostvarile. To je nešto upravo nevjerojatno, to je nešto zločinačko. Pogledajte kakve su se palače gradile po Hrvatskoj u vrijeme te krize, kakve bonuse su si isplaćivale te uprave, a vi niste u stanju uvesti bankama čak ni opći porez kakvi postoji u EU, a kamoli poseban. Mi kad smo iz Živog zida predložili da se samo 0,6%, pazite kako mali izraz 0,6% To banke ne bi niti osjetile uzme i da se taj novac da za hrvatsku djecu, za demografske mjere. Što ste tada rekli? Onda ste nas ismijavali vi i vaša parlamentarna većina.

S vašim tečajem i s vašom politikom uništili ste u potpunosti prerađivačku industriju, a hrvatsko gospodarstvo je u ogromnom stupnju postalo uvozno zavisno. Što se tiče tečaja bolje da niti ne spominjem slučaj švicarskoga franka, on je već poprimio epske razmjere i svima je poznato. Hrvatska zahvaljujući vašoj monetarnoj politici je izgubila svaku konkurentnost i mogućnost za izvoznu razvojnu gospodarsku politiku. Jedino labavljenjem tečaja, dovođenjem kune u realni tečaj i zaštitom domaće proizvodnje naše gospodarstvo ima mogućnost za oporavak i za razvoj.

Ne možete promijeniti, jer imamo Zakon o HNB-u kakav imamo. On kaže da se tečaj domaće valute, da tečaj domaće valute mora uvažavati zajednički interes članica EU, znači ne hrvatski interes, ne nacionalni interes, nego zajednički tzv. interes. I drugim riječima HNB je zakonom zadužen da u provedbi mjera tečajne politike se rukovodi interesima Europske unije, a što dakle znači u stvarnosti da će se hrvatski uvoz pojeftiniti, a izvoz poskupiti. I to možemo u kontinuitetu vidjeti da se dešava već protekle 24 godine. Čak i sada kada guverner spominje nekakav rast jasno je da je taj rast fiktivan, da je on nastao zahvaljujući padu cijena nafte, pogodnom okruženju, a ne zahvaljujući reformi i ne zahvaljujući nekakvim uspjesima Vlade. Da li je rast u tome što je rast duga blokiranih porastao? Je li iznos koji blokirani duguju se povećao ili se smanjio? On se naravno povećao. Možete li komentirati činjenicu u svjetlu vašeg navodnog rasta, da je 2017. godine rođeno najmanje beba u posljednjih 100 godina. Je li to rast? Nije rast. Da li je rast to što ste aktualnu vrijednost mirovina povećali za 59 lipa? Od čega dakle građani da žive, od toga rasta? Koliko su istovremeno rasle cijene, koliko su istovremeno rasle usluge? Znači taj rast koji vi spominjete nije dovoljan čak niti da pokrije povećanje troškova života. Kako možemo pričati o rastu ako imate u posljednjem kvartalu 2017. rast od 2,2% a istovremeno plaćamo kamatu 3% Znači mi čak nemamo rast koji bi mogao pokriti kamatu duga koji imamo, a kamoli da bi mogao otplaćivati glavnicu. O čemu onda dalje uopće imamo pričati? S obzirom da mi ističe vrijeme, želim za kraj reći da je djelovanje trenutne monetarne politike izrazito pro recesijsko te da je glavna prepreka oporavku i razvoju hrvatskog gospodarstva. Najdestruktivnije učinke monetarne politike Živi zid sagledava u odsustvu primarne emisije novca HNB-a te u politici formiranja i korištenja deviznih rezervi. Centralna banka mora suštinski promijeniti i kamatnu i tečajnu politiku zemlje radi poboljšavanja domaće likvidnosti i konkurentnosti proizvodnje. Dio deviznih rezervi u svakom slučaju treba investiciono usmjeriti u realni sektor.

Uvaženi kolega Bunjac, ja sam u razgovoru sa poduzetnicima koji proizvode i koji su izvozno orijentirani saznao da njima apsolutno ne odgovara monetarna politika HNB-a. Oni smatraju da je HNB trebala voditi jednu proaktivnu politiku prema tečaju kune u odnosu na euro na način da je trebala dopustiti lagano fluktuiranje tečaja kune u odnosu na tečaj eura na način da tečaj kune postupno, lagano pada u odnosu na tečaj eura, 1 do 1,5% godišnje. U skladu s time rasle bi i plaće i u skladu s time raslo bi i gospodarstvo, izvoz bi se na taj način poticao i svi skupa bili bismo u puno boljoj situaciji nego što smo sada. Nažalost to je propušteno i to je sada priča koja je nemoguće vratiti kotač unazad, dakle tu smo gdje smo. Dakle oni održavaju monetarni sustav stabilnim na način kako su oni odlučili da će ga održavati stabilnim. Međutim, to nije za gospodarstvo očigledno bilo dobro. Druga stvar, koja je još daleko pogubnija za hrvatske građane jest to da je HNB ta koja je posredno kriva za kamatarenje hrvatskih građana pa zbog toga danas imamo jednu zanimljivu činjenicu. Banke u Njemačkoj i u drugim zemljama EU zarađuju daleko manje na kamatama koje plasiraju potrošačima, nego u Hrvatskoj. Tako u Hrvatskoj banke zarađuju od 100-200% više na kamatama za stambene kredite i od 200-300% na kamatama za ostale nenamjenske kredite. To je politika HNB-a. Poštovani zastupniče Aleksić, naravno da bi politika ciljane inflacije bila najpogodnija za jedno gospodarstvo, recimo to tako u tranziciji, kakvo je hrvatsko. Takvu jednu politiku vodi Češka narodna banka, ne znam da li vam je poznato, ali Češka je recimo jedna od najrazvijenijih ekonomija EU sa izrazito malo nezaposlenošću, sa dvostrukom većim izvozom od uvoza i koja nas je uspjela dostići pa čak i prestići, iako je možda prije 10, 15 godina u odnosu na Hrvatsku bila zaostala zemlja. Da se ukinula valutna klauzula nikada ne bi došlo do ovoga problema sa švicarskim frankom o kojem vi jako puno znate, nikada ne bi došlo do ovakvog broja blokiranih, do ovakvog broja ovršenih i to je nešto što zna i guverner Vučić, ali to njega ne zanima.

Prema tome, HNB bi doista morao staviti kunu u funkciju na način da ta kuna postane sredstvo aktivne politike, da se građanima postupno njihove kreditne obaveze smanjuju, da im se također postupno smanje kamate na kredite, ali što je jako bitno da banke transferiraju većinu novca prema gospodarstvu, a ovakvom monetarnom politikom banke većinu novca transferiraju prema državi i stanovništvu što je također jedan od razloga da ustvari naš ekonomski model ne funkcionira. Gospodine podpredsjedniče, uvaženi kolega Bunjac. Vi ste izrekli zaista žestoke kritike na rad dosadašnje HNB i ovdje ste doslovno rekli da to nije narodna banka, nego štiti neke druge, tuže interese krupnog, kako ste rekli kapitala. Je li možda vama poznato koji ljudi čine rukovodstvo HNB, a koji ljudi ih savjetuju?

Znači isti ljudi u Savjetu savjetuju sebe kao rukovodstvo. Što vi mislite kao doktor znanosti, je li to uobičajeno, je li to normalno, je li to transparentno i što bi tu trebalo napraviti da se to promijeni?

Uvaženi zastupniče Lovrinović. Pa vi ste potpuno upravu i to nije prvi put rečeno u Saboru da je rad Hrvatske nazovi banke potpuno netransparentan i da ustvari nije pod nadzorom države. Da je tome tako Hrvatska država bi imala pravo nadzora nad HNB-om, ali mi znamo da nema to pravo, da jedinu reviziju HNB-a mogu raditi strane institucije, da taj HNB navodno predstavlja nekakvu neovisnu vlast u RH koju nitko ne smije ni ispitivati i provjeravati, a najmanje govoriti što će raditi i to je u biti vrlo žalosno. Zašto ne bismo te devizne rezerve koje imamo iskoristili za pokrivanje tih silnih dugova koje imamo i pokretanje gospodarstva? Znači to nije dozvoljeno, pa tko to zabranjuje narodu da raspolaže svojim vlastitim novcem, tko ima tu dozvolu? S druge strane HNB stvara strahovitu nelikvidnost. Pogledajte, pitajte ljude, pitajte tvrtke koliko imaju gotovoga novca. Gotov novac praktički ne postoji danas. Od sto kuna u Hrvatskoj koje su navodno u opticaju sedam kuna je u gotovom novcu 93 kune su dug, dug ili dug po kreditu ili dug po kartici ili po minusu na tekućem ili nekakvim drugim zaduženjima indirektnima. I ja vas pitam može li se sa sedam kuna platiti 93?

To je ono što mi u Živom zidu cijelo vrijeme govorimo da su dugovi ustvari neotplativi. Sada ćemo krenuti na drugi klub zastupnika, a to je onaj SDP-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani guverneru sa suradnicima. Evo danas se pred nama nalaze objedinjena Polugodišnja informacija o financijskom stanju i stupnju ostvarenja stabilnosti i cijena provedbi monetarne politike za cijelu 2016. godinu i za prvo polugodište 2017. godine. Ovdje je već u određenim replikama bilo govora da su ove polugodišnje informacije da se raspravlja s određenim vremenskim pomakom i da njoj nedostaje određeni aktualnosti te budući da su objavljeni određeni podaci za 2017. godinu nastojat ću još ova izvješća s tim nekim informacijama nadopuniti da vidimo određena gospodarska kretanja. Kao što smo svi vidjeli prije nekoliko tjedana objavljen je zadnji kvartal stanje gospodarske aktivnosti i ukazuje na usporavanje rasta BDP-a u zadnjem kvartalu 2017. godine što označava ne samo usporavanje gospodarstva kao takvoga nego ono što se poklapa u izvješćima Europske komisije da se uglavnom to rade taj gospodarski rast koji je bio u 2015. i 2016. godini, da je njegov rast krhk odnosno da su potencijali toga rasta vrlo niski i da ukoliko se ne provode određene strukturne reforme da će njegovi dosezi biti kratkoročni. Takva su zapravo bila i prevelika očekivanja, ovdje sam isto govorio kada se govorilo o tzv. poreznoj reformi odnosno bolje reći određenom smanjivanju određenih poreznih stopa što je vidimo nakon godinu dana od tih određenih promjena da su prevelika očekivanja određene porezne reforme da su se ispuhala. Zašto je to bitno? Tako reći zato što nemamo prevelika očekivanja da se samo poreznim sustavom da sada smanjimo određene poreze i da ćemo mi riješiti određene naše strukturne probleme.

Tako da ona prevelika očekivanja od javnosti da će porezni sustav gurati gospodarstvo ono je dalo određene svoje efekte, međutim i u samom izvješću Europske komisije vidimo da ti efekti su bili kratkoročni, da su bili jednogodišnji. Znači rast BDP-a krajem 2017. godine usporio je na 2%, tako da je cijelo gospodarstvo u 2017. ostvarilo gospodarski rast od 2,8% što vidimo kada gledamo na 2016. godinu da je to manje tada iznosilo 3,2%

Nas ne uspoređuju Hrvatsku sa Njemačkom, Italijom gdje investirati, nego nas uspoređuju sa Češkom, Slovačkom, Poljskom, Mađarskom, Bugarskom, Rumunjskom znači investitori koji dolaze investirati onda gledaju određene zemlje i pokušavaju nas usporediti kakve su naše gospodarske aktivnosti i gdje oni investiraju. Sami znamo da je taj dio investicija bio vrlo snažan.

Znači ovo samo pokazuje da je struktura rasta, struktura gospodarstva između Hrvatske i ovih zemalja koji su zapravo puno drugačija i zbog toga da su očekivanja naša, da će taj gospodarski rast, koji jednom kažem, kratkotrajno bio temeljem određenim poreznim promjenama, na određenim djelovanjima, kada se zapravo rješavalo pitanje švicarca, pa je ljudima ostalo nešto više novaca, da su jednostavno kratkog daha. I da jedno što moramo znati, dugoročni rast i to ono problemi, ne samo što imamo u gospodarstvu, nego što usporava glavni generator rasta snažno usporava a to je rast realne trgovine na mala, koji je usporio na 3,4% a znamo a je bio 5,5%

Vidjeli smo da je nedavno vlada, odnosno, danas da je izašla sa određenim prijedlogom rješavanje problema blokiranih građana, to smo mi pokušali također 2015. g. bili su određeni i kratki učinci, sada također Vlada to pokušava rješavati, međutim, gdje je problem. Problem je u tome, a to ovdje zapravo i sam guverner je ukazivao na taj dio, da su poslovne banke, u zadnje 3 g. normalno rješavajući, čisteći svoje bilance, da bi mogle ostvariti novu kreditnu aktivnost, da bi mogle ostvariti nove potencijale gospodarskog rasta, prodale su ta potraživanja. Znači osnovne banke su u zadnje 3 g. prodale preko 2 milijarde eura poslovnih potraživanja, preko negdje 17 milijardi kuna, tzv. na tome tržištu. I sada se postavlja pitanje jesmo li mi s time riješili probleme? Nismo. Znači mi smo samo očistili banke u njihovim bilancama koje sada bolje izgledaju, neto vrijednost potraživanja, odnosno, tih potraživanja koji su oni usklađivali i vrijednosno ispravili, ona je sada realnija, puno više nego što je imalo, kada su bila unutra ta potraživanja. OK, jedan dio tih potraživanja, kao što je guverner rekao, nalazi se i prema korporativnom sektoru, koji također ima vrlo visoku razinu, toga privatnog duga i kreću u taj proces restrukturiranja. Međutim, problem je s kime će sada Vlada pregovarati? S kime će Vlada pregovarati kada bude donosila mjere za pomoć blokiranih građana, a sjećamo se prošle godine, ministra Marića, kada sam mu javno davao podršku, kada je govorio da će porezno rasterećenje, odnosno, davanje određenih poreznih olakšica, građanima koji su blokirani, da banke ukoliko idu, žele otpisivati te dugove, šta? Da prvo, da će dobiti poreznu olakšicu, a da će s druge strane banke biti u obvezi to otpisati prema samim građanima. I šta se dogodilo? Vidimo da banke su prodala ta potraživanja, a ne vidimo da se smanjuje udjel blokiranih građana. Čak štoviše, 42 milijarde kuna i dalje raste, a to vam je samo glavnica. Znači kada uzimate na tih 42 milijarde, imate još negdje 20, 25 milijardi kuna kamata, dolazimo do blizu 70 milijardi kuna blokiranih sredstava kod određenih dijela građana.

Vidimo da nam se događa u zadnje vrijeme i pad industrijske proizvodnje 3 mjeseca zaredom. To je nažalost, ovaj dio kašnjenja reakcija sudjelovanje u Agrokoru. A gdje nam se događa pad industrijske proizvodnje? Događa nam se u industrijskoj proizvodnji u prehrambenoj industriji, a znamo da je Agrokor kompanija koje su bile u Agrokoru, da su jedan najveći dio su nosile taj dio prehrambenog dijela industrije. Događa nam se pad proizvodnje u energentima. A mi vidimo da se s nedavnom, da INA zatvara Sisak, koliko to je proizvodila ili nije proizvodila, ali rafineriju u Sisku i u prerađivačkom dijelu industrije i vidimo probleme u Uljaniku, odnosno u brodogradnji. Znači zadnji dio naše industrije, kao industrijalizirane zemlje, možemo se mi zavaravati, ali nema zemlje, ukoliko ćemo temeljiti cjelokupnu našu ekonomiju na uslugama. I ono što pokazuje izvješće HNB koga su banke kreditirale u zadnje vrijeme?

Jedino još sad turistički sektor, zbog određene i količine turist, odnosno, 17 milijuna dolazaka turista, odnosno, oko 80 milijuna noćenja, jedini sada dolazi na određene granice profitabilnosti i zatvara nam platnu bilancu. Cjelokupna industrija, brodograđevna industrija, petrokemijska industrija, Đuro Đaković, svi oni koji su temelj industrijske proizvodnje, a upravo, ove zemlje o kojima sam govorio, o Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, temelje svoje gospodarski rast na industriji gospodo, ne na turizmu, ne na uslugama, ne na u industriji temelji, zašto imaju tako snažne gospodarske rasta. Zato što imaju snažnu ekonomsku bazu. I kada se dogodi određen poremećaj u ekonomiji, kada se dogodi takvi poremećaji u ekonomiji, takva industrijska proizvodnja je puno otpornija nego na turizam. I sami znate da je turizam najveći punjač hrvatskog državnog proračuna. I kada vidite zapravo da se može dogoditi, a sada nam rastu prihodi, zašto smo sada u plusu? A šta se s druge strane događa se, kada je ekonomija pala, oni 2 do 3 puta brže padaju nego što je bilo gospodarstvo, nego što je bilo gospodarstvo. I to su jednostavno zakonitosti, koje oni koji su vodili Ministarstvo financija, znaju.

Ono što svakako treba reći, na određenu strukturu hrvatskog gospodarstva, da još uvijek, zato što se tiče tog entuzijazma, treba malo smiriti, treba pomoći sa ovim mjerama, kao što je vlada za pomoć dijela građana, hrvatsko gospodarstvo, još uvijek se nije restrukturiralo na onaj način, da može temeljiti se, da možemo ostvarivati stope gospodarskog rasta koji nisu, da nas mali određeni šokovi vremenski ili bilo kakvi šokovi da nam se, ne daj Bože, dogode u turizmu. Previše ulažemo u jedan sektor, a znamo šta nam se dogodilo kada su banke previše financirale samo jedan sektor. Vi vidite građevinski sektor u izvješću, polugodišnjoj informaciji. Kolika je stopa nenaplativih potraživanja u građevinskom sektoru? To još vjerojatno kada se uzmu određene cestarske firme je pitanje jesu li one unutra ili nisu, koje imaju jamstva države, pitanje koliki je udio. Što se događa?

Nije problem u ovome dijelu što će doći i podmetnuti se Ministarstvo financija i reći u određenim poreznim rasterećenjima za obrtnike ili OPG-ove koji su dužni građani. Šta građanin može biti dužan Poreznoj upravi? Ne možete biti ništa dužni, osim onih koji su obrtnici i OPG-ovci koji se vode kao fizičke osobe. Njima država može pomoći i treba im pomoći u njihovom restrukturiranju kao obrtnika i OPG-ova i to nije nikakav problem. I država može riješiti određena restrukturiranja ovih dugova vezano za režije itd. Međutim, šta ćete sa 17 milijardi kuna koji su preprodani, koji su sada na tržištu, koje ne može kontrolirati više ni HNB, koji više ne može kontrolirati ni HANFA kao određeni nekakav regulator koji ne regulira to određeno tržište i zapravo tržište duga u Hrvatskoj cvjeta. Tržište od 20 milijardi kuna cvjeta. Kojim zakonom ćemo mi sada to početi djelovati kad su to firme koje su za neto određene vrijednosti to kupili po diskontnoj vrijednosti od 10-20% Kako ćemo riješiti rak-ranu, najveće probleme i zato kažem, pozdravljam to što donosite, međutim, mislim da treba te voditi računa i o ovome što piše u ovim izvješćima. Međutim, moramo to sagledati cjelovito i na koji način zapravo kao glavnog generatora BDP-a, a to su građani, kako ih potaknuti da u ovome dijelu se može biti pod regulatornom, odnosno da budu mjere koje ćemo svi ovdje zajedno podržati. Još jednom, brine me stanje u industrijskoj proizvodnji, toliko me nagodba, kako će ona izgledati. To su dio restrukturiranja gdje se privatnici dogovaraju koliko će čiji udio biti. Svakako nas zanima kakvo je restrukturiranje Konzuma. Tko će biti vlasnik toga? Tko će biti vlasnik nakon nagodbe? Kako će prehrambena industrija, a gledajte, petrokemijska industrija, industrija rafinerije u Sisku, Uljanik, sve vrste industrija su nam na vrlo niskoj razini. Cijelo vrijeme se pokrivamo s turizmom. Kako će ona izgledati? Ne samo kako će izgledati nagodba, kako će izgledati police tih dućana sa hrvatskim proizvodima kad bude završio mandat ove Vlade?

Uvaženi kolega Lalovac, vi ste bili ministar financija i po prirodi stvari ste trebali surađivati na harmonizaciji fiskalne i monetarne politike. Sjećam se nerijetkih vaših izjava razočaravajućih u povodu slučaja Franak, nesuradnje itd., da ne ponavljam. Međutim, vi se ovdje žalite, upozoravate, brine vas položaj industrije, nestajanje industrije, brodogradnje, prerađivačke itd., a kad povučemo paralelu, jedan od izuzetno važnih varijabli koje na to utječu je kamatna stopa. Vi znate kao i ja, da se u susjednoj Sloveniji može dobiti poduzeće kredit uz 0,2-0,3% kamatnu stopu, u RH ako dobijete uz 2-3%, to dobivaju najbolji, a to nije 10 ili 100% više, nego to je 1000% više, jel. 10 puta više. Pa ja sad vas pitam, ocijenite tu monetarnu politiku koja urušava svoje gospodarstvo. I drugo, kada pogledamo što se događa oko Agrokora, ja sam tražio jednim pismom koje ću poslije objasniti, da mi se daju podaci koliko su banke izložene. To je zakukuljeno, zamumuljeno, da je to tajna itd. Ja ću danas, kolega Lalovac predati jedno pismo predsjedniku Sabora, odnosno predsjednicima Odbora za financije i nacionalnu sigurnost, da se znači, održi zajednička sjednica ova dva odbora, da razmotrimo ulogu i HANFA-e i HNB-a i banaka u slučaju Agrokor i pitam vas hoćete li podržati ovu moju inicijativu stranke Promijenim Hrvatsku da se održi zatvorena sjednica za javnost kako bismo barem kao saborski zastupnici saznali tko je tu odgovoran za ovakvo stanje.

Čini mi se da u ovom izvješću je pisalo da se te kamatne stope smanjuju, da su negdje oko 4% sada, barem tako prema izvješću, može me guverner ispraviti.

I zamislite sada kako nas slušaju poduzetnici. Znači banke imaju 9 i pol milijardi kuna slobodnih sredstava, HNB vodi ekstenzivnu monetarnu politiku. I onda vidite s druge strane odgovore poslovnih banaka prema istim tim poduzetnicima, kažemo pa mi bi to plasirali, ali nema baš sposobnih poduzetnika, nemaju projekata, evaluacije su vam loše.

Znam da je bilo kasnije i kada smo mi bili, pa kroz HBOR gurali određeni dio kredita, da se tih 9 i pol milijardi kuna vrati u gospodarstvo. Možda bi onda mi govorili o ovim stopama kao što imaju Češka, Slovačka i tako od 5, 6, 7%

I onda zapravo imate jednu frustraciju da imate toliko puno kapitala, a to još uvijek cijena kapitala je puno veća nego što je u Sloveniji.

Međutim, mi trebamo postaviti pitanje koji su efekti ekspanzivne monetarne politike.

Po čemu to vidimo? Vidimo po visokoj nelikvidnosti, vidimo po insolventnosti, vidimo po visokim kamatnim stopama. Prema svim efektima vidimo da to nije ekspanzivna monetarna politika nego da je to restriktivna monetarna politika. Vi ste se u vašem izlaganju dotakli gospodarskog razvoja bruto domaćeg proizvoda itd. Međutim, koji se tu problem javlja.

To je taj njemačko-konzervativni način vođenja centralne banke. Znači i u tom vođenju centralne banke gdje vama isključivo za cilj samo stabilnost cijena svaki drugi fokus na gospodarski razvoj, na poticanje gospodarskog razvoja se smatra nepoželjnim u ovakvom sustavu i ja bih zapravo nazvao vođenje monetarne politike od Narodne banke trenutno valutnim odborom kakav ima Bosna i Hercegovina.

To je ovaj Visoki dom izglasao i ukoliko mi se ovdje dogovorimo da neke druge ciljeve postavimo pred HNB da li je to puna zaposlenost, da su to poticanje puno više investicija onda ćemo moći i na takav način zapravo postaviti nekakve nove mjere pred HNB odnosno i mjeriti ih u njihovim uspjesima. Ja se sa vama apsolutno slažem. Samo fokusiranje na definiranje određenih stabilnosti cijena kada imate iseljavanje ljudi, kad imate ponovno vrlo krhki gospodarski rast, kad imate toliko blokiranih građana, kad imate još uvijek nemate restrukturirano gospodarstvo. Postavlja se pitanje samo funkcioniranje oko toga jednoga cilja. Međutim, ovo što ste zapravo spomenuli vezano za ekspanzivnu njihovu politiku. Sad postavlja se pitanje da li u tim načinima labavljenja određenih nadzora, znači banke kad daju određene novce oni imaju svoje određene procedure. Koliko su pogodili kod određenih procedura davanja novaca je vrlo zanimljivo. Znate oni su došli kada se analizirao Agrokor, onda su jednostavno govorili pa mi nismo uopće znali, mogli pronaći da je tamo, ima nekakva milijarda eura od Rusa ili kada su analizirali to. A kad dođete, obični građanin kada dođe da dobije određeni dio novaca e onda vjerujte znate do desetog koljena gdje ste, šta ste radili, kad ćete završiti itd. A kada se analiziralo, znači kada su se davali određeni novci onda su govorili ma da, nije uopće problem nikakva milijarda. Međutim, zato se ovdje treba vrlo jasno reći. Da li HNB sa ovih 9 i pol milijardi kuna koji zapravo zajedno sa bankama, hoće li to dalje raditi preko HBOR-a. Ako neće preko HBOR-a hoće li to dalje raditi preko nekih drugih instrumenata. Međutim, tu svakako očekujemo podršku njihovu da kažu i Vladi i nama u Saboru [[Upadica Reiner: Hvala.]] koji su to instrumenti da ti novci dođu do poduzetnika.

Uvaženi kolega Lalovac, vidite ta konzervativna politika Hrvatske narodne banke, kad bi svi bili tako konzervativni kao oni danas bi građani trpjeli dužničko ropstvo pogotovo oni građani koji su digli kredite u valutnoj klauzuli švicarski franak. Vi niste bili konzervativni, vi ste bili hrabri i vi ste odlučili presjeći tu stvar sa francima. I zahvaljujući tome banke su u 2016. godini imale pozitivnu nulu hajmo reći tako, bilo je nekih i gubitaka. Međutim, već sljedeće godine imale su ogromnu zaradu preko 6 milijardi kuna. Ja vjerujem da su iskoristili porezne olakšice, to nisam još uvijek saznao da li su iskoristili porezne olakšice na onaj trošak koji su imali u konverziji, to me baš zanima, a ja to još uvijek ne znam, međutim, zahvaljujući vama, kažem, imali smo win-win-win situaciju gdje su banke se riješile lošeg kredita, velikog djela lošeg kredita, velikog djela lošeg kredita, građani su dobili olakšanje, nisu više bili u dužničkom ropstvu a i država se riješila problema koji ju je tištio zbog toga što su građani u problemima. I nitko nije zbog toga stradao, dapače, svi su pobjednici. Slijedeća stvar koju bi htio napomenuti jesu blokirani građani, HNB je mogla uzeti proaktivnu politiku u odnosu na te blokirane građane i mogla je sazvati niz sastanaka blokiranih građana, vjerovnika, vlasti i pokušati zajednički za istim stolom pronaći određena rješenja koja bi bila prihvatljiva za sve. Međutim to se nije dogodilo.

Pa uvaženi kolega, vezano za ove blokirane građane, u tih 320, 330 000 hrvatskih građana koje sam više puta govorio da to nisu samo brojevi zapravo da su to ljudi koji imaju svoje probleme jer jednom kada tako uđete u određeno dugovanje, kad imate 6, 7 godina recesije, iz toga vrlo. vrlo teško izlazite i tamo imate svašta. Znači imate ljudi koji jednostavno ne mogu platiti svoje režije međutim tamo imate i pojedinaca koji su davali svoje osobne mjenice ili zadužnice, kada su bile direktori ili vlasnici određenih kompanija, pa su ulazili u raznorazne nekakve određene projekte, investicijske određen projekte i onda su cjelokupni ti projekti nisu zatvoreni i onda su zapravo cjelokupni taj dio više nije bio samo dug te tvrtke nego su prebacili na dug kao tog pojedinačnog građana. Tako da imate prvih desetak ili 15 takvih građana da duguju do nekoliko milijardi što je nemoguće. E sad može ponovno se može postaviti pitanje valorizacije rizika kako su banke mogle odobravati bez obzira kad govorimo o određenim pojedinim projektima, kako je moguće da možete jednoj tvrtci koja možda i nema zaposlenih itd. određene su projektnog tima, uložili i onda kasnije došli na 150 do 200 milijuna imate pojedinačno građanina, a s druge strane imate građane koji nemaju 2, 3000 kuna i onda su u tome nekakvom djelu blokirani. Tako da tu zapravo ima cjelokupni miks i zapravo morate kada bi se napravila detalja analiza, onda ići pojedinačnim mjerama. Mislim da ovako ako budemo išli površno kao što sada Vlada kaže do 20 000 ljudi, neće se dati jedan puni efekt, a svakako treba raspravljati o onom mi jesmo smanjivali te određene zatezne kamatne stope međutim vidimo da u tom djelu nije se ponovo taj dio pomaknuo i da je to zapravo rak rana hrvatskog društva i tu kažem, ako HNB može pomoći bilo bi dobro međutim mislim da tu više treba Vlada određenim mjerama djelovati. Poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Lalovac, spominjali ste turizam, da, turizam čini 20% otprilike BDP-a i sigurno da smo došli do one krajnje granice kad zaista više ne možemo se ufati što bi rekli ovi stari ljudi da nam to može biti generator daljnjeg rasta. Međutim, ono što kolege zaboravljaju da imamo turizam, činimo toliko prometa, toliko imamo ostvarenog prihoda međutim kroz turizam prodajemo čiju robu, mi prodajemo kroz turizam, u pravilu, poljoprivrednu robu koja nije naša, koja je uvozna. Dakle, ne smijemo zaboravljati i tu činjenicu da mi moramo stvarati sami preduvjete da proizvodimo svoju robu, svoje proizvode koje ćemo onda indirektno plasirati kroz turizam. To bi bio onda učinak turizma koji bi puno više djelovao na našu ekonomiju nego što je to sad. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana kolegice, slažem se s vama pogotovo u HBOR-u smo i znamo da je nažalost HBOR najvećim djelom što je fokusiran, fokusiran je na turističke objekte. Mislim da je to dobro, da bolje uvjete nude nego što nude poslovne banke jer nude duži rok od 15, 20, od 17 godina i nudili su određeni rok počeka, smanjivali su određenu kamatnu stopu i mislim da su u tom nekakvom djelu i taj prag rentabilnosti Hrvatske turističkih kompanija koji su sa dolaskom većeg broja noćenja u RH i bolje platežne moći, digli su tu određenu profitabilnost i turizam sada tu negdje plova. Međutim ono čega se bojim a to se kaže, vidi u ovom izvješću, bojim se da svi kad je u Hrvatskoj, kad vide, idemo u turizam, svi samo idemo u turizam. Kada smo uradili tako građevinu, ma niste imali kompaniju u Hrvatskoj koja se bavila, znamo jako dobro kroz predstečajne nagodbe šta se tamo svašta nalazilo, bavili su se osnovnom djelatnošću, ali oni su ulagali u nekretnine, ulagali su stanove, ulagali su u brojne druge biznise. Zašto se dogodilo? Zato što su imali veće prinose nego što su imali na svoju osnovnu djelatnost. I bojim se u ovom djelu fokusiranja samo na jednu djelatnost, samo na jednu djelatnost da to nije dobro, mislim da je HBOR tu našao dobro tu svoju ulogu međutim ova diversifikacija prerađivačke industrije o kojoj smo ovdje govorili a vis a vis ovih zemalja gdje sam uspoređivao gdje imaju više stope rasta zato što imaju zdraviju industrijsku proizvodnju a ovo što ste zapravo rekli, jedino kroz industrijsku proizvodnju pa bila ona prehrambena industrija ili neka druga, ne samo da moramo nalaziti na hrvatskom tržišnom proizvodu, nego čak izvana.

Kolega Lalovac, slažem se s vama da ne možemo generirati rast i razvoj Hrvatske samo na jednom sektoru i na uslugama da moramo dizati domaću proizvodnju. Lijepo ste spomenuli da bilježimo usporeni rast ili pad u trgovini na malo i zanimljivo da je guverner rekao da Agrokor i problemi u tom koncernu nisu utjecali na cijene i na ukupno ekonomske odnose u RH, a s druge strane vidimo da imamo pad u trgovini na malo, pogotovo prehrambenih proizvoda. A porazno je što je dana i podatak da smo uvezli negdje oko 2,9 milijardi eura prehrambenih proizvoda i da je deficit u tom sektoru između uvoza i izvoza milijardu eura na našu štetu. I da je Agrokor sigurno utjecao na to iz razloga što je on bio i dobavljač i kupac roba, što mnogima nije na vrijeme plaćao i da su mnogi zbog toga završili u blokadi i pod ovrhama. A ono što je još porazno da monetarna politika i da nikada nismo dobili odgovor što se napravilo da se zaštiti one koje su poslali s Agrokorom, da smo reagirali tek kada su međunarodne institucije navele da su financijska izvješća fingirana i da su izdavane mjenice bez pokrića u robama, uslugama ili novcu i da do dan danas još nitko nije odgovorio na to pitanje kako je to moguće da se to dogodilo niti je tko odgovarao.

Pa uvaženi kolega Vlaović ono što sam rekao iskreno mene više brine šta će biti nakon nagodbe. Nagodba je jedan tehnički dokument gdje će određeni vlasnici koji su odnosno svoja potraživanja ili će ga pretvoriti u kapital ili će oni u ovih godinu dana imale su vremena u svojim izvješćima za 2017. godinu vjerojatno raditi određene otpise, znači prilagođavanja. Znači oni su morali, ako je Agrokor morao otpisivati sva ta interkompanijska potraživanja, vjerojatno će s obzirom koliko će biti udio i nagodbi to će sigurno utjecati na svu tu prehrambenu industriju. A zašto sam to govorio? Morate shvatiti da će nažalost narednih pet godina kakve će biti investicije Podravke, Kraša, Vindije, mi o tome govorimo gdje će biti investicije tih kompanija, znači šta će se događati.

Šta će biti sa njihovim instaliranim proizvodnim kapacitetima? Jel oni su imali svoj investicijski potencijal, ne samo na Konzumu, oni su imali na izvozu u BiH, imali su na izvodu u Srbiju, imali su na izvozu u Sloveniju.

Izvoz nam je pao u zadnjem kvartalu jednostavno zato što su i ti kanali više nisu onakvi kakvi su prije bili.

Kolega Lalovac, kažete da vas brine šta će biti nakon nagodbe, kako će izgledati police, aludirajući na hrvatske dobavljače odnosno kako ste vi rekli hrvatsku prehrambenu industriju. Da nije bilo Zakona o izvanrednoj upravi ne bi se hrvatski dobavljači prvenstveno u najvećoj mjeri prehrambena industrija naplatili 60% duga, 3 milijarde i 700 milijuna kuna, zahvaljujući provedbi i realizaciji Zakona o izvanrednoj pravi da je Agrokor išao u stečaj. A prema podacima koji je do sada rađeno u Hrvatskoj jedna analiza je pokazala da dobavljači dakle ne … vjerovnici ne država i ne zaposlenici.

I ja sam zabrinut za sudbinu hrvatskih dobavljača, hrvatske prehrambene industrije i meni je želja da oni i nakon nagodbe i neovisno o nagodbi i dalje budu se snažili i jačali, ali treba reći da su do sada dobili 60% staroga i graničnog duga i to zahvaljujući Zakonu o izvanrednoj upravi. Druga stvar koji ste rekli, kažete da smo, a to je točno zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobiti odnosno Zakonom o porezu na dobit rekli kako će se bankama kao porezno priznati rashod utvrditi otpisivanje spornih kredita odnosno potraživanja i da će im se to obračunati kao porezno priznat rashod.

Ja moram priznati da ono što vidim iz javnosti da su svaki dan tu nekakve oprečne informacije koliko se tu naplatio pa s jedne strane vidim čitam odjednom Sberbanka im se osporavaju potraživanja, osporavaju se zato što se pokušavaju negdje drugdje naplatiti i onda se formira nekakva nagodba bez Sberbanke jel oni navodno hoće uzeti u Mercator, hoće uzeti u Srbiji itd. osporavate ih, ne vi nego oni koji su osporavali, i onda se formirao jedan kolač koji je trebao biti podijeljen koliko će tko sudjelovati u toj nagodbi. Vidimo dolazi gospodin Peruško, odjednom vraća se Sberbanka što je dobro, u taj dio i sad odjednom Sberbanka ima 60%, sad odjednom Sberbanka ima 60% a koga je onda ona izgurala? Pa ne možete vi reći evo jedan dan ćemo vam osporiti potraživanja, drugi dan ćete se vi malo vratite, pa mislim ljudi moj, to preozbiljna stvar je. Znači kako odjednom sad oni imaju 60% Onda gdje su dobavljači?

Zato govorim cijelo vrijeme a svi govore da vrijedi kompanija milijardu i 800. I ono što je rekao, od milijardu i 800 do 3 milijarde i 800.

Uvaženi zastupniče Lalovac, mi u biti cijelo vrijeme govorimo da dolazi do rasta na krivome mjestu, znači guverner kaže došlo je do rasta, da, došlo je do rasta njegove plaće. poreznom reformom ministra Marića do rasta plaće saborskih zastupnika, ministara u Vladi, došlo je do rasta zapošljavanja u državnim agencijama, u ministarstvima, to je došlo do rasta. Ali recite mi, zašto nije došlo do rasta recimo plaća radnika u INA-i, zašto su one smanjene za 30% Zašto HDZ-ovi uhljebi u Dalekovodu traže da se plaće radnicima smanje za 30% ako imamo rast? Zašto hrvatski kvalificirani radnici masovno napuštaju zemlju ako im je tako dobro, rastu plaće, pa ja ne vidim razloga zbog čega bi oni trebali otići. Htio bih vas također pitati s obzirom na to da ste bili ministar financija, kako komentirate ove brojke koje je iznio guverner Vujčić da je hrvatsko gospodarstvo zaduženo 700 milijardi kuna? Otkuda ćemo mi to vratiti? to je praktički 100 milijardi eura. Znači vi kažete građani žive sa 2, 3000 kuna mjesečno a svaki od njih je znači indirektno zadužen za još 175 000 kuna. Svako dijete koje se danas rodi mora preuzeti taj strahoviti dug, meni nije jasno otkuda ćemo to vratiti i zašto ne promijenimo politiku koja je dovela do takvog zaduženja?

Pa da, znači kad se govori o tom nekakvom ukupnom dugu, država je negdje na 80% BDP-a, građani su negdje oko 40% BDP-a u tom nekakvom svom privatnom dugu i tvrtke odnosno kompanije su negdje na 80, znači to je negdje oko 200% BDP-a što ukazuje da ekonomski modeli koje smo imali u prethodnom razdoblju koji su zapravo generirali visoke stope gospodarskog rasta da su se isključivo temeljile na dugu, a toj financijskoj poluzi, znači cijelo vrijeme dok je išlo, to se pumpalo.

Slušam vašu raspravu i vi ste raspravljali o gospodarstvu, o šta se dešava. Pa ja se sam isto pitam zar je ovo moguće za 25 godina funkcioniranja države, ajde onda smo imali rata, da stvarno nisu mogli postaviti temelje gospodarstva na pravi i pravedan način. Ja ne mislim da to oni nisu znali, ja mislim da oni to nisu htjeli. Naravno sad smo se doveli ovdje gdje smo se doveli. Ako gledamo prošlost, shvatit ćemo šta nam je budućnost, ako gledamo budućnost, šta je to sadašnjost. Ovu sadašnjost koju imamo sada, naravno optužujemo Plenkovića, ovu Vladu, oni su krivi za Agrokor, međutim ova Vlada nije kriva, naravno da nije kriva, ne može biti kriva, netko tko je došao prošle godine, a nije kriva ona koja je bila četiri godine. Pa se pitam, evo i vi ste tada bili kada je SBER banka davala kredite Agrokoru, kada ni jedna europska banka nije dala kredit Agrokoru. Da li je tada netko ušao u Agrokor i vidio šta se dešava? Pa nije. A šta to znači? Možemo raditi šta hoćemo pojedine firme, možemo raditi kako god hoćemo i kad dovedemo se u problem, gospodo hajmo riješiti. Pa vrlo teško. Naravno da je teško riješiti kad dovedete u propast, a onda se to radi sustavno a da ne kažem o iznošenju novaca i ostalog što se priča. Na kraju se neke stvari i znaju. Mi ne možemo razvit državu ako radimo i ne vidimo šta nam stranci namjeravaju. Naravno uvoze mlijeko i maslac, najveći uvoz mlijeka i maslaca u Hrvatskoj. Mi poljoprivrednici smo imali već razvijenu, gdje možemo razviti mi smo to upropastili. Ulažemo u turizam koji je upitan šta će biti, kakvo će vrijeme biti. Dobro ste malo prije rekli. Ono gdje imamo sigurno i gdje možemo napravit nešto mi to ne radimo, mi to devastiramo. Naravno to nam zapad hoće da bi nam uzeo kompletnu Slavoniju, kao što će nam uzeti Agrokor. Upitno je kako će sve pozavršavati i tko je kriv? Nitko izgleda nije kriv u ovoj državi. Naravno da je netko kriv, da mora pratiti te banke. Prvo on mora pratiti investicije i mora pratiti kretanje novaca. Kod nas se to ne radi. I onda se uhvatimo za glavu kako ćemo riješiti, evo to je to. Pa vezano za ovaj dio jer ste rekli vezano za odobravanje određenih kredita prema Agrokoru. Ja nisam baš zagovornik da bilo koji činovnik ili iz državne službe ulazi u privatne kompanije i diktira njemu nekakvo određeno privatno vlasništvo iz razloga što to sigurno ne može, uvijek su to nekakve dvojbene odluke. SBER banka je sama procijenila kada je davala određeni milijardu i nešto, milijardu i nešto milijuna eura.

U ovome slučaju ne, jer je SBER banka bila izvan tog dijela poslovanja, gdje oni plasiraju tih milijardu i nešto milijuna eura, a nakon tri mjeseca se zapravo dogodi određeni kolaps. Pa svima zapravo poduzetnici koji su financirali Agrokor, znate kako računaju. Kažu oni, mi smo se već dobro u tome dijelu naplatili. I oni su se zapravo, imali su svoj određeni interes i oni su ga zapravo financirali. I oni danas u ovoj konačnici bez obzira šta će politika u tome donijeti nekakve odluke, oni će zapravo snositi najveći dio tereta. Oni su ga financirali, oni su potpisivali mjenice, oni su sudjelovali u tim cjelokupnim procesima. Tako da se postavlja pitanje koliko treba zapravo državnih službenika, činovnika itd. da ulazi u takve određene privatne kompanije. Međutim, ovo je svakako jedna opomena, ali koja će sigurno regulatorno, mi moramo ako smo to sada primijetili promijenit zakone i u regulacijama to postaviti jer onda možemo prozivati određene institucije jesu li nešto radile ili nisu. guverner rekao o snažnoj fiskalnoj konsolidaciji u drugoj polovici 2016. godine vi ste se dotaknuli jednog segmenta koji je vrlo interesantan i možemo napraviti poveznicu između izvješća koja mi usvajamo ovdje i ovoga što radi HNB pa vidjeti da li se to može spojiti. Dakle brodogradnja. Vi se sjetite da je 2003. korigiran deficit za 2010. i 2011. za 12 milijardi kuna. U izvješću HNB-a ne postoji nikakvog obrazloženja zašto je došlo do takve ekspanzije deficita, a to je bio trošak restrukturiranja brodogradnje. Dakle, trošak restrukturiranja hrvatske brodogradnje je koštao 12 milijardi kuna. Za te novce i one novce koji su plaćani, a i vi ste tada bili ministar sljedeće tri, četiri godine iz državnog proračuna netko je morao restrukturirati te kompanije. Nije ih restrukturirao. Popapao je skoro 15 milijardi kuna. Za taj iznos je veći javni dug RH. E sad se postavlja pitanje ako mi nekome nešto damo da bi mogao opstati, da bi određena gospodarska grana mogla opstati, da li mi kontroliramo da li on to radi ili ne. Jer da je u tim brodogradilištima napravljen program restrukturiranja kako se trebao napraviti oni ne bi bili danas u problemima. Ali isto tako, HNB će u nekom svom izvješću, u nekim budućim razdobljima morati reći da je taj problem u tom jednom brodogradilištu u ovom trenutku težak preko 8 milijardi kuna. Ako je najveća tragedija tih 8 milijardi kuna je vezano na državna jamstva. Prema tome, zato i jesam rekao da izvješće ovog HNB-a mora biti malo životnije. Jer ovdje mi danas raspravljamo o drugom koraku koji HNB toliko ne kontrolira, jer u izvješću HNB-a govori se o bankarskom sektoru a mi cijelo vrijeme govorimo o izvršenju tog bankarskog sektora.

Da, 27, 28 godina znači održavanje njih na životu, održavanje tog dijela industrijske proizvodnje, održavanje njihovih kooperanata itd. Kada bi rasporedili ovaj dio javnog duga treba vrlo vidjeti koliko je taj dio zdravstva, koliko je taj dio mirovinskog sustava, koliko su drugi infrastrukturni određeni projekti koji, a znamo da su ceste jednim dijelom infrastrukturni projekti i da nam nose.

Uvaženi kolega Lalovac, spominjali ste turizam, osobnu potrošnju, sasvim je sigurno da jedini stabilan rast BDP-a se može bazirati na rastu industrije, na smanjenju deficita robne razmjene, porastu izvoza.

I kad pogledamo izvješće i HBOR-a svih onih prijašnjih godina, onda vidimo kako u tim nenaplaćenim potraživanjima, ona koja su nenaplativa, prevladavaju u najvećem djelu krediti koji su davani za tekuće poslovanje, ne za kapitalno ulaganje i zapravo ta razina kapitaliziranosti naših poduzeća uvjetuje ovu strukturu, da mi imamo kad govorimo o kreditima stanovništva imamo 112 milijardi a čitavo poduzetništvo 84 milijarde. Za prehrambenu industriju 20 milijardi a kažem, za minus po tekućem računu građana 7 milijardi. HNB kaže, evo gospodin Andrović kaže ovako, točno je da HNB nastoji povećati ponudu kunskih izvora financiranja uvjetima stalnih viškova likvidnosti u sustavu uz kamatnu stopu u ovom trenutku oko 1,2% iako banke imaju i mobiliziranih kunskih sredstava kod HNB-a pazite, većem od 50 milijardi kuna i na njih ne ostvaruje nikakav kamatni prihod. A banke uopće nemaju motivaciju da to rade i on objašnjava zašto nemaju motivaciju. A naša poduzeća zbog niske razine kapitaliziranosti ne mogu doći do sredstava i nisu za to kriva poduzeća, istina da porezna politika, ali prije svega reforme, sve ono što moramo napraviti da bi oslobodili i ajde da kažemo to ovdje javno, javna nabava, pa mi imamo danas, nemamo mi tržišnu utakmicu, mi imamo klijentelističku u kojoj je čitava javna nabava korumpirana. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče.

Sad idemo na slijedeći Klub zastupnika a to je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Vujčić, guverneru HNB-a, viceguverneri. Evo sigurno je puno toga već danas rečeno ali evo ovo izvješće gdje pokriva 2016. godinu 2 polugodišta i 2017. 1. polugodište, iako smo već evo u prvoj polovici 2018., vrijedi svejedno napraviti rekapitulaciju kretanja, makroekonomskih kretanja u ovom razdoblju a nije nekad ni loše da se to vidi na ovaj način gdje onda vidimo refleksiju u odnosu na prethodnu godinu, 2015.i one prije toga i što se to događalo kroz evo 2,5 godine od kada evo ovo izvješće i ova izvješća nismo imali, inače sa pomakom normalno izvješće polugodišta tako da evo, na ovaj način možemo zaista vidjeti da su se dogodile brojne promjene u prethodnom razdoblju i nisu one tako beznačajne i nisu tako jednostavne kako neki to žele prikazati. Naime, na ovaj način promatrat ćemo što se to događalo sa BDP-om, sa inflacijom, sa kretanjem zaposlenosti, javnih financija, platnom bilancom, inozemnim dugom, monetarnim kretanjima i monetarnom politikom ali i nekim specifičnim događanjima kao što su vrlo upečatljiva događanje a to je stanje i utjecaj Agrokora koji je nesumnjivo itekako značajan bez obzira što se on nije da ne netko krivo ne interpretira, on se nije toliko jako odrazio na ovaj dio monetarne politike u smislu nekih lomova, međutim u odnosu na cjelokupnu privredu se itekako odrazio. Ja ću staviti ovu komparaciju između dvije, u 2016., dakle, prve i druge polovice i prve polovice 2017. Dakle, u prvoj polovici 2016. BDP je rastao, tako da je on u prvih 6 mjeseci bio za 2,7% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i tu se moglo vidjeti da su bili značajnije investicije u fiksni kapital i da je izvoz roba i usluga isto tako bio nešto povećan. Međutim, u isto vrijeme ono o čemu smo prije govorili je rastao i uvoz što je bilo nešto brže s obzirom na domaću potražnju. U isto vrijeme, kad gledamo gospodarske aktivnosti u drugoj polovici 2016., onda je vidljivo da je godišnja stopa rasta bila u drugoj polovici 3,1%, što je za 0,4% bilo više nego u prvoj polovici. Naime, na to je utjecalo, u svakom slučaju, povoljno kretanje u turizmu, dakle, sve on što se događalo u toj uspješnoj sezoni koja se nastavlja i dalje. Došlo je do povećanja rasta osobne potrošnje, a isto tako je ostvaren brži rast državne potrošnje. U isto vrijeme imali smo izmjene porezne politike kojom se zapravo povećalo dijelom i kupovna moć stanovništva i na taj način i porast potražnje. U drugoj polovici 2016. se usporio rast investicija, što se vidi iz svih vaših izvješća, ali ono što moramo reći da se iz podataka koje imamo zaposlenost je porasla i time je stopa nezaposlenosti od 2015. koja je bila 16,3% smanjivala se u 2017. do razine od 12,4% što je itekako dobro. Međutim, normalno u tim okolnostima moramo razmišljati o tome što se dogodilo i sa onim mladim ljudima koji su otišli iz ovog našeg okruženja i koliko su oni utjecali na smanjivanje stope nezaposlenosti, da li je to utjecaj bio toliko velik, dakle tu su nam važne itekako sva ona statistička istraživanja i na kraju krajeva, preispitivanja sa podacima koje imamo mi i koje možemo testirati iz onih koje imamo od država u koje su oni otišli. Točno je da se u ovom periodu isto tako da je došlo do oporavka, pogotovo u drugom dijelu 2016., došlo je do oporavka potražnje za kreditima i to je prvi put nakon nekoliko godina koje su bile zapravo zamrznute, tako da su plasmani kreditnih institucija u poduzećima narasli za 3%, a kod stanovništva za 0,5% U ovom periodu moramo reći da je naglašeno izraženi rast kredita u kunama, što do tada nije bilo. Dakle, tada je već taj pomak napravljen gdje ne smijemo zaboraviti da to, više puta smo spomenuli, da mi kao država imamo domaću štednju preko 75% u eurima, a isto tako da su naše dužničke obveze vezane uz euro i da one iznose preko 67% Međutim, tu ne smijemo zaboraviti da, ovo je i kolega Lalovac prije spominjao, da je postojao i dio obveza i kredita i na kraju krajeva dužnika koji nisu bili u sustavu i nisu bili evidentirani kroz sustav, nego su stvarali dodatne probleme i obveze na način da su se zaduživali mimo sustava što evo, se na kraju pokazalo i kroz RBA zadruge i sve ostale one kredite na stupovima. Dakle, to su problemi života koji u RH postoje i koje treba svakako rješavati, a koje vi ne možete jer nemate mjerljive pokazatelje, ne možete implementirati u ono što govori i o čemu govori vaše izvješće. Dakle, vi može te govoriti i mi možemo raspravljati o onome što je u sustavu i što iz sustava ovoga, kojega vi kontrolirate, možete kazati da se događalo u monetarnom sustavu. U prvoj polovici 2016. dakle, događalo se i to da su se u tom dijelu smanjivale bruto pričuve, dok se nakon tog perioda pričuve su se povećavale. Dakle, dobro je vidjeti i taj odmak što se događalo u međuvremenu, a isto tako, aktivnosti banaka, ono što smo isto tako već djelomično čuli, one su popravljale svoje bilance i popravljale su svoju urednost u smislu i kod klijenata, kod otplate kredita. Ovdje bi napomenula, evo jučer je obznanjeno, da su npr. faktoring društva u prethodnim godinama imali oko preko 100 i nešto milijuna dobiti, međutim, ove godine, će po rezultatima 2017. imati par sto milijuna gubitka. Dakle, moramo biti svjesni da su u tom periodu, a moramo reći i da je u tom periodu se dogodio u Agrokor, dakle, iz svih tih događanja koja su neminovno bila i čiji smo svjedoci, proizlaze onda i određena događanja na tom tržištu kapitala koji se odrazuje na poslovanje tih društava. I normalno da ja osobno nikako ne podržavam i nikada neću podržavati nikakvu suludo kreditiranje, uvijek sam pobornik upravo konzervativne metode, koje i ovdje, vi ste na jedan način zagovarate. I kada bi zapravo svi skupa o tome i na taj način pristupali, onda se ne bi događalo da imamo s jedne strane prezaduženost i poduzeća i građana, jer sada u odnosu na ono što kažemo da postoje 320 tisuća blokiranih, točno, po statistici FINA-e. Preko 40 milijardi je to ukupnog duga, međutim, to je dug zajedno sa kamatama, ne ono što su kolege spominjale da je to dug plus kamata, to je dug uvećano za kamate i iznosi 42 milijardi kuna. I kada govorimo da od tih 320000 blokiranih da su imali zaštićene račune, preko kojih je prošlo preko 6 milijardi kuna. Dakle, ti zaštićeni računi su bili, su omogućavali da određeni građani prežive, međutim, da li je sve bilo i u tim metodama i u metodologiji točno i ispravno i da li ti građani su možda dijelom mogli i servisirati dio svojih dugova. Ako iz statistike vidimo da je preko 75000 blokiranih dužno do 10000 kn, onda moramo i o tom vidu, možda odgovornosti svih nas raspravljati na koji način trebamo razmišljati o svojim dugovima. Ono što je jako važno i da smo, fiskalna politika je pogotovo u 2 polugodištu 2016. je vodila kvalitetnu politiku, dakle, smanjenja manjka, tako da je dug opće države, na kraju 2016. iznosio 84,2%, a sa tendencijom isto tako danjeg smanjenja. U 2017. u ovoj prvoj polovini koje imamo ostvareno je jačanje jedan dio gospodarskog rasta, međutim, ono što nikad ne smijemo zaboraviti, a to je, ono što se spominje i kroz izvješće Europske komisije, dakle, ne možemo se zadovoljavati sa trenutnom stopom rasta i ona nas nikako ne smije zadovoljavati u smislu da moramo živjeti na tim lovorikama. Zaista je potrebno puno još reformi, puno posla i u zdravstvu i u obrazovanju i u poljoprivredi, potrebno je vratiti isto tako povjerenje u poslovanje, u poslovne ljude, u odnose između poslodavca i zaposlenika i potrebno je prvenstveno riješiti tu nesolventnost, nelikvidnost koja postoji, duge rokove plaćanja, to je ono što nas svakako opterećuje već previše dugo i to je način jedino kak možemo dalje kvalitetno nastaviti raditi. Isto tako ne možemo se zadovoljiti s tim da i sa ovim trendovima, nekih zastupnika koji žele da se, da tečaj eura u odnosu na kunu postane bitno različit, odnosno, fluktuirajući, jer tada bi to dovelo, ponovno, ukoliko nije kontroliran, dovelo do toga da imamo ponovno novi veliki broj ljudi, koji će biti, s obzirom na 67% dužnika dužnih u eurima, koji bi tada postali dužnici, odnosno, postali možda blokirani građani, što nikako nije nikome u interesu. Imao nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića. Poštovana kolegice Perić, postavljam jedno pitanje vama i kao zastupnici HDZ-a i predsjednici važnog Odbora za financije i državni proračun ovog Sabora.

Međutim, određivanje te kamatne stope, eskontne, ima jednu izuzetno izuzetno važnu ulogu a to je da ona služi podloga za određivanje zateznih kamata prema dužnicima i sudskim sporovima.

Ponavljam, podiže sa 4,5 na 9%, i time počinje kalvarija mnogih naših građana, njih danas imam 330 000 da na ovu kamatnu stopu od 9% onda im poslije dodaju faktor 5%, znači 14%, i tako je stvoreno dužničko roblje. Time je stvorena jedna vojska građana koja ne vidi nikakvu perspektivu, oni su postali zarobljenici ovakvog sustava koji je osmislila HNB i ona je to shvatila do prije jedno godinu i pol dana, dvije i napušta ovaj sistem da ona određuje ovu referentnu stopu i predaje ju u ruke banaka kako bi se ekskulpiralo od toga.

Trenutna eskontna stopa od 2015. je 3%, dakle 2007. je bila, točno, 4,5% i ona je rasla, pa to je bio isto tako i odgovor na očito ekonomsku krizu koja je u tom periodu bila takva i takvih razmjera kakvih je bila, sigurno da nisam sretna što je došlo do povećanja i da je na taj način se stvorila upravo ta vojska što vi kažete, blokiranih i sigurno da to nije dobro. Međutim, centralna banka naša, HNB, imaju instrumentarij koji imaju i morali su na određeni način sigurno postupati u tom momentu kako im zakon i nalaže, ali ja se u ovom slučaju ne osjećam odgovornom, ali svakako težim tome da se ti problemi riješe ali ne tako da se dug bilo čiji prevaljuje na hrvatske građane nego se hrvatski građane mora osposobiti i omogućiti da svoje dugove mogu otplaćivati da im se produlje rokovi plaćanja, da svako preuzme odgovornost za svoje dugove koje je napravio ili koje će napraviti. Dakle, na nama svima je da edukacijom bilo svoje djece ili prijatelja i ostalih, da na taj način pomognemo da svatko od nas razmišlja onako kako treba razmišljati i razmišljati gdje, kada i kako će se zadužiti.

Gospođo Perić, pričali ste o tome da hrvatska Vlada teži suficitu i da pomalo čak i ostvaruje proračunski suficit. Međutim, koja je funkcija i uloga tog suficita kada mi vidimo da imamo preko 300 000 ljudi u blokadi? Znači na temelju čega se stvara taj proračunski suficit, to bi ja vas pitao? A proračunski suficit se stvara preko leđa onih najslabijih, fiskalnih restrikcijama, znači podizanjima poreza i još većim osiromašivanjima građana. Ta politika štednje koja je prokušana u Grčkoj, u Španjolskoj, u Italiji, znate li do kojih konzekvenca dovodi? Do konzekvenca takvih da u Italiji preko 50% birača bira euroskeptične stranke. Ja bi vas pitao, vi kažete, ako dođe do devalvacije, devalvacija je monetarni akt, deprecijacija je tržišni akt, ako HNB napravi devalvaciju, doći do još većeg zaduživanja hrvatskih građana. To jest točno, ali je točno unutar postavljenih okvira, znači nitko imalo mudar ne bi išao u devalvaciju bez ukidanja valutne klauzule. Što se desilo sa švicarskim frankom?

Pa kolega Škibola, da li vi mislite da 300 000 blokiranih treba sve ovo što je ostvario suficit, pa kakav god on bio, podijeliti sa svim tim blokiranim i reći evo sad ćemo sve to namiriti i nikom ništa? Pa ja mislim da to nije rješenje. Politika štednje, pa ja ne vidim da smo mi baš tako restriktivno postupali u donošenju proračuna bilo 2016., bilo 2017., i ne možemo se nikako uspoređivati sa mjerama štednje u jednoj Grčkoj. Prema tome, ja tu ne vidim nikakav strah.

Ja ne znam na koji način vi mislite da je to moguće, vi morate znati, kada govorite o ovome, onda morate imati cjelokupnu sliku, sve parametre, sve utjecaje, strukture vlasništva, banaka, privrede itd. i na kraju krajeva sve ove podatke da bi mogli upravljati sustavom kako treba.

Uvažena kolegice Perić, spomenuli ste kredite sa stupova. Međutim, hrvatske banke su iste takve kredite nudile sa svojih web stranica, potpuno iste takve kredite. Kredite u kojima su ugovarale kamatnu stopu koja je promjenjiva i koja se mijenja odlukom banke, zamislite vi to, odlukom banke, a granica je zatezna kamata. Zamislite vi to. Ugovorna odredba koja kaže banka će mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom i to je točka. I na stranicama HNB piše da to je normalno, a u Zakonu o obveznim odnosima kaže ne, to nije normalno, kaže ugovorna odredba mora biti odrediva, a odrediva je onda kada se u Zakonu o ugovoru, ugovore podaci na temelju kojih će se ugovorna odredba određivati. Odluka banke nije takav podatak, podatak je promjenjivi parametar, podatak je fiksna kamatna marža, podaci su matematičke vrijednosti. Vi se do dana današnjeg niste udostojili proučiti što su to banke radile hrvatskim građanima, vas to ne zanima, vi se uopće ne spuštate na nivo hrvatskih građana, vas zanima samo vaša pozicija ovdje u Hrvatskom saboru, vas zanima pozicija banaka, vas zanima pozicija kapitala, vas hrvatski građani ne zanimaju. Vi ovdje ne trebate sjediti, to je moje mišljenje, dokle god se ne odlučite spustiti na nivo hrvatskih građana i na nivo zakona. Zakona koji kaže: ugovorna odredba, ugovorna činidba mora biti odrediva. Sud je utvrdio 13. lipnja 2014. godine da je takva ugovorna odredba nepoštena, ništetna i da se tako banke ne smiju, ubuduće niti tako, niti slično ponašati, banke se tako ponašaju dalje jer su samovoljno odredile kamatne parametre. Hvala.

Dok sam se ja itekako bavila poslovima blokiranih tvrtki, obrta, građana i ostalo, vi niste uopće radili ništa u ovoj državi, prema tome, ne možete na takav način nastupati, jer to je više nego bahato i bezobrazno. Osim toga, ja ne kažem da su sve odredbe bile definirane i dobre za hrvatske građane i za privredu, međutim, kada je to i kada ste uzeli kredite u sustavima banaka, kontroliranim sustavima, onda se ima mogućnosti to i mijenjati. A kada ste ih uzeli sa stupa ili u koferu, onda vi ne možete ništa promijeniti, onda vi postajete ovisan građanin i građanin koji je u blokadama za puno toga, onda postajete itekako problem, ne samo sebi i svojoj obitelji, nego i cijelom društvu, prema tome, ja o tome govorim, iz sustava se može tražiti nešto, može se popravljati, a kada nije u sustavu onda se to niti vidi, nego kada kulminira, onda se tek vidi, ali se ne može na taj način, ne može se iz sustava reagirati i popravljati sustavno. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče Vlade, pozdravljam i guvernera HNB-a sa suradnicima vice guvernerima. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ja ću se u ovih 10 minuta pokušati fokusirati na najvažnije točke vezane za ovaj izvještaj, međutim, svaki izvještaj HNB koji dođe ovdje u Sabor, on je sličan kao jaje jajetu i sve je dobro. S druge strane ja imam problem da ne mogu shvatiti da li živimo u istoj zemlji, a očito ne živimo u istoj zemlji. Zašto su uvijek podaci iz HNB dobri i zašto nema grešaka u njenom poslovanju? Pa zato što tamo, maloprije sam i rekao, rukovodstvo koje čini 8 ljudi, dužnosnika, u isto vrijeme oni su i članovi Savjeta HNB-a koji donosi podzakonske propise iz područja monetarne politike supervizije i pazite i brine o provedbi i kontrolira. Dakle, isti ljudi rade sve, zacrtavaju monetarnu politiku, donose propise, provjeravaju i nitko ih ne nadzire. Ali ima još jedna zanimljiva stvar, a to je da postoji odjel za istraživanja, što je pozitivno, ali koji piše ove publikacije pa u tim publikacijama ispada također sve 5. Kako radi Europska središnja banka gospodo? Pa ona radi dosta drugačije, potpuno drugačije. I meni nije jasno kako HNB, a mi smo u EU, kad se teži Eurozoni, ne ugleda se na Europsku središnju banku glede transparentnosti, gdje ugledni instituti poput Bruegela, Ifo instituta, Bečkog instituta itd. rade kontinuirane analize i onda svaki kvartal u godišnjem, guverner hrvatske, ne HNB, nego Europske središnje banke, dolazi na tzv. svjedočenje ili saslušanje pred najviše institucije EU. Dakle mi imamo temeljni problem transparentnosti i to moramo riješiti, jer u ovoj zemlji netransparentnost i klijentizam putilo takvo krojene, da mi ne možemo se izvući iz tog sustava, ali ima jedna radosna vijest, poštovani građani kako je to moguće. Pa samo uz nove ljude, uz nove političare, koji će promijeniti ovaj Sabor, koji je postao sluškinja, ovih preko puta, a to je Vlada, pa prema tome, i izvršna vlast je nadređena nama ovdje a i HNB tek posebno.

Dobro, s jedne strane, nama je to obveza jer su neki ljudi davno prije potpisali, u pristupnim aktima EU, da je to obveza itd., itd. Žuri se rukovodstvu HNB-a jer su ubrzo izbori za par mjeseci, da im dalje vode instituciju kako su i vodili, a ona funkcionira kako funkcionira i vode naše propadanje, dalje. A s druge strane predsjednik Vlade ima interes jer za godinu dana tako su izbori u EU, pa vjerojatno i on predviđa da mu je tamo neko mjesto zanimljivo. Dakle, što se tiče eura, da govorim sada jezikom sveučilišnog profesora, pa nemam ja ništa protiv uvođenja eura, ne bih imao kada bi ova zemlja bila potpuno konsolidirana što se tiče gospodarstva i kada bismo mi imali životni standard kao najrazvijenije zemlje EU. Međutim, mi vidimo da to uopće nije tako i da nas zahtjevi za bržim uvođenjem eura, ustvari vode kao da sjedamo u brzi vlak koji vozi za Grčkom. U tom kontekstu dakle, potpuno moramo govoriti istinu i nemojmo varati građane, a neki dan je zanimljiva jedna bila informacija, da srednjoškolci koji su došli u HNB i držao im je guverner predavanja o prednostima uvođenja eura i oni su glasovali i nisu srednjoškolci podržali, nisu ih se moglo uvjeriti da treba prihvatiti eura. Ozbiljna je priča o euru i to, o tome treba biti obziran. I samo da kažem još jednu stvar, zemlje, članice EU, koje su još zadržale još uvijek svoju valutu, one su imale najviše stope rasta BDP-a od financijske krize 2008. pa dalje.

Što dalje reći? Ono što čitavo vrijeme smo nastojali u ovom Saboru pokrenuti, i vidite, nitko o monetarnoj polici u HNB nije se usudio pričati, dok nisu u Sabor došle stranke poput Promijenimo Hrvatsku, Živi zid, dok nije došla SNAGA, nezavisni zastupnici poput Marina Škibola, neki članovi Mosta itd. Ovo drugo, je naprosto prolazilo kako je prolazilo, e pa gospodo, kada tada ćemo promijeniti, reformirati, monetarni sustav Hrvatske, a stranka promijenimo Hrvatsku, ima to kao svoj ključni cilj, mi ćemo to kad-tad uz podršku naroda provesti. E sada, što bi još ovdje rekao, HNB je kumovala i dopuštala da se proteklih 10-20 g. unište skoro sve male banke u Hrvatskoj, vi nemate skoro ni jednu malu banku, a situacija oko Agrokora, koja nam je dobro poznata, govori, da se tu događalo svašta mutno i odgovornost snosi HNB i ponavljam, danas sam zatražio, zatražiti ću pismeno, napisao sam tražim zatvorenu s jedincu Odbora za nacionalnu sigurnost, financije i proračun i pozvati ćemo na saslušanje bivšeg i sadašnjeg guvernera, bivšeg i sadašnjeg šefa HANGA-e, ali i šefa SOA-e, znači da mi kao saborski zastupnici čujemo ono što se proglašava tajnom, jer ne može se bez nas, dakle, na zatvorenom sastanku, da mi nemamo pojma, koji tamo sjedimo što se događa. To je transparentnost, to ova država mora imati, to hrvatski narod mora imati, ne možemo nikad izaći iz ove krize, gospodo bez toga. Mi ćemo na tome, kao stranka inzistirati. Za stranku Promijenimo Hrvatsku, naš, ajmo tako reći, … [[Govornik se ne razumije.]] ideološki protivnik nije ni HDZ, ni SDP, to su djeca istih roditelja, odnosno, neoliberalne stranke. Naš je ključni izazov, ovakav jedan deformirani kapitalizam, financijska oligarhija koja je stvorila vojsku od 330 tisuća blokiranih građana, a ljudi koji vode financijske institucije, znači ne mare za to. Stoga, sve dok ne provedemo reformu HNB i monetarne politike, nikada mi ne možemo očekivati, nikakav izlazak prema stopama bržeg rasta, a kamo li napredak. HNB ovakva kakva je dosad bila i sada, ona je ključna prepreka u izlasku iz krize. I vidite, da se sada ovdje vodi rasprava o Istanbulskoj konvenciji, ovo bi bilo sve prepuno, zašto? Jer je HDZ u SDP-u stalo da se na ideološkim temama sukobi i dalje hrvatski narod, a priča o vojsci nezaposlenih, blokiranih, oni koji odlaze u inozemstvo, to vas gospodo ne zanima, ali dolaze nove političke stranke i snage i jedan broj nas koji ovdje stojimo, koji jesmo u Saboru, mi ćemo ovo promijeniti, inače neće biti života za nikoga u ovoj zemlji. I sada, što na kraju mogu reći o radu? Vi gospodine guverneru, govorite da su banke pune kao brod novca, prepune, i onda se čudite zašto, pa čak da su nešto pale kamatne stope i takve kada su pale još su deset puta ne 10%, deset puta više nego u Sloveniji da ne govorim dalje. Zašto poduzeća ne mogu dobiti kredite? Pa zato što HNB ne postupa kao Europska središnja banka u doba krize 2008. i dalje, vi to znate o čemu govorim, ali recite zašto ne provodite, da li ne možete ili ne smijete? Ako ne smijete, recite tko vam brani to? Imate li neko ograničenje? A vi dobro znate kako osloboditi te kanale i kako da tog novca dođu poduzeća i kako gospodarstvo da krene. Znači ovdje se vodi ključna borba u ovom Saboru i politici između suverenista i globalista. Borit ćemo se za ovu kunu, stranka Promijenimo Hrvatsku želi afirmirati nacionalnu valutu sve dok budemo mogli o tome govoriti i Vrlo zanimljive i snažne riječi ste upotrijebili, donosim vam radosnu vijest, ali idemo na replike. I hvala vam na radosnoj vijesti koju nam vi nosite.

Bilo je tu razgovora da ćete vi postati ili ministar financija ili ministar gospodarstva itd. I sjećam se zapravo koliko su se tada te financijske strukture uznemirile da su one koristile Jutarnji list, određene medije kako bi vas koji ste bili dekan Ekonomskog fakulteta prikazali kao neku ne stručnu osobu, nekog diletanta, nekog anarhista koje želi loše Hrvatskoj, koji želi narušiti monetarni sustav. Da li vi vidite profesore Lovrinoviću kojim sve metodama se te strukture preko medija koriste da bi kompromitirale, da bi difamirale svakog onog koji preispituje njihove ekonomske dogme, ekonomske dogme koje su dovele hrvatsko društvo u stanje kolapsa, preko 300 tisuća ljudi u blokadi, koji ne mogu prodisati, koji ne mogu vraćati kredite i oni se njima smiju? Vi ste pričali o uvođenju eura, mastreški kriterij, nominalne konvergencije, javni dug preko 80%, oni se hvale kako zadovoljavaju sve nominalne konvergencije, a javni dug preko 80%

Drago mi je da se zajedno borimo i u jedinoj opciji za slabe, mlade ljude, ugrožene, blokirane o kojima niko ne mari, svi im daju samo lažne izjave. Ali kada ste me pitali dok sam bio u Most-u zašto su nasrnuli tako bili na mene, oni su govorili Lovrinović se bori za ovu fotelju, za ovo tamo, vamo, međutim vidite ja sam na istom mjestu, ja sam sačuvao svoj obraz, nisam se htio prodati ni trgovati i neću. Pa prema tome, čime se služe, ajmo tako reći one interesne skupine koje mi ugrožavamo? Oni vide da prava, ajmo tako reći opasnost dolazi s ove strane jer propitujemo upravo temelje sustava koji je postao gnjil. Mi moramo provesti rekonstituciju temeljitu rekonstituciju Hrvatske države i društva jer ovako ne može opstati. A ponavljam, to samo mogu novi ljudi u Saboru koji su nedavno došli poput nas, a ne oni koji su nas doveli na rub propasti. I oni ne prežu nikoga prikazati bezveznjakom, kriminalcem, smjestiti mu nešto samo da ne propituje da ne uspije u onome što za njih nije dobro. A što je ključni cilj? Obrana interesa. Pa mi svi znamo da je HNB žmirila i ovako visokim kamatnim stopama dopustila da se kamatari vlastiti narod i poduzeća.

Uvaženi kolega Lovrinoviću. Međutim, ono čega se ja bojim jeste silovanje eurizacije, mi idemo na silu prema euru, mi želimo na silu prema euru, a bojim se da će EU pomoći da mi uđemo u taj sustav Eurozone gledajući nam kroz prste. Onaj uvjet da se javni dug mora smanjiti na nekih 60%, ja od tog uvjeta ne bih uopće odustao. Nema tu brzina smanjivanja duga koja se tolerira kao ako brzo se smanjuje dug pa onda unatoč tome što nije 60% idemo u Eurozonu. Ne, idemo na 60% i nećemo prije u Eurozonu. A druga stvar koju ja moram reći, ja sam protiv Eurozone sve dokle god banke nezakonito posluju.

Ukoliko ćemo mi na silu htjeti u Eurozonu nastradat ćemo svi. Nažalost HNB nije poštovala fluktuirajući tečaj kune u odnosu na tečaj eura, tako da je sada za tako nešto kasno. To je gotova stvar. Mi smo propustili sve šanse što se toga tiče i sad ubuduće više stvarno nema smisla mijenjati tečaj kune u odnosu na euro ako smo krenuli prema Eurozoni.

Mnogi su sjedili kod kuće i čekali da se riješi njihov problem. Ali ponosan sam da smo tada pokazali da se može nešto napraviti u ovoj zemlji. Siguran sam. Ali, kada pitate za euro, Eurozonu, pa nije pitanje uvođenja eura priča između malog Ivice i Marice. Mi jesmo potpisali, u stvari neki drugi umjesto nas, obvezu uvođenja jednog dana, ali nigdje ne piše kada. To vidite po Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj koje puno bolje od nas stoje. Ponavljam što sam rekao prije 15 minuta, da je RH potpuno konsolidirana i da imamo životni standard na razini najbogatijih zemalja nitko se ne bi protivio. Međutim, ovo je rasulo i brzina kojom se ide u strukturne reforme i podizanje snage hrvatskog gospodarstva, znate kad ćemo ući u Eurozonu uz te uvjete. Znači, nitko nas ne može prisiliti kad ćemo ući, ali sam objasnio zašto se žuri nekim ljudima i strukturama da oprostite na ovoj riječi, da nas uvale u još veće blato nego što smo dosada. To bi bio zadnji čavao u lijes hrvatskog gospodarstva i države. Prema tome, pravo je pitanje da se razotkriju ti ljudi, strukture, koji žele dakle, dovesti nas u još puno težu situaciju.

Uvažene zastupnice i zastupnici, guverneru sa suradnicima. Dakle, što radi HNB u nemogućnosti da utječe na stanje u gospodarstvu? Ona nam obećava priču kako trebamo ići prema euru, kako je to veliki projekt koji će nas spasiti. Obećanje lijepe budućnosti, mogli bi reći raja poslije smrti, nema veze što sada jako patimo, ali tamo jednom daleko biti će nam super, sve će nam to biti nadoknađeno i tako se priča i o tom euru, da kad budemo uspjeli, a znamo da ne ispunjavamo uvjete, to smo već čuli, za 10, 20 ili 30 godina, ako budemo živi, onda će nam teći med i mlijeko. Ja sam, međutim, dužan radi građana koji gledaju ovaj prijenos reći da euro ne samo da neće riješiti hrvatske probleme, jednostavno isto tako kao što nije riješio ni ulazak u EU, nego će u stvari nam natovariti dodatne troškove i daljnje unazaditi hrvatsko gospodarstvo koje definitivno za euro nije spremno. Ja bih volio, recimo, sada vidjeti one građane koji su onako slavili, a bio ih je jedan dobar postotak 01.07.2013., kad smo ulazili u EU, evo, sad je već 2018., uskoro će biti 5 godina, pa da vidimo koji su to rezultati u tih 5 godina postignuti. Jesu li se mladi prestali iseljavati, jesu li se blokirani odblokirali, jesu li se radna mjesta otvorila, imamo li veće plaće, da li je bolje stanje u zdravstvu, da ali je bolje stanje u obrazovanju, da li su mirovine porasle? Tako isto i od toga eura, u biti, jedna napuhana priča koja u konačnici neće imati nikakvog bitnoga efekta jer u ovih 19 zemalja koje su već uvele euro, posve je jasno vidljivo da je baš u tim zemljama isto tako nezaposlenost mladih ogromna, često u nekim zemljama čak i veća nego u RH, npr. u Španjolskoj, da je visoka općenito nezaposlenost i da je vrlo česta recesija. Ako bi RH ušla u Eurozonu, sam trošak konverzije kuna u euro koštao bi pola posto BDP-a. Osim toga, morali bi prebaciti 700 milijuna eura ili nekih 5 i pol milijardi kuna u Europsku središnju banku. Morali bi prebaciti 700 milijuna eura u tzv. europski sustav, europski zaštitni mehanizam, morali bi izraditi kovanice, morali bi izraditi novčanice, morali bi prilagoditi i te, morali bi prilagoditi računovodstvo i pazite sad ovo što je vrlo bitno, morali bi sudjelovati u plaćanju dugova drugih država, što konkretno znači da bi morali plaćati grčki dug. Hrvatska u ovom trenutku nema obavezu plaćati grčke dugove, ali u slučaju da uđe u Eurozonu, morali bi plaćati grčke dugove. Pa dajte mi recite, jesmo mi pokraj naših dugova koje smo već spomenuli dakle, 100 milijardi eura, sposobni plaćati i grčke dugove? Guverner nas želi gurnuti u Eurozonu, a istraživanje javnog mnijenja pokazuje da je 70% hrvatskih građana protiv uvođenja eura. To nije moje mišljenje, nego istraživanje relevantnih agencija koje imaju vrlo dobre reference. To je isti onaj postupak kad je više od 90% hrvatskih građana protiv GMO-a, a ovdje nam se dakle, uvozi GMO hrana i GMO proizvodi. Znači, jasno vidimo da jedna malena elita radi protiv interesa hrvatskog naroda. Hoćemo li imati referendum za ulaz u Eurozonu? Nećemo. To ćete odlučiti vi i to će u stvari biti politička odluka, a moja je dužnost upozoriti građane da nikakav mehanizam za izlazak iz Eurozone više ne postoji. Znači ne znam prije ćete izići iz groba nego iz eurozone, jer nije predviđen uopće mogućnost raskida, nikakav. Znači jednom kad se odreknemo monetarne suverenosti, jednom kad se odreknemo kune onda je to praktički do sudnjega dana jer takav ugovor je u biti potpisala hrvatska Vlada. Bitno je napomenuti da jednom kad uđemo u Eurozonu, da će nam se iz Europske središnje banke nametati zajednička kamatna stopa. Pitanje je vremena kad ćemo je imati, a zajednička kamatna stopa neće se dobro odraziti na gospodarstvo mnogih država. Jer nije ista kamatna stopa dobra recimo za državu koja je u recesiji ili za državu koja je u rastu, a upravo to će nam biti nametnuto. S obzirom da će nam biti nametnuta zajednička kamatna stopa doći će do usklađivanja poreza i Hrvati će morati plaćati one poreze koje trenutno ne moraju plaćati, a kakav je recimo primjerice porez na nekretnine. Znači to su također dodatni troškovi koje ćemo imati ako uvedemo euro. Osim toga, opće je poznata stvar i vjerujem da to znaju čak i oni koji se ne interesiraju za to, da će uvođenjem eura doći do porasta cijena i to prije svega cijena hrane i cijena usluge, što znači da će se sav teret uvođenja eura u stvari preliti na potrošače. Znači, neće biti teret na bankarskom sektoru kao i obično, nego će upravo građani koji već sada nemaju dovoljno novca ni za hranu, ni za usluge, nego ga moraju posuđivati morati još dodatno snositi trošak uvođenja eura. Uvođenjem eura što je vrlo bitno Hrvatska će izgubiti jedan od najvažnijih alata svoje suverenosti ne samo na simboličkoj razini, nego i stvarnoj. I tako će dodatno ući u jedan polu kolonijalni odnos u kojemu se više niti jedna bitna odluka neće donositi u Hrvatskoj. To je zaista nevjerojatno koliko se mi divimo bilo čemu što dolazi iz Hrvatske. Sve što imamo svoje, a imamo na što biti ponosni jer smo ovdje već 1400 godina. To preziremo, a sve što nam dolazi izvana tome se klanjamo, doživljavamo kao genijalno, kao bajno ko' da su svi ti ljudi koji žive izvan Hrvatske vanzemaljci, ne znam dobitnici Nobelove nagrade itd. A mi smo eto tako zaostali u kamenom dobu je dobro da nas netko vodi za ruku poput slijepaca. Žalosno je da i sam guverner koji me sada sluša misli da je netko od njega pametniji i da može bolje voditi Hrvatsku nego što može on to sam. Ali eto, on u biti ne razmišlja dugoročno, ne razmišlja o interesima građana. Bitno mu je da dobije još jedan mandat koji mu upravo sada istječe, pa mora nešto smisliti da bi opravdao svoj rad, bolje reći nerad u HNB-u. Pa eto sada idemo uvesti euro. Imamo jednu priču, možemo se pojaviti u medijima koji puta da se vidi fotografija moja i tako na neki način pokušati pridobiti simpatije onih koji o tome odlučuju. Prema tome, priča o euru potpuno je promašena. Hrvatska treba ostati uz svoju valutu kunu, u potpunosti ukinuti valutnu klauzulu. Bez valutne klauzule provesti monetarnu reformu, ići na ciljanu inflaciju, dovesti kunu u realni tečaj, poskupjeti uvoz, pojeftiniti izvoz i ostvariti stope rasta BDP-a koje će biti u rangu barem onih zemalja koje se nalaze u našem najbližem susjedstvu. Naravno ne smanjih nezaposlenost iseljavanjem, nego otvaranjem radnih mjesta. I sve ono što možemo proizvesti sami u Hrvatskoj ništa ne uvoziti, ništa a posebno ne hranu, posebno ne one stvari kojima Hrvatska obiluje. Toliko od mene. Uvaženi kolega Bunjac, evo imam i za vas jednu radosnu vijest, a to je da na svu sreću u EU nećete vjerovati u Eurozoni ima pametnih ljudi koji su shvatili da ima dovoljno teških bolesnika pa da prijeti kolaps eura i Eurozone. A da bi primili još jednog teškog bolesnika kao što je Hrvatska. Više inzistiraju naši slugani odavde, nego što oni to tamo žele i oni neće dopustiti. A evo da vam kažem neki dan su odbili Bugarsku da je prime, znači u RN2 tzv. prijelazni mehanizam. A znate li kolega Bunjac da Bugarska ima 45 tona zlata u svojim deviznim rezervama. A znate koja jedina država u EU koja ima nula grama zlata? Jel' znate? Pa recimo Italija ima 2450 tona, Češka 9 tona, Austrija 280 tona, Mađarska, Grčka 120 tona, Latvija mala 7 tona, Poljska 110 tona, BiH oko pola tone, Albanija isto tako nešto oko pola tone, Slovenija 2 tone, Slovačka 32 tone. Recite kakav dojam stječete kad biste vi imali 16, 15 milijardi eura kako se hvali HNB da li biste vi to držali samo u eurima i dolarima, nešto u francima ili biste kao i ove druge pametne Središnje banke diverzificirali i držali zlato. Ali ja vas podsjećam, sjećate se imali smo nekih 15 tona zlata pa je sve prodano i to mukte, ono budzašto. Pa kako vi ocjenjujete ovakvo ponašanje ovako važne institucije u kontekstu drugih zemalja?

Pa evo ja sam čuo da u HNB-u par djelatnika ima zlatni prsten na ruci, pa ne bi baš mogli reći da imaju nula grama. Evo možda ima jedno 10, 15 grama zlata, to je naravno posljedica politike najuspješnijeg guvernera u Europi, bivšeg prethodnika gospodina Vujčića velikoga Rohatinskoga koji je došao iz Agrokora i otišao je iz Agrokora.

Ne znam, možda bi trebali obnoviti one stare zanate na rijeci Muri i Dravi pa poslati ljude s čamcima da opet prosijavaju zlato, možda bi nešto s time imali pa bi HNB konačno imala i nešto malo plemenitih valuta. Ono što je međutim vrlo bitno ipak za napomenuti da je uloga centralne banke stvarati novac iz ničega. Znači ona ima pravo emitirati primarnu emisiju, ovisno o tome koje su potrebne likvidnosti u državi i onda je na takav način isfinancirala cijeli Domovinski rat, cijeli Domovinski rat je isfinanciran na takav način. I žalosno je što smo mi od toga odustali 1994. godine, a da nas nitko nije tražio, pazite nitko Hrvatsku nije tražio da odustane od primarne emisije nego su oni samoinicijativno odustali od toga i sebe doveli u takav položaj da mi od 1994. do danas imamo apsolutnu katastrofu linearni pad hrvatskoga gospodarstva i društva općenito, što je najgore od svega i broja stanovnika. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac. Ja sam već rekao u Eurozonu zbog ugovora s EU moramo ući, međutim ulazak u Eurozonu Hrvatsku neće niti popraviti, niti pokvariti, a može nam škoditi. I zato sam rekao i ponavljam još jednom, ulazak u Eurozonu prije nego što dostignemo 60% BPD-a u ukupnom javnom dugu za mene je nedopustivo, nedopustiv ulazak u Eurozonu prije toga. A ako ćemo se držati toga uvjeta mi u Eurozonu ne možemo ući u sljedećih deset godina. U sljedećih deset godina svašta se može dogoditi, ako euro opstane sljedećih deset godina to znači da je Eurozona ipak jedna žilava mačka koja se dobro drži i koja možda i zaslužuje da budemo dio te zone. Dakle deset godina je minimum neki minimalni rok koji ja predviđam da bismo mi mogli ući u Eurozonu. Ako bismo ušli brže, to bi značilo da nam je gospodarstvo stvarno naraslo jer ako mi za pet, šest godina dostignemo 60% BDPa-a u ukupnom javnom dugu onda smo mi uspješno gospodarstvo, onda se mi dobro razvijamo. Ne vidim onda uopće problem da uđemo u Eurozonu, ali to se neće dogoditi. I ponavljam još jednom, prvi uvjet, glavni uvjet da uđemo u Eurozonu je dovođenje banaka u zakonite okvire poslovanja.

Izvolite. Pa koliko sam ja čuo narodne mudrosti mora se jedino umrijeti. Prema tome, tvrditi da mi moramo ući u EU jednostavno ne odgovara u potpunosti stvarnosti jer evo imamo recimo primjer Velike Britanije, znači zemlja koja je nekakva kolijevka demokracije koja ima dugačku tradiciju i što je najbitnije snažno gospodarstvo je rekla da više ne želi biti u EU. Imamo cijeli niz zemalja koje traže redefiniranje svoje pozicije u EU, kako je recimo ne znam Poljska, Češka, Mađarska, ne velim da su oni u pravu, Italija, ali jednostavno nisu zadovoljni svojim statusom. Ove neke zemlje su od toga profitirale ove druge nisu. Naš ulazak u Eurozonu bi vam izgledao otprilike kao da ste došli na gozbu koja je upravo završila. Tanjuri su odneseni, lonci su odneseni, ostale su vam mrvice na stolu i sada ste kao ravnopravni gost nakon što su se svi već odavno namirili. Prema tome, Hrvatska jednostavno ima svoju kunu, ima svoju valutu i treba isto kao Češka krunu ili Poljska zlot ili Mađarska forintu, Ruska rublju. Jesu li Rusiji naškodile sankcije EU? Te priče da mi ne možemo bez EU da ćemo platiti ovo ili ono. Nije. Jel mu dobro? Jel se Hrvati sele na Island? Zašto? Jer je tamo dobro.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Gospodine Bunjac, pričali ste o Eurozoni i ulasku Hrvatske u Eurozonu. Htio sam vam samo ukazati na jedan detalj koji možda niste zamijetili na koji način HNB provodi tu kampanju ulaska u Eurozonu. Znači oni kažu prema javnosti da je u izradi Cost benefit analiza, a s druge strane idu po fakultetima, idu prema javnosti i pričaju kako treba uć u Eurozonu i prihvatiti euro, a kažu da je Cost benefit analiza u izradi. Znači oni nemaju Cost benefit analizu izrađenu da bi vidjeli koje su prednosti koji su nedostaci, ali idu promovirat kao kako treba prihvatit euro. Znači takva politika meni nema veze jednostavno sa logikom i vi ste spominjali referendume. Gledajte, ozbiljne države kao Švedska, kao Danska, provode gospodine guverneru, referendume o Eurozoni. Švedska i Danska su odbile na referendumu euro, to morate reći. Npr. premijer Velike Britanije, pa zar vi mislite da on nije imao egzaktne podatke da Velika Britanija, tj. da građani VB su za napuštanje EU, on je imao te podatke gospodine guverneru, ali je opet raspisao referendum. Zašto je raspisao za referendum? Jer je čovjek jednostavno za demokraciju, to je država u kojoj vlada demokracija i kako narod odluči, makar narod odlučio da treba napustiti EU, njihove političke elite to neće sprječavati i mi to vidimo.

Odgovor kolega Bunjac, izvolite. Pa naravno, u EU, odnosno u Hrvatskoj se rasprave provode na način da dvije osobe koje su suglasne u mišljenju razgovaraju. Ne želim sada potezati recimo pitanje ove konvencije o kojoj se toliko govori, ali jučer ste imali na HRT-u raspravu u kojoj su bili isključivo zagovornici jedne strane i to se zove rasprava u Hrvatskoj. Isto ste imali kad je bila EU, samo su sjedile za stolom 4 osobe koje su bile za ulazak u EU i to se nazivalo raspravom. Je li to rasprava? Nije rasprava. Ja bih volio da jednom na HRT-u pogledamo film o stanju u Grčkoj, da nam netko da jedan dokumentarni film o stanju o gospodarstvu u Grčkoj i da javnost sazna da u čitavoj povijesti moderne ekonomije nije bilo takve katastrofe kakva je prouzročena u Grčkoj, čak ni ona na Wall Street-u 1929. godine nije uzrokovalo takvu katastrofu jer je Grčka pod pritiskom EU da se prilagodi i da provede mjere štednje i strukturne reforme o kojima cijelo vrijeme govori, između ostalog i guverner HNB-a, izgubila u jednom desetljeću 30% svoga gospodarstva, 30% Znači to je jednostavno katastrofa svih katastrofa. I ta zemlja ima euro, ta zemlja je u EU praktički od prvog dana, već koliko, pola stoljeća. Samo zato što nema nikakve fleksibilnosti u tome i samo zato što se ne poštuju nacionalni interesi, znači nacionalni interesi su potpuno nebitni.

Nije. Sama Grčka je Njemačkoj oprostila pola duga od ratne štete koju su joj bili dužni. E vidite, to su ti dvostruki kriteriji koji se vrlo lako zaboravljaju, a o kojima naša javnost ništa ne zna jer ih nema gdje saznati, a ponajmanje će saznati od guvernera HNB-a. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Bunjac, slušam vas, slušam ljude koji vam repliciraju, može se reći zapravo da je mišljenje većine zastupnika ovdje koji raspravljaju da smo protiv uvođenja eura i to je ujedno i mišljenje većine hrvatske javnosti. Međutim, gospodin koji sjedi tamo u stolici, guverner, on to ne vidi. Ja ću mu, stoga, pročitati riječi Isusove iz Mateja 15.13. Kaže: svaka sadnica koju nije zasadio moj Otac nebeski, iskorijenit će se. I onda kaže dalje: oni su slijepe vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi obojica će u jamu pasti. Ja bih se usudio reći da je zapravo ova politika koju zagovara guverner, da je to jedna slijepa politika i politika koja vodi zapravo Hrvatsku u jamu, politika gdje slijepac vodi slijepca, a par ljudi koji vide, ti slijepci ne žele slušat, još im i dociraju da kao šta mi znamo, da oni znaju bolje itd. međutim, vrijeme će pokazati da je ova monetarna politika bila pogrešna. Kad kažem vrijeme će pokazati u budućem vremenu, zapravo sam neiskren. Jer vrijeme je već pokazalo, mi već sada znamo, danas, da je ova politika pogrešna. Zašto ju oni usprkos tome zagovaraju znaju oni sami, ja pretpostavljam da su njihovi motivi, kažu na srpskom lične prirode, mi ćemo reći osobne prirode i da zapravo društvo u širinu takve koristi, odnosno ikakve koristi od te politike neće imati.

Ja bih u biti tu politiku nazvao politikom okretanja kaputa. Znači, najvažnije je ustvari, ja mislim, guverneru da on bude guverner. I ovim njegovim suradnicima da mu budu zamjenici.

Sad gledajte što je zanimljivo, što je guverner rekao, vas tu trenutno nije bilo. On sada, nakon što je gospodin Todorić pobjegao u London, on kaže toga čovjeka je trebalo staviti u zatvor. A dok je 10 godina sa pozicije guvernera gledao kako on vara državu i sve nas radi magarcima, e za to vrijeme je govorio gospodine Todorić vi ste najgenijalniji gospodarstvenik u Hrvatskoj. I to je to. Njemu je važno da on bude guverner. Danas sutra će reći Europska komisija, Središnja banka tiskajte kune on će otisnuti 100 milijardi kuna. Znači on se mora u tom snalaziti što mu je zadano i to je to.

Najlakše se predati. Koja vlast dođe s koje god strane, šta ja tu mogu, ja ispunjavam svoje zadatke itd. To je to. I upravo su oni ljudi koji su imali hrabrost suprotstaviti se bili ti koji su pisali povijest i tako će biti i sada. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite.

Samo malo dok vam ja kažem. Zaustavljeno vam je vrijeme. Ja bih vas lijepo molio pustio sam vas da govorite. Govorili ste do sada ovo vrijeme koje ste iskoristili što nema veze sa temom o kojoj pričamo.

Pa financijsko stanje u Hrvatskoj je katastrofa, ali oni koji misle da nas vode u pravom smjeru su u zabludi, velikoj zabludi i ja mislim da je ova monetarna politika katastrofa, a reći ću zašto. Kaže da je Hrvatska zabilježila realan pad plaća u odnosu na 2010. godinu i sada. Znači u ovih 8 godina realna kupovna moć građana je pala. Možemo se složit s time da je pao broj zaposlenih također u tom razdoblju. Možemo se složit sa time da pada industrijska proizvodnja, da su štrajkovi postali svakodnevni. Neki dan je bio u Uljaniku, pa je onda bio u Dalekovodu, sada je ne znam u Čakovcu neka trikotaža, odnosno tekstilna industrija. Uglavnom štrajkovi radnika, masovno iseljavanje mladih, kolaps domaće proizvodnje pogotovo poljoprivrede zbog jeftinijeg uvoza. Na kraju krajeva gospodine Vujčić, 300 skoro 30 000 građana koji su blokiranih računa. Pa to vam govori sve o stanju duboke nelikvidnosti u kojoj se nalazi naše društvo.

Po svemu sudeći gospodine Vujčić dug blokiranih nastavit će rasti i tome mi svjedočimo iz dana u dana, iz tjedna u tjedan, mjesec u mjesec. Vi ste nama pričali neke fantazije o tome da ćete smanjiti vanjski dug. To mi je pričao nedavno i sam ministar Marić financija Zdravko.

Znači država jedanput kaže mi ćemo uzeti 10 milijardi kuna kredita za autoceste i mi ćemo ih vratiti, ali mi to nećemo računati kao dug države. Znači radi se opet neka mučka sa knjigovodstvom. Opet se dug države ne prikazuje kao dug države, ali i usprkos svim tim mučkama dug nastavlja rasti. I na kraju krajeva dolazimo do samih naših građana koji su ogorčeni situacijom u zemlji. 70% ne podupire rad Vlade, otprilike 70% je i protiv uvođenja eura itd. itd. I postavlja se pitanje jesu li građani zadovoljni tom monetarnom politikom koju ste vi provodili. Po svemu sudeći ja osobno vam moram reći da nisam. Zašto? Pa zato jer vidim sve statističke pokazatelje, gledam nelikvidnost, gledam javni dug, gledam broj zaposlenih kako pada, gledam broj blokiranih i njihov dug kako raste itd. itd. Zašto? Pa zato jer je vama dobro. Kad bi neki građanin koji je trenutno u blokadi ili bez kune u džepu imao primanja poput vaših, a ne bi imao recimo dugova i blokade i on bi mogao onda reći da je ova monetarna politika dobra. Međutim, ova monetarna politika zapravo omogućava dobar život samo nekolicini, usudio bih se reći eliti, a većina ostalih građana, kažem grca u dugovima, u blokadama, preživljava iz mjeseca u mjesec, svjesna toga da ako ostane bez posla ili mu zakasni plaća itd. da će možda i on sutradan biti deložiran i na kraju krajeva zbog toga se ljudi i iseljavaju iz Hrvatske, tomu ste također vi svjedoci. Kako nekome ovo izvješće može biti prihvatljivo, ne znam, ali mogu pretpostaviti razlog zašto bi netko prihvatio ovo izvješće, a taj je sljedeći. Da je politika koja se u Hrvatskoj provodi odlučena izvana i upravljana izvana, a da se iznutra samo provodi i da je način na koji ste vi provodili bio zadovoljavajući za tu i takvu vlast. Opet se vraćamo, vi gledate po mojem sudu, svoje osobne interese, po mojem sudu vas nije briga za hrvatske građane i na kraju krajeva niti za njihovo mišljenje. Kolega Škibola je dobro uočio misao, on je rekao vi zagovarate uvođenje eura, a niste napravili analizu nekakve koristi od toga ili štete. Pa zašto nisu napravili gospodine Škibola? Pa zato jer da su napravili, vidjeli bi da ima više štete nego koristi, i samim time bi uvođenje eura bilo besplatno, ali nama se uvođenje eura nameće kao ultimativno dobro, na isti način kao što se nekada sugeriralo i o ulasku u EU. Znači cilj nije gospodarski rast, cilj nije više zaposlenih, cilj nije veća proizvodnja, cilj nije manja nelikvidnost, cilj nije pad broja loših kredita, ne, cilj je ulazak u EU. I onda dobro uđemo u EU i koji su rezultati? Katastrofa. Isto tako u monetarnom smislu je financijska situacija katastrofa, vama cilj nije riješiti problem nelikvidnosti, riješiti problem loših kredita, upravo suprotno. Pod vašom dirigentskom palicom je kreditna kriza eksplodirala, imali ste slučaj čak 35 valjda milijardi kuna loših kredita Agrokora Ivice Todorića. I vi ste zbunjeni, vi ste iznenađeni, vi kažete kako se to moglo dogodit? Ili pak, imate taj pristup, ili ponekad imate drugi pristup. Ponekad kažete, ja sam upozoravao, ja sam govorio da treba biti oprezan, ali te vaše pozive o oprezu, te vaše sugestije da bi možda Agrokor se mogao naći u situaciji da neće vratiti kredite, građani nisu čuli. Ja ih osobno nisam čuo. Ja nikada nisam čuo da ste vi rekli da je vrlo vjerojatno da Agrokor neće moći vratit kredite i da bi trebalo biti oprezan. I zbog toga su na kraju krajeva, je ovaj Todorić se širio kao svojedobno Fikret Abdić „Babo“ iz Velike Kladuše, mjenicama bez pokrića i tim bonovima koji su bili zapravo paravaluta, odnosno simptom stanja, odnosno stvarne situacije u Agrokoru koja je bila takva da jednostavno novca nije bilo, da je morao naš „babo“ Todorić plaćati bonovima i mjenicama. Jedan je da napravite reflaciju, da upumpate novac u monetarni sustav, ako je očito da novca užasno fali, da je strašna besparica. Ili ste mogli ukazati na taj problem i reći čujte ljudi, doći će do sloma, biti će još gore, ova politika nas vodi nikamo. Vi niste napravili niti jedno, niti drugo. Vi jednostavno puštate sve da propada svojim redom.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Uvaženi kolega Pernar vi se sjećate i znate da se najmanje 15 godina kao sveučilišni profesor borim za promjene monetarnog sustava i da mi je monetarna reforma na prvom mjestu, a koliko znam, ne samo promijenimo Hrvatsku, nego i Živi zid da je na prvom mjestu i SNAZI na prvom mjestu monetarna reforma. Vi često isto govorite o tome je li naša Narodna banka središnja banka ili mjenjačnica, ona je zaista mjenjačnica, ona nije ni hrvatska ni narodna i mi tek trebamo stvoriti, izgraditi središnju banku kakvu poznaje razvijeni svijet i koja služi razvoju gospodarstva i svojim građanima. Mi ustvari imamo tako destruktivan monetarni sustav, vi ste čak bili malo i blagi, što mi je neobično danas, on razorno djeluje, pa neki su bili oprezni i rekli pa je to neki polukolonijalni sustav, to je tipični kolonijalni mehanizam koji Hrvatsku drži zaista u kolonijalnom statusu, ne dozvoljava joj nikakav razvoj. Meni je žao da ne mogu kao sveučilišni profesor objašnjavat, održat predavanje, mjesecima to tražim ovdje u Saboru, međutim ne žele vladajuća koalicija o tome da se bavimo, pravim temama, nego oni hoće Istanbulsku konvenciju, ploče, uzvike itd. Znači bježe od životnih pitanja, nameću nam podjele hrvatskom narodu, pa ja bih vas pitao, vi ste dosta temperamentan mladi čovjek, pa zašto recimo ova vladajuća koalicija, ali i prethodna vlast u ove dvije stranke, zašto oni podržavaju isti koncept monetarne politike, ovakvu Narodnu banku kakva je, zašto jednostavno, jer dok mi nismo došli u Sabor, dakle ova jedna skupina koliko stranaka, pa o tome se uopće nije govorilo, to je prolazilo znači bez ikakvog kritičkog pristupa. Odgovor, kolega Pernar, izvolite. Uvaženi profesore, živimo u vrijeme duboke ne slobode iznutra a prikaza izvana velike demokracije, ljudskih prava, različitosti mišljenja i sličnih parola. Činjenica jest da se Hrvatska nalazi u kolonijalnom položaju ali kroz jedan suptilniji način kolonizacije. Prije je kolonizacija bila očita, rob je znao da je rob a danas i ovom post da tako kažem, odnosno neoliberalno doba, kolonizacija je suptilna, ona se vodi protiv zemalja i naroda time da se centralne banke pretvaraju u mjenjačnice, ona se vodi time da se kontroliraju mediji a ne da se ljudima stavljaju lanci na ruke, već suprotno, ljude se zarobi mentalno putem medija, putem obrazovnog sustav koji ih indoktrinira, ispire im mozak i s druge strane, putem duga, ljude se gurne u dužničko ropstvo i zapravo danas nema više potrebe za onim klasičnim robovlasništvo, zašto? Zato jer klasično robovlasništvo nije više isplativo jer prije je robovlasnik morao za roba riješiti stambenu, morao je osigurati hranu od koje može prehraniti cijelu obitelj, brinut za njegovo zdravlje itd. To je danas preskupo pa su ljudi zapravo prepušteni da budu izravno robovi sustavu a ne nekom pojedincu i onda ih taj sustav ugnjetava, tlači, izrabljuje itd.

Uvaženi kolega Pernar, počeli ste o masonima, ja moram reći da su masoni dopušteni. Ja ne znam tko je tu mason, tko nije, nebitno, ali to nije zabranjeno. To je jedna stvar. A druga stvar, nisu problem masoni, problem je nečinjenje institucija. Nečinjenje HNB-a. HNB ne čini ono što je njezina dužnost. HNB nije predložila, guverner Rohatinski ni guverner Vujčić nisu predložili izmjene Zakona o obveznim odnosima kojima bi ograničili način korištenja valutne klauzule u kreditima. Ne možemo zabraniti valutnu klauzulu, Ustavni sud su je rekao da je valutna klauzula dopuštena, sve u redu, ali se valutna klauzula može ograničiti, može se napisati pod kojim uvjetima se plasira valutna klauzula potrošačima. To je mogao predložiti i guverner Rohatinski i guverner Vujčić Vladi RH. I Vlada RH odnosno Ministarstvo financija koji uvijek pitaju za savjet HNB kada donose određene zakone, kada predlažu zakone, sigurno bi savjet prihvatili da je savjet dan u službenom obliku. Guverner Vujčić zna reći kako je on tu u Saboru govorio da nije dobro plasirati CHF valutnu klauzulu, ali nikada nije službeno predložio Vladi RH način kako da se regulira zakonom. To je trebao napraviti guverner Rohatinski odnosno guverner Vujčić, to.

A po Zakonu o obveznim odnosima to je zabranjeno. Kakva je to pravna služba u HNB-u koja ne poznaje članke 269. do 272. Zakona o obveznim odnosima, to su članci koji se temelje na Rimskom pravu koje je staro preko 2 000 godina. Kolega Aleksić, u samom početku rekli ste da masonerija nije problem, ali evo, moram reći da je to jedno od rijetkih stvari u kojoj se s vama ne slažem, a evo i zašto. Zato jer mi znamo na globalnoj razini da su tajna društva ta koja kontroliraju proces stvaranja novca odnosno da se monetarna politika ne određuje u skladu sa interesom većine ljudi koji žive na nekom prostoru već u interesu manjine koja kontrolira taj financijski sustav. Budući da ta manjina koja kontrolira, utječe i određuje politiku koja će se provoditi, nije javno deklarirana, znači ne postoji neka grupa ljudi u Hrvatskoj koja će reći ne znam, mislimo imat svoje ime, npr. zagovornici valutne klauzule ili zagovornici novca kao duga, zagovornici dužničkog ropstva ili zagovornici ovršnog sustava koji ubija ljude, ne, takva javna grupa ne postoji. A opet se takva politika provodi nad ljudima što daje za zaključak da se politika određuje u tajnosti, ne javno, ne pred medijima, ne pred tv kamerama i da onda ovi ljudi u Saboru koji govore, su tek oni koji su provode a ne oni koji odlučuju o njoj. Onog dana kada Živi zid bude na vlasti, tada će monetarna politika ove zemlje, Ovršni zakon ove zemlje i svi drugi zakoni biti u interesu građana, tada neće interes jednog masona koji je nedavno otišao na onaj svijet, neće biti ispred interesa recimo 330 000 blokiranih ali sve dok nažalost Živi zid ne dođe na vlast, svjedočit ćemo nastavku mrcvarenja naših građana, nečinjenju odnosno krivom činjenju od strane narodne banke itd. Slijedeća replika, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Zastupniče Pernar, znali mi imamo guvernera HNB-a čiji je zadatak da konstatira stanje. Znači on konstatira stanje i to je to. On recimo nas upozorava da će kamate na kredite rasti za 2%-tna boda što će kod nekih građana značiti za 1/3 više kamate nego što sada ima, odnosno za recimo 500-700 kuna veće rate kredita i onda nas upozorio. To je recimo kao kad slušate meteorološku prognozu, pa onda kaže upozorenje: bura na Jadranu. I ovoga, sad da li ćete vi izići na buru ili nećete to je vaša stvar. Ili recimo, kao kad dođete u crkvu pa vam veli svećenik živite po 10 božjih zapovjedi, ljubite bližnjega svoga itd. Kao da recimo dođete, ne znam, zubaru, kažete imam pokvarene zube, a on veli što ja mogu, zašto ste jeli slatkiše, pa to nije u redu, to ste mogli pročitati recimo, u udžbeniku. Znači, stvar je u tome da guverner treba djelovati. One treba nešto raditi, a ne samo promatrati iz daljine bez ikakvog uplitanja, recimo tako, u tijek stvar. mi smo imali slučaj švicarskog franka i guverner je vrlo dobro znao, vrlo dobro, siguran sam da nije toliko neobrazovan, da je prevara sa švicarskim francima realizirana još 80-tih godina 20. stoljeća u Australiji i da je tamo ovoga, su svi ti krediti bili poništeni intervencijom države. Nije dužnost građanina koji dolazi u banku znati da će ga banka prevariti, nego je upravo dužnost regulatora, ljudi koji imaju znanje. Isto kao što nije dužnost građana da studira medicinu, nego baš zato što je porezni obveznik da netko drugi ga liječi kada bude bolestan. U tome je stvar, nedjelovanje.

Uvaženi gospodine Bunjac, zamislite da je guverner Vujčić šef tajne službe i da izađe u medije i kaže: dame i gospodo, za 2 tjedna biti će u RH tri napada automobilom bombom, biti će potopljen jedan trajekt i biti će ubijeno u sačekušama i kaže ime 15 ljudi i ode nazad na svoje radno mjesto nakon te konferencije. Pa ljudi bi ga svi pitali, dobro gospodine, pa što vi činite da se to zaustavi, ako imate te informacije? Zašto nešto ne učinite da se to dogodi? Međutim, kada guverner dođe i izađe javno sa tezom da će kamate porasti za 2% i da će ljudima, kao što ste rekli, za trećinu otići kamate i eventualno, možda za petinu rate kredita, guverner ne čini ništa. A zašto? Zato jer on po svemu sudeći, nije osoba koja može donijeti odluku da spriječi rast kamata, što znači da on zapravo ne može učiniti ništa. To znači da o ne vodi monetarnu politiku, da on nije nikakav guverner, nego samo menadžer jedne mjenjačnice i to koji vodi katastrofalno. A te priče njegove o tim deviznim rezervama o kojima on priča, ne znam koliko sad, 16 milijardi eura ili kolko već, pa gospodine Vujčić ja ću vam reći jednu misao, pa vi znate da su devizne rezerve samo fragment vanjskog duga. Vi znate da te devizne rezerve, to je novac kojeg su banke morale staviti u vidu obvezne pričuve i čega već i devizne rezerve u Narodnu banku i da to zapravo nije novac Narodne banke, nego je to novac u vlasništvu privatnih banaka.

Prelazimo na slijedeću raspravu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine guverneru sa suradnicima, mnogobrojni kolegice i kolege. Koliko nas ima u sabornici najbolje pokazuje koliko su mnogi koje vrlo često raspravljaju o HNB-u koliko im je to u interesu i zato, bez obzira da li se ja slagao ili ne slagao sa kolegama Živog zida, svaka čast, tu su i brane svoje stavove i svoje ciljeve. Prema tome, to je to. Međutim, s obzirom da raspravljamo o izvješćima koja su već po onome što nam nude, daleko, daleko zastarjela jer već prilikom izrade proračuna za 2018. ministar financija je koristio već svježije podatke. No, s obzirom na našu raspravu, ja si postavljam jedno pitanje, da li mi raspravljamo u okviru određenih zakonskih okvira ili ćemo prema vlastitom nahođenju? Pa gad pogledate čl. 2., 3. i 4. Zakona o HNB-u, tamo ima dovoljno zadataka, ciljeva HNB-a da temeljem tih određenih zadataka i ciljeva postavljamo pitanje guverneru HNB-a da li je to izvršeno. Jer to je funkcija ovoga Sabora.

Da li je kuna stabilna? Da li ono što je najbitnije u Zakonu u HNB-u, mislim da je to čl. 4., dali imamo stabilnost cijena? Pa tražim odgovor na ta pitanja i onda možemo raspraviti o nekim stvarima. Međutim, ono što sam ja već nekoliko puta govorio kad sam raspravljao o ovim izvješćima HNB-a jer i to sam rekao u replici guverneru, nakana predlagatelja zakona da se u zakon stavi da je HNB dužna 2 puta godišnje Hrvatski sabor izvijestiti o financijskom stanju, je bila išla u tom smjeru s obzirom na specifičnosti posla, s obzirom na niz podataka, informacija koje HNB ima, a ostali nemaju, da se hrvatska javnost preko najvišeg zakonodavnog tijela naprosto informira o tome.

I sad ću to navesti. I kad bi to napravili ja sam siguran da bi bilo daleko manje nekakvih podmetanja nekih stvari koje naprosto ili ne stoje ili nisu utemeljene. To je javni podatak, nije to tajni podatak da se razumijemo. Zbog interesa hrvatske javnosti onda bi mogla, možda dobili odgovore na mnoga pitanja. Isto tako danas ste već jednim dijelom odgovorili što se događalo u financiranju Agrokora, jer naprosto kad sam spomenuo zakon na početku onda se zna koje su vaše ovlasti. Što ste mogli napraviti što niste napravili? Jer bez obzira da li nešto možete i ne možete. Vi ako ne odgovorite na ta pitanja ostaje u zraku jedan veliki upitnik na koji ne može nitko odgovoriti osim vas pa bez obzira da li bi to smjeli ili ne bi smjeli. Jer ne možete reći da 600 milijuna eura koji je došao od SBER banke, od njene poslovnice negdje izvana u Hrvatsku običan čovjek ne zna kako to, šta to, zašto, kako. Ja mislim bez obzira na to da je Hrvatska narodna banka dužna ponuditi tu nekakav odgovor. Ali ne zbog toga da bi vi nešto prekršili, nego vjerujte mi sa tako ponuđenim odgovorom vi ćete osnažiti Hrvatsku narodnu banku kao instituciju, osnažit ćete sebe kao guvernera, dobit ćete povjerenje građana. Jer ako vi na ovakva pitanja ne odgovorite, naprosto sve ono što je obavijeno velom tajne stvara određene probleme i određena pitanja. Zato kažem te neke pojavne oblike ste naprosto trebali reći kao što ste rekli ovdje danas u svom uvodnom izlaganju, da bez obzira na krizu i na izloženost pojedinih financijskih institucija prema Agrokoru da je hrvatski bankarski sustav stabilan i da ni jedna praktički financijska institucija nije značajnije uzdrmana. Vjerujte ta vaša rečenica je postala jedan pozitivan signal svima onima koji pričaju to je ovako i to je onako. Jer gledajte, jedno je podnositi suhoparna izvješća, a jedno je pričati u okruženju u kojem se mi nalazimo. Mi naprosto, vi kao institucija naprosto ne možete pobjeći od nekih stvari bez obzira koliko tvrdili da možete ili ne možete, naprosto ne možete. Vi ste vidjeli danas ovdje koliko je ostalo pitanja u zraku. Na ta pitanja ne može odgovoriti Vlada, ne može odgovoriti predsjednik Vlade ni ministar financija, to nije u njegovoj ingerenciji. Sljedeća stvar izmjena Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

Ali te izmjene moraju ići sukladno onom što je Hrvatska potpisala prilikom ulaska u EU, a to je da sve promjene Zakona o centralnoj banci moraju biti iskomunicirane sa Centralnom bankom u Bruxellesu. To je naprosto činjenica i od toga ne možemo pobjeći. I vi to ovdje morate reći kao guverner, jer ima daleko veću snagu, nego kad ja to kažem to kao zastupnik vladajuće stranke. Ali očigledno se neke promjene moraju dogoditi. Dakle, zadnja promjena Zakona o HNB-u je bila 2013. Hoćete, nećete od 2013. godine i od trenutka kad je Hrvatska postala članica EU mnoge stvari su se promijenile. Lako je danas pričati kad je praktički prekonoćna aktivnost hrvatskih banaka 10 milijardi kuna, kad kapitala po vrlo povoljnim kamatnim stopama imate koliko hoćete, kad kao članica EU možete otići van i samostalno se zadužiti. Ali prije samo 12 ili 13 godina nije bila takva situacija, niti je bilo kapitala za poduzetnike, niti je bilo kapitala za građane, niti je bilo kapitala za državu. I ono što je bilo je bilo jako skupo. A istovremeno ste bili opterećeni sa rastom vanjskog duga, pa da je Centralna banka da ne dođe do eksplozije rasta vanjskog duga uvela obvezne pričuve koje su banke plaćale i 15% Ali isto tako se ne može reći da monetarna politika nije reagirala, jer kad je počela ekonomska kriza, financijska kriza 2009. godine Centralna banka je oslobodila, zapravo smanjila obvezne pričuve i na takav način oslobodila 4 milijarde kuna koje su preko banke, preko HBOR-a pokušano plasirat poduzetnicima. I znate što se dogodilo kolegice i kolege.

I 80% zahtjeva za kredit bio je onaj model A, B i C, uđite na web stranicu HBOR-a pa ćete vidjeti, 80% poduzetnika je tražilo kredit isključivo za obrtna sredstva, za ništa drugo. To nije bilo tako davno. To je bilo prije 8, 9 godina. Je li koja banka otišla u stečaj? Jesu li hrvatski građani, hrvatski poduzetnici ostali bez svog depozita? Nisu. Ali o ovim svim stvarima treba danas progovoriti iz razloga što nije sve divno i bajno i nije nam bilo sve baš dostupno kao što nam je danas dostupno. Ali neki se vrlo slatko smiju ovdje.

Ja bih vas molio kolege da jedni druge ne ometamo u raspravi i da dozvolimo raspravu bez ometanja. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Uvaženi kolega Šuker, nisu ti izvještaji zastarjeli, ti izvještaji su isti onakvi kakvi će biti i ovi sada jer se temelje na nezakonitom poslovanju banaka. Ja se ne bavim promjenama monetarnog sustava, tako daleko ne idem, ja se bavim pravnim problemom koji se zove nezakonito poslovanje hrvatskih banaka. Nezakonito je zbog nečinjenja HNB koje je propisano da nadzire i regulira rad banaka, dakle to je već propisano, to ne treba dodatno propisivati. Znao je guverner Vujčić i kolege su njegove znali reći da oni ne mogu ulaziti u ugovorne odnose pa i ne mogu pojedinačno ulaziti, ali ako se utvrdi da je preko stotinu, čak 200 000 kredita ugovoreno s nepoštenom i ništetnom ugovornom odredbom o načinu promjene kamatne stope, onda to nije pojedinačni problem, onda je to sustavni problem. I onda je dužnost HNB da kao narodna banka regulira taj dio problema kroz Vladu RH predlažući zakon kojim će se to riješiti, koji onda ulazi u Sabor i ovdje se izglasava. HNB to nije učinila, dapače, ona je, ponavljam, na svom zidu držala obavijest u kojem piše administrativna odluka banke je normalna stvar. Kako može biti normalna stvar nešto što je suprotno Zakonu o obveznim odnosima? Narodna banka Srbije, kad je utvrdila da postoji taj problem u Srbiji, 2011. godine, bez sudova, bez nekakvih velikih procesa, predlaže Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga i regulira promjenjivu kamatnu stopu koja je ugovorena i u Srbiji na neodrediv način kaže: ukoliko je kamatna stopa, promjenjiva kamatna stopa određena tako da je neodrediva, onda sve dok ne ugovori kamatnu stopu na način da bude odrediva, banka ne smije primjenjivati kamatnu stopu veću od početno ugovorene kamatne stope. Narodna banka Srbije to regulira 2011. godine, a mi ne možemo do dana današnjeg. HNB je nadzor i reguliranje hrvatskih banaka. Kolega Aleksiću, ako ste slušali moju raspravu, ja sam rekao da guverner, uz ovo što je napisao ovdje, mora ovom Saboru progovoriti o pojedinim pojavnim oblicima. Jer dok se god ne progovori o tome, onaj tko je direktno pogođen s nečim ili onaj tko predstavlja nekoga će govorit o tome i zato jesam rekao da ste vi ostali tu i da raspravljate o tome zato jer naprosto želite upozorit na neke stvari. Ja neću ulazit u to, ne želim biti sudac ustvari, jeste u pravu ili niste u pravu. Ali korektno s vaše strane da govorite o tome. I zato kad sam govorio, ako ste čuli, ne znam da li ste bili tu kad je guverner govorio tu i kad su bile prošle rasprave ova izvješća, onda sam govorio da naprosto mora se pogovoriti o pojavnim oblicima, ne možemo biti uskogrudni i samo pričati o statističkim pokazateljima, jer ako o tim pojavnim oblicima ne progovorite, od muhe ćemo za čas napraviti slona. A to nije dobro. Ako se pojavnim oblicima na vrijeme progovori onda se i problemi mogu riješiti. Ali ja ponavljam, Hrvatska je vrlo kratko samostalno država, jer vi samo slušate koje su rasprave oko uvođenja eura, netko priča o devalvaciji, što bi se dogodilo da u ovom trenutku kuna devalvira 10% Svi oni koji imaju kredite, država, svi ostali, šta mislite da bi plaće pratile tu devalvaciju? Ovi mlađi to ne znaju, kad su trgovci dnevno mijenjali cijene na policama, prije stabilizacijskog programa iz 10 mjeseca '93. godine, onda bi vidjeli da nijedna povećanje plaća ne može pratiti devalvaciju. Nastao bi kaos u Hrvatskoj. Prema tome, ajmo raspravljati o temi bez da je vadimo iz konteksta vremena i prostora i onda ćemo jedni bolje razumjeti i jedni druge više podržavati. Jer jedino razgovor i rasprava dovodi do međusobnog razumijevanja. Sljedeća replika, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Šuker, u vašem ste izlaganju spominjali potrebu, izradi novog zakona HNB, a slušajući današnju raspravu i već nekoliko puta kada je ovdje guverner bio u Saboru, propitkivanja koja se postavljaju je li taj Zakon o HNB bi mogao dati ovlasti HNB da se u Hrvatskoj ne bi pojavio ponovno recimo slučaj Agrokor, slučaj franak i na koji način onda bismo kao zakonodavci mogli intervenirati u zakon koji bi samim time dao još veće ovlasti HNB kad je u pitanju poslovanje pojedine komercijalne banke. Naime, nekoliko puta je guverner govorio, ne može niti je ovlast HNB-a provjeravati svaki pojedinačni kredit pojedine kreditne, odnosno financijske institucije u Hrvatskoj, odnosno banke, ali s druge strane, kada taj broj kredita koji se ne provjeravaju dosegne razmjere koje smo imali u slučaju franak ili u slučaju Agrokor, kad su ti krediti takvi kakvi jesu, može li se zakonom intervenirati da se ograniči i utvrdi rad HNB, a da to ne bi bilo zadiranje u njenu neovisnost, odnosno usklađenost sa zakonima koji su definirani na razini Europske središnje banke. I druga stvar, s vama se slažem u potpunosti kada tvrdite da, primjerice, taj slučaj Agrokor, koliko god jest bio financijski udar, ipak i na banke i na Hrvatske banke nije uzdrmao hrvatski financijski sustav, što ipak govori o sređenom stanju u hrvatskom bankarskom sustavu, za što svakako ne možemo odreć zasluge HNB-u. Odgovor kolega Šuker, izvolite. Hvala lijepo. Gledajte, kolega Bačić, izmjenom Zakona o deviznom poslovanju, ja mislim da je 2002., nek' me kolege iz HNB-a isprave ako nije tako, je omogućeno hrvatskim tvrtkama i pojedincima da se zadužuju vani uz točno propisane uvjete. E sad se postavlja pitanje s obzirom da iz te odredbe zakona se dogodilo nekoliko traumatičnih situacija, jedno su one famozne Raiffeisen štedionice iako tu HNB da se razumijemo, nema ništa ako se iščitaju zakoni jer sa tim ljudima iz Raiffeisen štedionice sam ja puno više razgovarao i pomogao im da dođu do nekih stvari nego neki koji se danas busaju, ali možda da, i sad ovaj slučaj Agrokor, onih 600 milijuna i kasnije onih 400, 500 koje je došlo, možda treba zajedno sjesti i razmisliti da li postoji nekakav instrument da kad dolaze ti veliki iznosi novaca izvana je za Hrvatsku 600 milijuna eura strašno puno da možda nađemo nekakav instrument kontrole da se to napravi jer gledajte, mi smo osnovali HANFA-u sa ciljem da kontrolira ne bankarski financijski sektor. E sad oni danas koji najviše grakću o Agrokoru, oni su 3 godine žmirili kad je HANFA, dapače promijenili su zakon o HAFA-i, maknuli su čelnog čovjeka HANFA-e i nisu reagirali na tu poplavu mjenica ne ulazeći uopće kakve su i što su, ali bitno je napasti nekoga drugog, a bitno je napasti ovoga ili onoga i tu treba jasno razlučiti što je HNB, što je HANFA, što je u konačnici Ministarstvo financija. Ali u konačnici svi moramo naći instrument da zaštitimo hrvatsku državu bez obzira sviđalo se to nekome ili ne. Ali ako dođe 600 milijuna eura u Hrvatsku, mi moramo naći model da ispitamo što, kako i gdje jer bez obzira što će netko reći nema u zakonu, ali možda da tada nije došlo do toga, da je šta ja znam, u Agrokor izišao na IPO, ili nešto drugo, možda se ovo ne bi dogodilo.

Slijedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite.

Hrvatski građani bačeni su na prosjački štap da bi banke bile stabilne. Kažete nijedna banka nije otišla u stečaj, da, ali koja je cijena tome bila? Desetine tisuća hrvatskih obrta, tvrtki, firmi, OPG-ova završilo je u stečaju da bi banke mogle biti bez stečaja. Kažete da, banke kupaju se u novcu, istina, kupaju se, ali zato hrvatski građani nemaju što jesti, nemaju za platiti režije, nemaju za svoje osnovne egzistencijalne potrebe. Zašto te banke ne daju građanima sad te kredite kad kao što vi kažete, imaju povećanu likvidnost? Zašto dolaze ovdje u Sabor nama u klub Živog zida kojekakvi obrtnici, OPG-ovi kojima banke ne žele čak ni reprogramirati kredite a kamoli im dati nekakve nove. Čak ni oni koji dobivaju ugovore za EU fondove ne mogu dobiti kredite da isfinanciraju onaj početni ulog. Vi kažete 1993. godine cijene su se mijenjale na dnevnoj bazi.

Koliko je tvrtki bilo u hrvatskom vlasništvu a koliko je danas? Koliko je Hrvatska imala stanovnika '93. godine a koliko ima danas? Ima manje za 700 000 stanovnika. To vam je politika koju ste vi podržavali, gospodine Šuker. Odgovor kolega Šuker. I poštujem ono što ono govori i poštujem svačije mišljenje. Međutim vi kao znanstvenik bi morali znati bez obzira iz koje sfere života želite usporediti dvije stvari koje se događaju u različito vrijeme, morate ih metodološki ujednačiti. I tada sam vam rekao po vašoj terminologiji, metodologiji, 10 sati vožnje do Splita jednako 3,5 sata vožnje.

U Zagrebu? Privredna, bilo koja druga. Kolega Bunjac, recite mi, koji su to Hrvati koji u ovom trenutku mogu investirati nekoliko stotina milijuna eura? Koji su, dapače, ja ću im prvi pružiti ruku podrške zajedno s vama da to naprave, ali bez novih investicija, nemojmo plakati nad mladim sugrađanima koji idu van iz Hrvatske. Nama je u interesu da unutra rade Hrvati, da budu dobro plaćeni i da imaju zaštićena svoja prava. To treba biti interes nas kao saborskih zastupnika. Banaka koliko je Hrvatska imala '90-te, u kakvom stanju su bile i koja im je bila financijska moć? I mogao bi vam nabrajati tako tisuću i nešto, ali sam vam rekao, sve ove godine, niti hrvatski umirovljenici, niti hrvatski branitelji, niti hrvatski vojnici, niti zaposlenici u državnoj upravi, niti djeca koja čekaju dječji doplatak, niti majke koje čekaju porodiljnu naknadu nisu bile bez toga. Netko je vodio brigu o tome, snalazio se na domaćem i svjetskim financijskom tržištu kako je mogao da to osigura, ali kažem, poštujem svaku raspravu pa i vašu. Ali ako idemo raspravljati o nekim podacima, ajmo ih metodološki staviti na istu razinu i onda možemo se razgovarati i ako me uvjerite suprotno, svaka čas, stisnut ću vam ruku.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici HNB-a, uvažene kolegice i kolege. Naš financijski sustav je stabilan. To je činjenica. Ali, naši građani nisu stabilni, a između ostalog, nisu stabilni zbog toga jer je bankama u RH omogućeno nezakonito poslovanje. A omogućeno im je zbog toga što HNB ne radi ono što je njezin posao. Ja sam promatrao bilance banaka od kad pratim slučaj franak, prije toga nisam, ali svi krediti hrvatskih građana, potrošača pokriveni su depozitima isto tako, hrvatskih građana. Dakle, kompletno kreditiranje hrvatskih građana pokriveno je depozitima hrvatskih građana. Čak prve dvije godine, 2004. i 2005. i krediti s valutnom klauzulom CHF imali su pokriće u francima jer ih tada nije bilo puno. Međutim, kasnije, kada je počela rasti potražnja za tim kreditima banke više nisu imale švicarce i one su morale depozite hrvatskih građana u eurima i kunama pretvarati u švicarce. A kako su to radile? Forward ugovorima s valutnim swap-om, vjerojatno. Nemam ja te podatke, ali vidim da je to van bilanci. 70% dugovanja pokriveno je u van bilanci. Vjerojatno derivatima, kako drugačije? Dakle, omogućeno je bankama da im ovdje bude El Dorado, da zarađuju ogromne profite, pa su tako između 2010. i 2017. godine PBZ i ZABA podijelile ukupno 10 milijardi kuna dividendi, što znači da im je profit i veći. To su samo dividende. Erste banka 2,3 milijarde kuna dividendi između 2010. i 2017. RBA 700 milijuna kuna dividendi u tom istom periodu. Hipo Addiko 750 milijuna kuna dividendi. Sberbank između 2013. i 2016. 400 milijuna kuna dividendi. To je ukupno preko 14 milijardi kuna dividendi podijeljeno vlasnicima banaka i dioničarima u roku od 7 godina. Za to vrijeme građani skapavaju pod teretom dužničkog ropstva. Pa normalno da se mogu dividende takve dijeliti kad se građanima naplaćuju ogromne kamatne stope koje su nezakonite, a već sam rekao zašto su nezakonite. Nezakonite su zato jer su ugovorene tako da se mijenjaju odlukom banke, a takav način ugovaranja kamatne stope je nepošten i zbog toga ništetan utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom 13. lipnja 2014. godine. Dakle, ja se vraćam unazad, ali sve to traje i danas. Nije se ništa promijenilo. Zato ja to moram reći. Dakle, najprije banke ugovaraju kamatne stope tako da se one mijenjaju odlukom banke, a HNB na svom webu drži obavijest i to potrošačima, na stranici za zaštitu potrošača, administrativna odluka banke o promjeni kamatne stope je način ugovaranja kamatne stope i to je normalna stvar. Nakon toga ipak vlast utvrđuje da takav način promjene kamatne stope nije zakonit. Što se događa? Tijekom 2013. godine pripremaju se izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju i utvrđuje se da banke koje nisu ugovorile parametre za promjenu kamatne stope te parametre moraju definirati, moraju ih uskladiti s potrošačima, a konačno moraju je i ugovoriti, to se podrazumijeva. Što banke čine? Banke definiraju, šalju obavijesti potrošačima da su definirale i to je gotov posao. Dakle, nisu uskladile s potrošačima kamatnu stopu i nisu ugovorile s potrošačima kamatnu stopu. Nakon što su banke to učinile, 13. lipnja 2014. Visoki trgovački sud donosi presudu da je takav način ugovaranja kamatne stope nepošten i zbog toga ništetan. Nakon toga HNB je trebala, to je moje mišljenje, kao netko tko nadzire i regulira rad banaka, na temelju te sudske presude naložiti bankama da ubuduće ne smiju primjenjivati povećane kamatne stope iz ugovora u kojima su definirali da će kamatne stope samovoljno određivati. HNB to nije učinila, unatoč tome što u sudskoj presudi osim toga što piše da je ugovorna odredba o načinu promjene kamatne stope odlukom banke nepoštena i zbog toga ništetna, piše još nešto. Piše deklaratir, ovo je bilo deklaratorno, ali piše nešto i što je izvršno. Piše: banke koje su osuđene ne smiju se tako niti slično u buduće ponašati. Međutim, banke se i dalje tako ponašaju. Samo novim kreditima ugovorenim poslije 10. siječnja 2013. banke se tako ne ponašaju, u novim ugovorima jer je Zakon o potrošačkom kreditiranju definirao da od 10. siječnja 2013. u novim ugovorima moraju definirati i ugovoriti, nedvojbeno ugovoriti parametar i fiksni dio kamatne stope. Međutim, ako su htjele u starim kreditima, postojećim kreditima uskladiti svoje poslovanje sa zakonom, banke su morale i u tim kreditima uskladiti s potrošačima parametre i nakon toga ih ugovoriti. Banke to nisu učinile. Mi u ovom trenutku imamo desetak pravomoćnih presuda i preko 300 prvostupanjskih presuda kojima se određuje bankama da moraju vratiti dužnicima razliku između povećane kamatne stope i početne kamatne stope, plus zatezna kamata na svaku tu pretplatu. Taj problem HNB je trebala predložiti Vladi RH da se riječi sustavno. To sam ja predložio prošle godine zakonom koji ovdje nije prihvaćen. Ali da je HNB pomogla u tome, da je ona dala zeleno svjetlo jednom takvom zakonu, da je rekla Vladi RH da, sud je presudio tako i tako i potrebno je sustavno riješiti problem koji se odnosi na 200.000 građana jer problem kamatnih stopa nije problem koji se odnosi samo na CHF kredite nego je to problem koji se odnosi i na eurske i na kunske i na CHF kredite. Dakle u svim kreditima bez obzira na valutu, banke su ugovarale kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke. I dužnost je sustava da sustavno riješi problem koji je sustavan jer ako u 200.000 kredita postoji problem onda je sto sustavan problem, to nije pojedinačni problem. S druge strane imamo problem nepoštovanja ugovornih odredaba i tu stvarno nije posao HNB-a da nalaže bankama da moraju poštovati ugovor. To je posao svakog pojedinačnog dužnika jer imamo situaciju s pravnim osobama. Zamislite vi možda ne znate gospodo iz HNB-a što su banke radile pravnim osobama, ja imam i takve presude. Banke su s pravnim osobama kamatnu stopu ugovorile na pravilan način, zamislite, unatoč tome što nije bilo propisano, one se izvlače kao da nije bilo propisano kako treba regulirati kamatnu stopu pa zbog toga nisu regulirale kamatnu stopu kakvu treba, ali s pravnim osobama jesu. S pravnim osobama su banke regulirale kamatnu stopu tako da su ugovarale da se ona sastoji od fiksnog dijela kamatne stope i od promjenjivog dijela kamatne stope. Međutim što se događalo? Kada bi parametar promjenjivi počeo padati, npr. ugovorile su da je fiksna marža dva plus promjenjivi parametar Euribor-Libor i događalo se da Euribor i Libor počinje padati i banka što će drugo nego fiksni dio kamatne stope koji je ugovoren kao fiksni promijeni da više nije onakav kakav je ugovoren nego da je 3,4,5. I ja imam presudu iz Splita gdje jednoj pravnoj osobi jedna banka mora vratiti milijun i pol kuna zato jer je promijenila fiksni dio samovoljno. Vidite u poslovanju hrvatskih banaka gotovo ništa nije zakonito, ulazne naknade po mojem mišljenju nisu zakonite, opći uvjeti koji se mijenjaju voljom banke pa se moraju kasnije primjenjivati također nisu zakoniti jer vrijede samo oni opći uvjeti koji su poznati u trenutku ugovaranja. Kamatna stopa nije zakonita, izlazna naknada također pravomoćno utvrđeno da nije zakonita.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo iskoristit ću prigodu pošto su mi ovdje predstavnici HNB-a da im predložim kako da riješe problem s bankama koji je još uvijek prisutan i na taj način će onda izvještaj za ovu godinu biti daleko bolji nego što su bili izvještaji prethodnih godina. Što je potrebno učiniti? Budući da su kamatne stope još uvijek u velikom dijelu kredita nezakonite zbog toga što se primjenjuju parametri koji nisu ugovoreni, potrebno je definirati zakonom metodologiju kako doći do fiksne kamatne marže. Ja sam prošle godine već predložio jedan takav zakon, međutim on nije prihvaćen, između ostalog zato jer je bio retroaktivan, ali ja sam tijekom same rasprave rekao da odustajem od te retroaktivnosti, međutim svejedno zakon nije prihvaćen. Pa evo ja sada unaprijed kažem pripremio sam ponovo dvije varijante toga zakona kojim bi se riješile marže, varijante su takve da jedna varijanta uzima u obzir tržišne uvjete koji su vrijedili na početku ugovornog odnosa, a druga varijanta je takva da se kamatna marža određuje oktroirano odlukom saborske većine i obje varijante bi se primjenjivale od dana stupanja na snagu jednog takvog zakona. Pa kako bi izgledala ova prva varijanta? Npr. ako sam ja ugovorio kredit 2007. godine u 6. mjesecu Euribor je bio recimo oko 4 moja kamatna stopa bila je tada 6,1% početna. Ako je moja kamatna stopa bila ugovorena kao početna 6,1%, ako je Euribor bio u tom trenutku 4, to znači da moja fiksna kamatna marža mora biti 2,1. I tako za svaki ugovor u odnosu na ono vrijeme kada je ugovoren treba odrediti fiksnu kamatnu maržu. I onda se to primjenjuje od dana stupanja na snagu toga zakona, dakle nije retroaktivno. To što se primjenjuju uvjeti koji su vrijedili u vrijeme ugovaranja konkretnog ugovora ne znači da je zakon retroaktivan. To znači da se samo primjenjuju uvjeti koji su vrijedili u to vrijeme, što je i u skladu sa rimskim pravom koje kaže: „Quod initio vitiosum est, non potest tractu temptoris convalescere“, „Ako nešto ne vrijedi na početku, neće se popraviti tijekom vremena“, drugim riječima, ako želimo popraviti ono što je ništetno, što je nepošteno i ništetno, a sudskom presudom je utvrđeno da je tako moramo se vratiti na početak ugovornog odnosa i na početku ugovornog odnosa na temelju onih uvjeta koji su bili na početku ugovornog odnosa regulirati problem. A budući da nitko nije zato da zakon bude retroaktivan, protiv toga je Vlada, protiv toga je HNB, svi su protiv toga, pristajem na to i onda predlažem da se primjenjuje od dana stupanja na snagu konkretnoga zakona. i od toga trenutka kada bi banke postupile po tome, opet morale bi ugovoriti to s dužnikom, ako dužnik ne bi htio, to je njegova stvar. Nakon ugovaranje jednog takvog parametra i fiksne marže na takav način one ulaze na zakoniti kolosijek poslovanja i njihovo poslovanje od toga trenutka više nije nezakonito. Druga varijanta bi bila ta da oktroirano odredimo kakva će biti ta fiksna kamatna marža. To su napravili Mađari, Mađari su krajem 2014. g. donijeli 3 zakona, vezano za švicarac, ali i dio zakona se odnosi na kamatnu stopu, jer je kamatna stopa u Mađarskoj bila jednako tako nepošteno i ništetno ugovorena kao i u Hrvatskoj, mijenjala se odlukom banke. Pa su Mađari rekli, najprije su riješili švicarac, odredili su tečaj po kojem će se konvenirati krediti iz švicarca u forinte, ali da bi se u nastavku mogao kredit otplaćivati, morala je biti određena i kamatna stopa. Pa su Mađari rekli, kamatna stopa će se regulirati tako da ju određuje fiksna marža 1 i većina bubora, a bubor, za one koje ne znaju, predstavnici HNB to znaju, za one koje ne znaju, bubor je referentna kamatna stopa u Mađarskoj, koja vrijedi za forintu. Banke su se malo bunile iz početka, nešto malo i euro komisije, čini mi se, ali sve je to prošlo sve je u redu. Dakle pozivam HNB da pogleda to što sam ja napisao, pripremio, poslati ću im te primjerke, neka to analizira i neka podrži jednu ili drugu varijantu.

Završna riječ u ime podnositelja akata, poštovani guverner, gospodin Boris Vujčić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici i zastupnice, hvala lijepo na ovoj raspravi. Ja sam vodio bilješke, pa ću pokušati organizirati ovu moju završnu riječ, oko nekih stvari koje su pokrenute, ne neophodno oko svih, ali ću probati grupirati neke od pitanja, koja su se pojavila. Ali, recimo da krenem sada od kraja, kada smo već završili sa poštovanom zastupnikom Aleksićem. Vi znate da su vam vrata HNB otvorena, uvijek su bila. Bili ste kod nas, možete ponovno doći, dapače, pogledati ćemo inicijativu, podržati ćemo inicijativu, ako je ona u redu, ako zakonito i oko toga, ja mislim, da znamo, da i prije kad ste me molili neke stvari ste dobili i od nas i analize, ostajemo otvoreni, dođite kod nas pa ćemo pogledati tu novu inicijativu, koja kažete nije retroaktivna, što je jako bitno, pa ćemo onda o njoj porazgovarati. Što se tiče onih stvari koje su se spominjale CHF-a, kamatnih stopa, ja sam već puno puta ponovio, ja sam vjerojatno zadnji čovjek kojem se može nešto oko kredita u švicarcima spominjati. Ja sam u ovom Domu upozoravao da ljudi vjerojatno nisu svjesni rizika kojeg preuzimaju, s tim ja sam svjestan desetina barem slučaja tzv. … [[Govornik se ne razumije.]] a to je kada banke uzimaju, zadužuju se u valuti, koja je kamatna stopa u tom trenutku niža i onda daju kredite u vlastitoj zemlji, u domaćoj valuti, po višoj kamatnoj stopi. Tako banke osvajaju tržišni prostor i financiraju se po nižim kamatnim stopama. To je u puno slučajeva završilo za potrošače, dobro, u puno slučajeva loše. Znači može otići i u ovom i u onom smjeru. Tko je uzimao te kredite, svi su ih uzimali. Ja sam bio vrlo nepopularna kada sam bio protiv njih. Vrlo sam nepopularan tada bio i ja bi bio jako sretan gospodine Aleksiću da ste me vi tad podržali ili bilo tko drugi. Da ste stali tada, da je toliko bilo glasova protiv toga, onda bi se možda nešto i dogodilo. Ja sam rekao, a i bivši guverner je rekao ovdje isto, da se to može spriječiti, promjenom Zakona o obveznim odnosima, u kojima bi se reklo, da je moguće stambene kredite davati samo u kuni li u euru. Zašto euru? Zato jer se štedi u Hrvatskoj u euru, i zato što HNB u biti u ovom trenutku osigurava sve one koji imaju kredite vezane uz euro od tečajnog rizika. Kako to radi vodeći politiku stabilnog tečaja. I onda bi htio doći do ovih nekih tvari koje ste vi poštovani gospodine zastupniče Bunjac i još mnogi pokrenuli ovdje. Prema tome, nas dvojica smo zbog toga zabrinuti. Ja bi isto bio sretan da sam se obogatio, evo nažalost, od plaće nisam uspio, podstanar sam, razveden, imam alimentaciju, imam 2 kredita, znam da to možda se ne uklapa u teorija da sam predsjednik krupnog kapitala kojega plaćaju, možda bi imao nekakvu kuću ili stan, ali nažalost, nemam. Što se tiče tečaja, tečaj je nešto što su mnogi spomenuli da bi trebalo napustiti politiku čvrstog tečaja, da bi trebalo voditi politiku deprecijacije ili devalvacije. Pa upravo ovo o čem smo govorili, bi vam trebalo pokazati, da je to loše za hrvatske građane. Znači vi s jedne strane kažete, hrvatski građani su prezaduženi, s druge strane kažete nama, da devalviramo tečaj. Pa kada ga devalviramo, biti će još zaduženiji, znači 10% devalvacija u Hrvatskoj dovodi do rasta duga za 50 milijardi kuna. Znači za 50 milijardi kuna bi se povećao njihov dug. I jedno i drugo zajedno nije jednostavno moguće. To je ekonomski nemoguće. Isto tako izražava se zabrinutost za preveliku zaduženost građana, poduzeća, države, a s druge strane pričate o tome, da banke daju premalo kredita. Ne možemo raditi sve odjednom, ili se zaduženost smanjuje što se sad događa, gdje nam je javni dug pao sa 86% na 80% BDP-a, gdje vanjski dug se smanjio sa 50 milijardi eura, na 41 milijardu eura, odnosno sa 115% BDP-a na 80% BDP-a sektor stanovništva je smanjio svoj dug, 7 g. za redom se razrađivao i sektor poduzeća. Da se ti trendovi nastave ili ponovo povećamo dug? Činjenica je da u ovom trenutku u bankovnom sustavu smo stvorili ogromnu likvidnost, 26,5 milijardi kuna je viška likvidnosti koje banke drže po kamatnoj stopi od 0% u HNB-u. Oni bi te novce mogli, umjesto da ih drže po 0% u HNB-u dati nekome uz kamatnu stopu 4, 5, 6% i zarađivati. Zašto to ne rade? Znači, to je bilo pitanje koje se isto provlačilo kroz mnogo ovih rasprava. Ne rade to zbog toga što kakva god bila kamatna stopa po kojoj sad imate novce, vi nećete dati novce nekome od koga ne vjerujete da ćete ih dobiti nazad. Nema veze kolika je ta kamatna stopa, ako ne vjerujete da ćete ih dobiti nazad nećete ih dati. U ovom trenutku, upravo zbog onoga što ste i sami rekli, toga da je velik dio firmi prezadužen, nema kolaterala, banke nisu spremne dati jer su te firme prezadužene i nisu u stanju uzeti dodatni dug na sebe. Naša procjena u HNB-u je da otprilike trećina poduzeća u RH još uvijek sada prezadužena i nakon razduživanja. Otprilike trećina poduzeća je ono što kažemo, cash rich, ima gotovinu, ima vlastite novce, ne trebaju dug. Oko njih banke trče i htjele bi im dati dug, ali oni ne trebaju dug zato jer imaju dovoljno vlastite gotovine, neće uzeti kredit. I onda vam ostaje, u principu, trećina poduzeća koja su kreditno sposobna i sad neka od njih trebaju kredit, neka ne trebaju i to su ona koja dobivaju. Dok ne povećamo, znači, broj kreditno sposobnih poduzeća, dotle neće brže rasti kreditna aktivnost. To se događa. Znači, sad krediti poduzećima rastu preko 3%, 4%, ove godine će ići i nešto više, ali to nije nešto gdje možete očekivati da ćete brzo doći sa ove razine na razinu 10%-tnog rasta kreditne aktivnost. Moramo, jednom kad se dug akumulira, on se relativno mora smanjiti da se ponovo stvori kapacitet dodatnog zaduživanja. Naravno, tu onda dolazimo do rasprave što to može učiniti? Ovdje nažalost, bilo je spominjano što radi monetarna politika, pa se spominjao fertilitet, migracije, neplaćanja itd.

Ali ono što je u ovom trenutku vodilo oporavak, kao što sam rekao, hrvatskog gospodarstva je prvenstveno rast izvoza. A rast izvoza na temelju ulaska u EU. Znači, nama je ulazak u EU u integraciju europskih zemalja i u veliko tržište omogućio da danas imamo 3 puta više poduzeća u RH koja izvoze nego što smo imali 1.1.2013. godine. HNB je uvjerena i napravila je analizu troškova i koristi, da i slijedeći stupanj integracije RH, a to je ulazak u Eurozonu će također biti dobar za RH, kao što je bio ulazak u EU. Inače mi to ne bi predlagali. Inače mi ne bi o tome pričali uopće. Mi jesmo tu obvezu preuzeli, ali ju ne bi zastupali da apsolutno ne vjerujemo da ćemo profitirati od toga. A zašto ćemo profitirati, vi ste naveli sve troškove, razgovarali smo prošli tjedan o tome na Odboru, lijepo ste ih popisali sve troškove, ali niste naveli ni jedne koristi koje sam ja govorio tada. Znači, rješavanje ovoga pitanja da imamo ljude koji imaju primanja u jednoj valuti, a obveze imaju u drugoj valuti. 500 milijardi kuna, kako ste dobro zapamtili, 511 milijardi kuna duga u RH je vezano uz euro. Zato kažem, 10% devalvacija eura diže razinu duga de facto za 50 milijardi kuna. I zbog toga moramo držati tečaj stabilnim. Ne želimo dopustiti aprecijaciju, da ne pokvarimo konkurentnost domaćih poduzeća. Ne možemo dopustiti devalvaciju da nam se ne poveća dug jer ako se poveća dug, manje će ljudima biti na raspolaganju za potrošnju, past će potrošnja, manje će poduzećima biti na raspolaganju za investicije, pasti će investicije, a država će imati problem sa proračunom i morati će ili dići poreze ili smanjiti potrošnju. Jedno, drugo i treće djeluje prorecesijski. Svima je od toga lošije, a ne bolje. I zbog toga vodimo tu politiku i zbog toga ćemo tu politiku nastaviti voditi ukoliko nas netko ne uvjeri da je moguće drugačije što nisam čuo da je moguće. Što se tiče pitanja koja su bila postavljena da bi HNB, ajmo reći da ih okupim u jedno pitanje Agrokora. Jedno je što je HNB radila u slučaju Agrokora. Pa radila je upravo svoj posao. Treba razumjeti što jest posao HNB-a. Što znači reći regulator financijskog sustava. Prvo, to znači da nemamo nikakve ingerencije, nikakve mogućnosti zakonske niti nam je to zadaća, da provjeravamo stanje u nekakvoj firmi. HNB ne ide, ne provjerava stanje firmi. To rade njihovi revizori. Što ste imali u slučaju Agrokora? Imali ste privatnu kompaniju koja je usput bila nizozemska kompanija u tom trenutku, koju su posuđivali privatne banke i privatni vlasnici njihovih obveznica, kojima su robu isporučivala privatna poduzeća i od koje su još dodatno financirala privatna poduzeća. Tu nemate nikakvo državno tijelo koje treba gledati što se tu događa. Onome tko je vlasnik kapitala, on se mora boriti za svoj interes. Ako posuđujem nekom novce moram znati kome posuđujem novce, to rade banke. Pa neće HNB za komercijalnu banku provjeravati kome ona ide posuditi novce. Moja plaća je 10 puta manja nego njihova plaća, pa šta bi ja njima trebao govoriti kome da posuđuju novce, to je njihova stvar. Ako su krivo posudili novce, sad će ih izgubiti i to će se dogoditi. Kad krivo posudite novce onda vam se ne vrate i morate to otpisati i o tome se i radi u tom procesu restrukturiranja. Defakto što će se dogoditi? Zbog toga što je HNB ograničavala izloženost domaćih banaka prema Agrokoru, a to smo radili 5 godina kontinuirano i boreći se, vjerujte mi to je bila rovska borba iz mjeseca u mjesec, pri kojoj su nas u principu napadali. Kada bi mi stisli neku banku malo jače, odmah je krenuo napad na HNB. Između ostaloga i ovdje i po medijima i slično. Međutim, uspjeli smo i bez kaznene odredbe o djelu protiv financijske stabilnosti, samo uz prekršajne odredbe, uspjeli smo svesti sve banke u prudencijalne okvire. I na taj način smo spasili da ne propadnu.

Pa da mi ovo nismo radili sad bi ih bilo puno više i došlo bi, vjerojatno, do značajnog troška i za fiskalne, odnosno porezne obveznike u Hrvatskoj. Hrvatska bi imala jednostavno porezni trošak da to nismo napravili kako treba. I svi nam odaju priznanje, svatko tko išta razumije o nadzoru banaka za to što smo učinili na jedan način na koji smo to učinili. Prvenstveno naša zadaća, prvenstveno zadaća prudencijalne regulacije je da održi bankarski sustav stabilnim, jer ako nije stabilan košta jako puno, znači propast banaka u principu je vrlo veliki porezni trošak. Mi smo to iskusili '90.-ih godina kad smo vidjeli što znači propast domaćih banaka u smislu poreznog troška. Slovenci, naši susjedi, sa bankama u državnom vlasništvu su to iskusili pred nekoliko godina kad su im propale i Novo ljubljanska banka i Nova Kreditna Banka Maribor i Abanka, 3 najveće banke. Javni dug im je skočio za koliko, preko 30%, 35% Našim kolegama Ircima 60% je skoro narastao javni dug kad su im propale banke. Sad tu moramo biti jako oprezni i kod regulacija i što radimo sa regulacijama. Osnovno čim se bavi centralna banka, osim naravno stabilnosti cijena je stabilnost bankovnog sustava. Mi ćemo podržati, podržavamo svaku regulaciju koja ide za zaštitom potrošača. Mi smo sami donijeli niz regulacija za zaštitu potrošača, recimo cijeli ovaj proces prodaje loših potraživanja se događa u okviru koji smo mi već 2014. regulirali na način da se potrošaču ne može dogodit ništa što bi ga dovelo u lošiji položaj nakon što banka prodaje potraživanje, nego što je bio prije toga. Efektivne kamatne stope, priča se o kamatnim stopama, kamatarenju. Izradili smo aplikaciju mHNB na koju sad možete usporediti kamatne stope. Na proljeće ćemo dodati toj aplikaciji sve naknade, netko je spominjao ovdje naknade da banka naplaćuje 150kn za ne znam šta, usporedit ćemo sve naknade da svaki potrošač na svojem mobilnom telefonu može vidjeti tko naplaćuje najmanje. Ali jedna stvar je zaštita potrošača, a druga stvar je da moramo biti oprezni.

To se može dogoditi između ostaloga i ako odemo predaleko sa tom regulacijom. Jedna od stvari koju je Sabor napravio je smanjivanje mogućnosti ovršivosti plaće. Pozdravljam. To ide u smislu zaštite potrošača. Što je bila posljedica toga? Imamo manju dostupnost, znači manji broj ljudi kojima je sad isto tako dostupan kredit. Sad je pitanje do koje mjere mi to želimo gurati, to nema ništa nije besplatno, ono kao što mi kažemo, nema besplatnog ručka u ekonomiji. Sve što negdje stisnete, drugdje vam se može pojaviti kao problem. Tako da moja poruka da zaštita, ali budimo oprezni, da nemamo posljedice koje su neželjene, odnosno koje bi mogle reći da smo na koncu učinili situaciju za same potrošače koja je lošija nego što je bila prije toga. Što se tiče onoga što, kreditiranja domaćih banaka prema Agrokoru, ono što smo mi objavili je podatak o ukupno koliko su kredita dale domaće banke Agrokoru, 10 milijardi kuna, ne možemo dati pojedinačno zbog toga što je bankarska tajna. Ja sam, kad je bio ono istražno povjerenstvo o Agrokoru, rekao javno skinite mi obvezu, kao Sabor, čuvanja bankovne tajne, da me nitko ne može tužiti i ja ću to reći, nemam nikakav problem da to kažem, ali ne mogu kršiti ja zakon koji postoji. I to sam spreman, ako mi se skine čuvanje bankarske tajne u svakom trenutku napraviti i dapače, rekao sam spreman sam vam pokazati dokumente što smo radili sa pojedinom bankom kako smo ih tjerali u red u odnosu izloženosti prema Agrokoru. Što se tiče rasprave koja je, kao što kažete zastarjela jer govorimo o '16-oj i prvoj polovici 2017. godine ja se i s time slažem. Ja kad sam postao guverner, prvi put kad sam došao u Sabor 2012. godine sam pričao o monetarnoj politici koju u tom trenutku vodi HNB. Međutim, bilo mi je rečeno od strane Sabora, zastupnika, da se držim slova zakona i da se moram vratiti i pričati o onome što je bilo prije. Ja nemam nikakav problem danas pričati i to radim u krajnjoj liniji javno jer vas javnost stalno propituje o monetarnoj politici koju danas vodi HNB a ja mislim da je najzanimljivije u biti danas razgovarati ne i o onom što je bilo, niti o ovoj politici koju danas vodi HNB, nego o onome što će nam se događati u iduće 2, 3 godine. HNB će se tome morati prilagoditi, opet zato jer je ekonomija kao zakoni fizike, ne možete i ovce i novce. Nema besplatnog ručka. Mi ćemo da zadržimo stabilnost bankovnog sustava, da zadržimo da dug domaćim građanima, poduzećima i državi ne poraste, morati reagirati. Situacija možda neće biti jednostavna. To bi bila interesantnije rasprave da pričamo o tome nego da pričamo o ovima stvarima iz prošlosti i meni samome jer ja o tome cijelo vrijeme razgovaramo i mi o tome razgovaramo u HNB-u a u krajnjoj liniji i kad idem okolo po konferencijama, evo sad smo razgovarali u Banci za međunarodna poravnanja upravo sastanak malih, otvorenih ekonomija, guvernera je bilo upravo o tome što možemo očekivati u idućih 2 godine i kako će … [[Govornik se ne razumije.]] i monetarna politika od strane američke središnje banke i sutra Europske središnje banke utjecati na naše ekonomije. Ja mislim da vas neću previše zamarati, ako još ima kakvo pitanje, ja ću ga rado odgovoriti, ono samo što bi htio reći, ima nekoliko netočnih podataka, jedan ja mislim koji se stalno ponavlja, htio bi samo reći, većina ljudi u Hrvatskoj a upravo smo proučavali zadnju anketu, i sad ćemo provoditi kontinuirane ankete, većina ljudi u Hrvatskoj je za uvođenje eura, 56% je za, 35% je u ovom trenutku je protiv i 9% je neodlučnih. Ono što je zanimljivo kad pogledate da su stariji ljudi za, kako idete prema mlađim kategorijama tu je više onih koji su protiv s time da su studenti pretežno za, oni bez fakultetskog obrazovanja protiv ili i još mlađi od toga. To nam pokazuje da moramo dosta raditi i objašnjavati i mlađima. Stariji se sjećaju inflacije, stariji se sjećaju devalvacija, stariji se sjećaju kako smo došli u probleme u koje smo došli početkom '90-ih, politikom kontinuiranih devalvacija, kad nije bilo valutne klauzule, kad je centralna banka vodila politiku selektivnog kreditiranja i tiskanja novca da je to valjalo, valjalo bi i sad i Jugoslavija možda ne bi ni propala. Ali nije valjalo. I danas nuditi takve politike umjesto ovoga što radi HNB, sasvim sigurno nije dobro za Hrvatsku, sasvim sigurno nije dobro ni za hrvatske građane, ni za hrvatska poduzeća, ni za hrvatsku državu. Mi smo ako odlučimo ući u Euro zonu, ono što treba imati naumu kao što je bilo i sa ulaskom u EU, mi smo prvi korak ulaska u EU ja bi rekao ulaska u Euro zonu, napravili osamostaljivanjem, da se nismo osamostalili, nikad ne bi mogli te odluke donositi, a sad kad ih donosimo, donosim ih zato jer je to u našem interesu. I to je jedini razlog zašto ćemo ih donijeti ili nećemo jer će to biti u interesu hrvatskog građana, hrvatskog poduzeća i hrvatske države. Zahvaljujem guverneru Vujčiću, imamo nekoliko replika, poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi guverneru Vujčiću, kako sam ja vas mogao podržati tada kada ste govorili o CHF-u kad ja od tada o tome pojma nisam imao? Na koji način sam ja vas mogao podržati? Pa banke su te koje su morale nas upozoravati na rizike, a one to nisu radile. Jedino što su one pisale u ugovorima jest da tečaj može rasti i može padati. Pa to sam znao, to mi nije morala uopće pisati. To zna svatko. Ali me nije banka upozorila na razliku između eura i CHF-a, da HNB štiti tečaj kune u odnosu na tečaj eura u granicama mogućeg dok sa ostalim valutama nije tako, nije me upozorila na to da bježi kapital u CHF kad je kriza, nije me upozorila na to da je CHF u zadnjih 30 godina već rastao na takav način.

Kažete, kreditiranje. Guverneru, kažete kreditiranje, nije bilo kreditiranja, ja sam gledao bilance, krediti su u bilancama, nisu van bilanci, nema kredita u bilanci, nema, sve su depoziti hrvatskih građana, dakle nema kredita. To nije kreditiranje, to znamo što je to. to je ona bjesomučna razmjena na tisuće takvih ugovora se radi i stalno se razmjenjuje euro za CHF, euro za CHF knjigovodstveno, i razlika tečaja ide banci majci, nego kome druge nego banci majci. I sad na kraju bih vam postavio dva pitanja ako ćete znati odgovoriti. Prvo pitanje, koji je krajnji rezultat konverzije, koliki je točno ukupni trošak konverzije jer ono što je bilo na stranicama ministarstva, to je bilo pretpostavljeno, nije bilo totalni rezultat.

I ja znam slučajeve, poslije su mi ljudi rekli da su nekima rekli u banci da uzimaju tečajni rizik, ja sam to govorio cijelo vrijeme, uzimajte tečajni rizik, HNB ne može braniti tečaj kune i švicarca. Vrlo jasno sam to rekao. I to su trebali reći oni koji su davali kredite, ako nisu, loše su napravili. I to je nešto što može koristiti Hrvatska država sada. Što se tiče ovoga drugoga, Ministarstvo financija je dobilo podatke i objavilo i to su jedini za sada službeni podaci o konverziji i o trošku konverzije. Ako pitate da li su, to je znači trošak konverzije koji je dobiven kroz onaj upitnik o bankama, ako pitate koliki su stvarni ekonomski troškovi, e to je sad već nešto drugo pitanje na koje u ovom trenutku ne mogu dati odgovor, a znate i zašto ne mogu dati, ne bi bilo dobro da ga dajem.

Neke ga mogu koristiti, neke ne. Prema tome, zavisno od banke do banke, nekada ga je koristila druga, nije ali ako hoćete možemo vam to vam, te podatke možete i dobiti točno. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani guverner, ovdje ste rekli, jednu vrlo zanimljivu stvar, ne bih htio da promakne, pa ću je još jednom ponoviti, naime, vi ste rekli da je vaša plaća 10 puta manja nego plaća direktora komercijalnih banaka i to je mislim jako vrijedan podatak za javnost, s obzirom da oni ugl. o tome nažalost ništa ne znaju. Vi pitate, što bi se dogodilo, dakle, da se dogodi devalvacija kune. Pa dajte uzmite češki primjer, što se dogodilo 2013. kada je češka kruna devalvirala 10% Je li to češko gospodarstvu naštetilo ili je to češkom gospodarstvu pomoglo? Naravno da bi bio problem, da dođe do devalvacije kune, a da imamo valutnu klauzulu. Ali, ako nema valutne klauzule, onda bi sasvim sigurno, došlo do toga, da bi ljudi plaćali manje rate kredita, jer kroz devalvaciju bi više ili manje plaće narasle, ali rate kredita ostale bi iste.

I vremenom bi se znači, rate od kredita smanjivale i ljudi bi te kredite mogli otplatiti jer bi bile sve manje, a s druge strane bi ih baš to poticalo da kredite uzimaju, jer se ne bi bojale da će doći u situaciju da ih netko deložira, da ih netko ovršuje, da ih netko blokira itd. Ali, vi naravno, upravo valutnu klauzulu držite ugl. polugom vaše monetarne politike i tu se mi jako razlikujemo. Javnost će prosuditi tko je u pravu, ali ovo stanje koje sada imamo u Hrvatskoj svakako nije dobro.

Hvala na pitanju, znači što se tiče Češke, to je prvo pitanje koje ste postavili, baš je moj dobar prijatelj bio guverner u Češkoj kada su napravili tu de facto ograničavanje daljnje, stavljanje poda na kretanju češke krune 10%, smanjenje tečaja i nakon toga nisu dozvolili aprecijaciju, međutim, ako usporedite tečaj krune 2013. i danas je isti. Znači ono što su ono napravili, imali su snažan pritisak na aprecijaciju krune. Zašto, zato jer je Češka država koja ima A rejting. I ona je smatrana u međunarodnim financijama kao jedna od zemalja koje je ono što mi zovemo safe haven, sigurno utočiše za depozite iz drugih zemalja. Kako je kriza u euro zoni išla prema vrhuncu, tako su oni dobili veliki priljev kapitala i to jest vrlo ogroman pritisak na jačanje krune. I oni su aprecirali prvo snažno prije nego što su to uspjeli zaustaviti. Ali, njihov realni tečaj, nije deprecirao. Znači oni su to jednostavno napravili, jer nisu više imali izbora. Oni su kupovali, kupovali, kupovali eure, povećavali su svoju bilancu, kao što sada radimo i mi, jer imamo veliki priljev kapitala. Mi smo preko milijardu eura, u zadnjih godinu dana kupili od banaka, ali nije bilo dovoljno da spriječi aprecijaciju. I to je bio isključivi razlog zašto su sto napravili. Što se tiče valutne klauzule valutnu klauzulu, kao što znate ne utvrđuje HNB, nego je zakonski zadana i može ju promijeniti Sabor, međutim, treba biti vrlo oprezan. Kažem u Jugoslaviji nismo imali valutne klauzule, ljudi su štedjeli u njemačkim markama, krediti su bili u dinarima, nije dobro završilo. Otvara se ogroman tečajni rizik i na koncu, kada vam propadnu banku, tko je pokrio taj trošak? To je problem, nemate, to vam je kvadratura kruga, ne može, nema besplatnog ručka. Ukinute valutnu klauzulu, ljudi dobivaju, drže novce u euru, dobivaju kredite u kunama i kod nikoga nije rizik. Zahvaljujem poštovanom guverneru na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine guverneru, meni je drago, da ste vi u svojoj završnoj riječi odstupili od stereotipa. I dobro je da u buduće, kada podnosite izvješće kratko kažete što je bilo i da kažete što očekuje i što nas ustvari očekuje i da onda o tome raspravljamo. I meni je izuzetno žao što danas u sabornici nema puno više zastupnika. I onda pričaju svašta. I onda se događa da institucije RH ne rade svoj posao. Još jedna stvar koju ste rekli potkraj svog izlaganja, ali mislim da ćemo to morati valjda nekako se dogovoriti da napravimo nekakvu publikaciju svih financijskih trauma u ovoj vrlo kratkoj hrvatskoj povijesti, tako kad netko priča o stranim bankama, kada priča o ovome, onome, kada priča o tome, o propasti banaka, da velimo koliko smo mi to u svojoj prošlosti platili. I koliko te razno razne financijske egzibicije za koje jesmo krivi, nismo, su sada u ukupnom javnom dugu RH onih 200 milijardi zajedno sa brodogradnjom i sa željeznicama i sa nekim drugim stvarima, jer naprosto ćemo to morati jedanput napraviti i napraviti jedan okrugli stol, da konačno jedanput to bacimo kao nekakvu traumu iz prošlosti i političkim prepucavanjem i baviti se konkretnim stvarima. I zato, kažem, ponavljam, kada smo donosili zakon, to se dobro sjećate, se sjećate, ova odredba je bila da se ovo podnosi isključivo zbog toga da HNB s obzirom na stručnost, na informacije informira Hrvatski sabor i širu hrvatsku javnost o stvarima koje se događaju i koje će se događati i zato se išlo da se to izvješće ne usvaja nego se prima na znanje. I kažem, dobra je ova vaša završna riječ, na kraju krajeva, samo deset sekundi molim vas, dobro je da ste rekli ovo za Agrokor. Ja sam namjerno rekao da je 600 milijuna došlo da vas isprovociram da vi kažete da je taj kredit dobila nizozemska kompanija, a ne kompanija u Hrvatskoj, a to je onaj drugi broj. Druga stvar vezano na … i dalje da imamo sve poveznice kako, gdje i tko osniva poduzeća S ovime smo iscrpili sve replike. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom guverneru HNB-a gospodinu Borisu Vujčiću i njegovim suradnicima viceguvernerima Damiru Odaku i Bojanu Frasu. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan.